U ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte sada će govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite.

No u sektoru trgovine gdje radi više od 15% naših radnika, preko 200 tisuća radnika to je drugi sektor znači nakon prerađivačke industrije u Hrvatskoj najveći većina radnika nema plaću od koje može živjeti dostojanstveno. Mnogi radnici i radnice imaju minimalac, minimalac zadovoljava tek 1/3 potreba osnovnih potreba životnih mjesečno. Nije to samo riječ o plaći. Znači imamo radnike i radnice koji žive i rade u siromaštvu, ali su oni i zlostavljani. Ono, radnice su u jednoj trgovini rekle – nije ono blagajnica želi ići na more, nego blagajnica želi ići na WC - otprilike to ilustrira njihov status i njihovo radno okružje. Vrlo često rade znači tako da nemaju onih 16 sati 8 sati sna, 8 sati odmora izborenih višestoljetnom radničkom i sindikalnom borbom. Kolektivni ugovor granski je ukinut 2013. godine, a ukinula ga je Udruga poslodavaca koja je tada to komentirala da taj ugovor ne podržava niti prati trendove i funkcioniranje moderne trgovine te da je neusklađen s postojećim zakonodavstvom i praksom. Pa ja ću vam pročitati jedno pismo radnika, pa ćemo vidjeti kako je sada to usklađen sa modernom trgovinom rad u Kauflandu.

Javili su nam se radnici da ga objavimo i zato ga ja ovdje čitam. Kaufland opet povećava plaće. Kaufland ulaže u svoje djelatnike. Kaufland 2 puta godišnje isplaćuje nagrade, povećava sat za noćni rad. Sramota vas bude. Na moj tekući račun je sjela ta famozna povećana plaća od 110 kuna više u odnosu na veljaču kada je bilo manje radnih sati i ništa drugačija plaća od plaće za siječanj. Ulažete u djelatnike. A što točno ulažete? U obavezne radne cipele koje bi i Bogu bile teške ili u plaće koje su veće za 100 kuna. A ne, pardon. Vi ulažete u psihologa koji nas dolazi tješiti i čuti naše brige a nikakve koristi od toga. Pa dajte recite svima koji su uvjeti da bi dobili tu nagradu. Neke firme svojim djelatnicima bez ikakvih uvjeta daju regres, benefit, a fi koji milijarde godišnje zaradite ne možete dati nagradu za predanost jer ljudi ako ti život ili posao da bolest nećeš dobiti ništa. Pa čak i ona jedna mala kvartovska pekara koja nema Bog zna kakve prihode da svojim pekarima u noćnoj nešto više para. Sramota. Bitno da ste vi sami sebe pohvalili u svim novinama. Jedna poslovna jedinica vam u godini zaradi najmanje 100 miliju kuna. Mi vam godišnje zaradimo toliko. A koliko vi nama od tih 100 milijuna uplatite na račun? Možete vi kupce lagati i varati, ali nas ne možete. Niste dali nikome ništa osim sebi Patrik Martin Marko. Da li vi gospodo draga osjetite na svojim plaćama rast košarice ili osjetite samo pad produktivnosti? Da li se nekada pitate zbog koga funkcionira Kaufland Hrvatska? Može li Kaufland bez vas ili bez nas? Je li vi svaki dan pripremite na logistici stotine paleta? Nije li vam neugodno u aneks ugovora stavljati da su ljudi dužni ići na sezone i tako ih odvajati od obitelji? Nije vam neugodno mjeriti brzine na blagajnama, pričati o nekim eurima po djelatniku, produktivnosti. Nije vam neugodno uspoređivati promet sa prošlom godinom, a s cijenama se igrate kao da je dječji monopol. Nije vam neugodno što bacate hranu svaki dan, jer pekara mora do navečer imati proizvoda, banane moraju biti isključivo žute itd.“ Ne znam da li da ovim putem pozovem radne kolege da do Uskrsa ništa ne radimo jer nismo dovoljno plaćeni ili pozovem kupce da ne dolaze kod nas kupovati nego idu u male lokalne trgovine, vlasnici će im biti zahvalniji, a oni zadovoljniji jer će više uštedjeti. U svakom slučaju neću pogriješiti ni u jednom i pisat ću ovdje sve dok nešto ne promijenite i bit će po svim medijima i ne nemojte samo da mi se kaže idi gdje će ti biti bolje jer neću. Budemo li šutili i išli gdje je bolje cijela Hrvatska će bit u Njemačkoj i dokle god budemo šutili tako ćemo biti i plaćeni. Kolegice i kolege, pretpostavljam da ste za Uskrs šopingirali s obzirom na visine vaših plaća, pretpostavljam da niste u tome oskudijevali, podsjetite se nekad kada dođete na blagajnu kakvi ljudi tamo rade, na koji način žive i da zapravo rade i žive u siromaštvu.

Nakon današnjeg aktualca i nakon već dugo najavljivane rekonstrukcije vlade koja se iz nekog razloga još nije dogodila u ime Kluba Socijaldemokrata želim ponuditi mali rezime ere Plenković. Od jeseni 2016., pa do danas, dakle nepunih 6.g., mandat i po u vladama premijera Plenkovića smijenjen je impozantan broj ministara. Počeo je smjenom Mostovih ministara, a niz se do kraja mandata nastavio zbog malverzacija, zatajenih informacija o imovini afera, katastrofalnih propusta unutar resora kojeg su vodili itd., pa prisjetimo se samo najzvučnijih. Pavo Barišić, politički uzor Vice Mihanovića, ministar znanosti koji je vladu napustio uslijed skandala oko plagiranja. Lovro Kuščević, Tomislav Tolušić, Goran Marić, Damir Krstičević odlaze nakon raznih imovinsko nekretninskih skandala. Gabrijelu Žalac je koštala prometna nesreća koju je uzrokovala iako je malo kasnije po nju došao i OLAF zbog sumnji na malverzacije sa fondovima EU. Smijenjen je i ministar Kujundžić koji je prisjetimo se izjavljivao da u bolnici više vrijedi svećenik nego doktor, dapače čak je izračunao da svećenik vrijedi 20 doktora ako se dobro sjećam. Martina Dalić iz vlade je otišla nakon skandala sa lex Agrokor i aferom Borg. Nju je premijer Plenković zamijenio još jednim perspektivnim kadrom, Horvatom. Perspektiva o kojoj govorim je optuženička naravno, a čini se da takvu perspektivu imaju i još neki trenutni ministri. Da ne nabrajam dalje ime po ime lajt motiv je jasan, bilo je tu još svega od kupnje parfema do pogodovanja na natječajima, pa do nepostojeće obnove, pa je pao i dron, pa je bila bomba, pa nije bila bomba, toliko afera i skandala da je hrvatski narod više oguglao. Toliko se afere očekuju i muljanja da sitnice poput pogodovanja pri zaposlenju više ne izgledaju uopće relevantne. HDZ-ove vlasti su dovele do toga da je nepotizam i da su malverzacije postale prihvatljive jer časno obavljanje javnog posla je postala davna uspomena i niko više to niti ne doživljava kao opciju. I da, narod ih je birao i imaju legitimitet, narod je birao i izabrao da nam zemlju opet vodi stranka osuđena za korupciju. Svaki narod ima onakvu vlast kakvu zaslužuje, to je poznata uzrečica, a ja se samo pitam je li zaista hrvatski narod misli da ne zaslužuje bolje od ovoga. Naš je zdravstveni sustav i prije pandemije bio u kolapsu, u socijalnom su se sustavu događali i dalje se događaju užasni propusti sa strašnim posljedicama. Gospodarstvo nam je nezdravo ovisno o rezultatima turističke sezone, znanost i obrazovanje se ne cijene, dapače postali su predmetom viceva uz najezdu novih doktora znanosti posebno s jednog hrvatskog sveučilišta, demografski propadamo, a vlada je pokazala da EU fondove zna samo zloupotrebljavati, a očito ih ne zna koristiti za opće dobro hrvatskih građana, pa smo dobili par pljuskica iz EU zbog toga, ali i dalje obnova stoji, a novi ministar Paladina sam konstatira da jednu i po godinu dana nakon formiranja fonda u Zagrebu nema ni jednog gradilišta. Ma dajte, evo nismo primijetili, još nek nam kaže kako se voda može zagrijati i da je kotač okrugao i s time možemo zaključiti sva relevantna saznanja novog ministra. I apro po tog novog ministra nemojte zaboraviti jer istraživački novinari su nam sve informacije servirali prije nego što je ministar potvrđen i usprkos tome što vlada sama nije izvršila provjeru već se sad jako jako puno pitanja postavlja oko njega, a nije još ni počeo. Puno je u najmanju ruku zabrinjavajućih saznanja, ispričavam se, saznanja koji bi ga u bilo kojoj normalnoj zemlji diskvalificirali kao kandidata za bilo kakvu javnu funkciju, a kamoli ministarsku. I znajući sve to potpuno svjesno premijer Plenković stoji odgovorno iza tog imenovanja i sad vas ja pitam nakon svega ovoga, nakon ovoliko smjena ministara jesu li baš sve krivi oni sami ili je nešto kriv i njihov selektor. Da se radi o sportskoj reprezentaciji nakon ovoliko grešaka izbornik bi dao ostavku, dapače tražili bi to od njega glasni i rezultatima nezadovoljni navijači, ali izgleda da naš narod ono što ne može prihvatiti u sportu u politici ipak može, pa će bez problema nastaviti glasati za HDZ bez obzira koliko loše igrao.

Izvolite.

Ovih dana državni vrh i mediji bave se pitanjem jesu li Perković i Mustač zločinci iz bivšeg režima ili su osobito zaslužni građani u stvaranju ove države. Za sve ono što muči naše građane i u odnosu na našu odgovornost prema generacijama koje dolaze to je jedno potpuno nebitno i sporedno pitanje. S obzirom da ja danas u okviru aktualnog prijepodneva nisam imala pravo na postavljanje pitanja jer smo Poslovnikom i ovaj demokratski institut kontrole vlasti osakatili i pretvorili u pravo kojeg ima svega 40 ždrijebom odabranih zastupnika. Ja ću svoje pitanje postaviti sada. Je li ministar koji je posljednji imenovan i pristigao u ovu Vladu prvi koji bi iz nje trebao otići? A evo zašto. Ivan Paladina ministar je prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. To je resor koji u svom portfelju, u svom djelokrugu rada, odgovornosti i ovlasti ima upravljanje nad jednim od najvažnijih državnih resursa, a to je prostor. I ako pogledamo što smo s tim prostorom napravili u posljednjih 30 godina, ako pogledam što smo napravili na obali i na pomorskom dobru možemo se zasramiti pred onima koji su nam zemlju ostavili u naslijeđe. Promjenama urbanističkih planova često koruptivno potpomognutim na onoj najnižoj razini u kojima poslušna stranačka većina u gradskim i općinskim vijećima glasa onako kako im se kaže bez puno pogovora i pitanja dopustili smo devastaciju postojećih prostornih obilježja. Očito megalomanija i želja za brzom zaradom bila važnija od svijesti o očuvanju prirode, o identitetu i o javnom interesu. E to se zove Kuščevizacija. Kuščevizacija nije prestala samim time što je Lovro Kuščević prestao biti ministar jednog drugog ministarstva. Kuščevizacija označava pojam, označava čovjeka koji je svjestan da pozicija stvara priliku i on se tu priliku ne ustručava iskoristiti za stjecanje, za povećanje, za gomilanje svog vlastitog bogatstva na štetu svih ostalih i to vrlo često postupcima i metodama koje su na samom rubu zakona a često i preko zakona ako misli da neće biti uhvaćen i procesuiran. Ivan Paladina je čovjek dokazanih sposobnosti upravo u takvim radnjama. Svoje bogatstvo, svoje nekretnine procijenjene na nekoliko desetaka milijuna kuna stekao je upravo od subjekata o kojima je bio dužan skrbiti. Njegova imovinska kartica pokazuje da je dobro skrbio o sebi, dok je tvrtka s kojom je rukovodio prestala postojati a iza tvrtke ostali su dugovi i propali projekti. Samo po sebi to ga čini nedostojnim obnašanja ministarske dužnosti. No, kada se ovi repovi iz ministrove poslovne prošlosti stave u kontekst ministarstva s kojima sada upravlja smatram da su nacionalni interesi ozbiljno ugroženi i da ovaj ministar predstavlja velik i visok koruptivni rizik.

Dakle i meni će za ovaj slobodni govor inspiracija biti pitanja predsjedniku, pitanja ministrima taj naš aktualni sat. U odgovoru na moje pitanje naišao sam na dvije stvari. Jedno mi se svidjelo, jedno je u redu, a drugo je potpuno u neredu. Kao što sam bio zadovoljan prije godinu dana kada sam prvi put postavio pitanje na temu Srpske pravoslavne crkve odnosno Ugovora Srpske pravoslavne crkve sa hrvatskom državom u Hrvatskoj, predsjednik je pošteno priznao da ne zna, da će proučiti pa mi odgovoriti. Iz današnjeg odgovora vidim da on to nije pogledao, da on to nije proučio a ta tema je iznimno važna odmah iza one druge teme koju je premijer naglasio jer je rekao ako se sjećate da bi volio čuti zbog čega sam ja to za relaksaciju i za popravljanje srpsko-hrvatskih odnosa jer nas na jednom drugom političkom ratištu čeka bitka protiv zajedničkog neprijatelja pa ću objasniti o čemu se radi, a posebno stoga što između kolega iz Mosta i predsjednika Vlade kolege Kapulice je došlo do jednog ozbiljnog okršaja i bilo je to vrlo zgodno slušati i pratiti. Dakle, sada ću ispričati odnosno reći ono što ja o tome mislim i kako ja vidim.

Puca jedna jedina strana. Srbi ne pucaju na Hrvate i na Bošnjake. Hrvati ne pucaju na Srbe i na Bošnjake, a Bošnjaci lijepo i precizno pucaju na Hrvate, ubijaju ih kao pse. To treba čuti Europa jer Bošnjaci s jedne strane ubijaju Hrvate kao pse, a s druge strane kukaju i cvile u Europi objašnjavajući kako su oni ugroženi, kako su oni jako dobri, jako tolerantni itd. i to ta polupismena ta nakaradna Europa prihvaća. Gospodo ja ne moram po ne znam koji put ponavljati da sam ja ovdje uvrijedio za velikog prijatelja Bošnjaka. Ja im to jesam i sada, ali nisam prijatelj te politike.

97. godine u Srednjoj Bosni ubijaju 7 hrvatskih povratnika, siluju 90-godišnju staricu. Ovaj koji je poginuo u Mostaru zove se Željko Ljubić. Dakle ta ubojstva policajaca snajperskim hicima ne mogu ni slučajno biti spontana i neorganizirana. U njima je jasna politička poruka. S druge strane, nešto što je važno što bi premijer trebao znati. Kod nas je često povika na Bakira Izetbegovića i njegovu prevrtljivost, politiku, nesklonost Hrvatima itd. Ako postoji bošnjački političar s kojim se može dogovoriti to je Bakir Izetbegović. Ja sam poznavao njegovog oca, površno njega, poznavao i rođake im Sulejmana Tihića. To je jedina crta političkog pragmatizma i real politike. Kad je Bakir Izetbegović odveden od Stipe Mesića i došao predsjedniku države Zoranu Milanoviću jer su imali namjeru Zorana predsjednika države pobošnjačit, međutim naišli su na čovjeka jasnih stavova i čvrstog karaktera koji im je ispričao što se Hrvatima u BiH događa. Iz toga je Izetbegović shvatio da sa Hrvatskom ne može kako je planirao i namjeravao promijenit politiku, ali je njega dočekala sarajevska čaršija koja funkcionira, sarajevska čaršija vam sada funkcionira onako kako je u Srbiji funkcionara crna ruka 1900.g., ne odlučuju službeni političari nego odlučuju 3-4 novinara i 4-5 prozvuklih vikatora političara. To je ona ekipa koja u Sarajevu odlučuje o političkoj sudbini BiH, to je ekipa koja je BiH dovela na rub propasti, zapravo ta država nije ni zaživjela, ona umjesto da zaživi ona vodi putem propasti i [[Upadica: Hvala]] još jedna misao, dakle nama je u BiH bitna sudbina hrvatskog naroda, a ne BiH više.

Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, nastavljamo s radom. - Izvješće o neformalnom sastanku čelnika EU održanom u Briselu 17. veljače 2022., sastanku na vrhu EU-Afrička unija održanom u Briselu 17. i 18. veljače 2022., izvanrednom sastanku Europskog vijeća održanom u Briselu održanog 24. veljače 2022., neformalnom sastanku čelnika EU u Versaillesu održanom 10. i 11. ožujka 2022., te redovnom sastanku Europskog vijeća održanom u Briselu 24. i 25. ožujka 2022. Podnositelj je predsjednik Vlade RH. Predsjednik Vlade RH podnijet će izvješće u skladu s čl. 11. Raspravu je proveo Odbor za europske poslove. Prije nego što predsjednik vlade dobije riječ imamo nekoliko zahtjeva za stankom, prva je na redu kolegica Selak Raspudić, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba Mosta da se malo prisjetimo najvećeg vanjsko političkog uspjeha aktualnog premijera kojeg možemo iščitati iz ovog izvješća. Naravno riječ je o onome što je on uspio učiniti za Hrvate u BiH u svome mandatu. Već prije tokom aktualnog sata mogli smo čuti skandalozne izjave našeg premijera gdje je on de facto opravdao bošnjačko izvrdavanje promjena Izbornog zakona time što se uhvatio za dio Milanovićeve sintagme, kao da postoji išta što može biti rečeno, a da bude opravdanje bilo čijeg protuustavnog djelovanja, a promjena Izbornog zakona je nužna u BiH da bismo uopće mogli govoriti o zakonu koji je u skladu s ustavom i koji osigurava ono što je nama najvažnije jednakopravnost naroda u BiH. Te su njegove izjave već izazvale znatan odjek u BiH, pa možemo sada čitati o tome kako je on zapravo danas bio više poput megafona Alije Izetbegovića nego onoga tko se brine za položaj Hrvata u BiH. Ali kada govorimo o onome što je naša vanjska politika učinila da bi se izborila za prava Hrvata u BiH treba danas poslati ključnu poruku, a to je da je gotovo game over nije učinila ništa, ide raspisivanje izbora početkom svibnja i to je to. U ovom mandatu izbori će se raspisati bez promjene Izbornog zakona, jednakopravnost Hrvata u BiH nije osigurana i nema više uopće smisla da ova vlada govori o položaju Hrvata u BiH jer je danas jasno vidljivo da je game over.

Znači ovdje ćemo slušati o velikim uspjesima Andreja Plenkovića na vanjsko političkom planu, govorim o formalnim i neformalnim sastancima EU i čelnika EU. Jedan od njih je bio evo od 10. do 11. ožujka, kolegice i kolege baš u vrijeme kada je pala bespilotna letjelica u Zagrebu, čovjek bi očekivao da u tom neformalnom sastanku neko tamo to spomene. Ovdje smo to dobili u jednom paragrafčiću na kraju ovog izvješća gdje stoji da je premijer pisao pismo. Nije znači govorio u živo iako je tamo bio fizički prisutan, nisu mu odgovarali čelnici koji su u tom trenutku mogli odgovoriti, ali pisao je Plenković pismo. Onda smo imali jedan formalni sastanak 24. i 25. ožujka, pa bi se čovjek nadao da će se već pripremiti i Plenković i ti kojima je on trebao to izvijestiti, pa možda nešto reći o potencijalnom napadu na jednu od članica NATO saveza. Ne, ni tamo se nije govorilo niti o ovom napadu, niti o padu bespilotne letjelice iako u našoj javnosti već smo mogli zaključiti da je o NLO projektilu koji nije baš jasno o čemu se zapravo radi, ni tu ništa nije rečeno, a pismo su zaboravili. Čini se evo da Andreju Plenkoviću nema tko da piše, ono Garcia Marquez „Pukovniku nema tko da piše“, izgleda da ni našem premijeru više nema tko da piše, a zaključak ovih izvješća i to bismo morali uzeti u obzir i pročitati ih pomno, pa mogla bi i lektorirati, molim premijera da usvoji opomenu da nije Moldava i Bjelarus nego Moldavija i Bjelorusija tko već piše ta izvješća moglo bi se i na to osvrnuti, ali ono što mi ovdje vidimo kolegice i kolege iz ovog izvješća je nažalost smiješna pozicija i Andreja Plenkovića u vanjskoj politici, a i nas isto tako skupa s njim. Kolegice Orešković, izvolite.

Ponovno ću ukazati na činjenicu da je čl. 144. st. 5. Ustava RH propisano da RH u vijeću i Europskom vijeću zastupaju sukladno njihovim ovlastima vlada i predsjednik RH. Postojeća praksa ignorira činjenicu da predsjednik vlade i vlada sukladno ustavu moraju voditi vanjsku politiku samo u okvirima koji je sukreiran, sukreiran između predsjednika države i predsjednika vlade. Teško je vjerovati da se Hrvatska može pozicionirati bilo u EU, bilo na međunarodnoj razini ako imamo dvije vanjske politike i ako niti jedno pitanje nije sukreirano, a teško ćemo vjerovati da suradnja postoji ako predsjednik države predsjedniku vlade govori da je prljavi Plenković, a vi uvaženi predsjedniče vlade predsjedniku države govorite da je karijes s Pantovčaka. Sve to skupa šteti interesima RH, a ništa bolja situacija nije i u pitanjima sigurnosti jer i te sigurnosne službe trebate rukovoditi zajedno. Kolega Stier izvolite. Tražim stanku u ime kluba HDZ-a da još jednom podsjetimo kako je vanjskopolitički odbor ovoga sabora razmotrio strateški kompas u onoj prvoj verziji gdje nije bilo spomena o ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda u BiH, gdje je vanjskopolitički odbor tražio od vlade da se založi za to da uđe to u strateški kompas, kada se kritiziralo vladu da to ne može učiniti, da jedino ovdje u Hrvatskoj o tome govori, a kad dođe u Bruxelles onda to ne uspijeva uvrstiti u dokumente i onda vidimo da ipak na Europskom vijeću gdje je premijer obrazložio koja su stajališta ne samo Hrvatske nego oni koji doista žele dobro BiH da se mora inzistirati na ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda i kako se promijenio tekst strateškog kompasa koji je ključni strateški dokument djelovanja EU u narednom razdoblju. I tako je vlada ispunila upravo ono što je sabor tražio kroz vanjskopolitički odbor i sada to neki kritiziraju i kažu da nije dobro ili da nije dovoljno, a to je upravo ono što smo mi iz sabora tražili i što je vlada ispunila. Prema tome, tražim stanku upravo da bi naglasili kako je vlada ispunila upravo ono što je sabor tražio i uvrstila u strateški dokument EU iako nisu sve članice naravno i to smo vidjeli iz prvog nacrta bile za to. Dakle, trebalo se izboriti, trebalo je dobiti suglasnost svih država da to uđe i to je učinjeno i to želimo vrednovati i još jednom istaknuti važnost toga da je upravo takva formulacija ušla u strateški kompas EU. Vi ovdje želite da mi vama plješćemo što ste uspjeli se izboriti za to da piše da je voda mokra, da ono što je u Ustavu piše u drugim dokumentima. Pa čestitam vam.

Kolega Stier izvolite. Čl. 238. upravo zbog toga što se omalovažava da mi ovdje govorimo da ništa nismo radili, što je to ono što se treba činit? Pisati kolumne u banjalučkim novinama? Jel je to voditi takvu politiku kakvu vodi Milorad Dodik ili voditi politiku koja je u interesu hrvatskoga naroda u BiH? Dakle, ovo što je sada uneseno u strateški kompas i ono što smo mi u saboru tražili da napravi vlada i vlada je to učinila [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] svi smo to tražili u vanjskopolitičkom odboru i [[Upadica predsjednik: Hvala kolega Stier.]] vlada je to učinila. Dobivate opomenu. Samo upozoravam dakle prenose se opomene, neki koji imate dvije dobit ćete treću i više nećete moći sudjelovati u raspravi o ovoj temi, oni koji imate tri dobit ćete mjeru udaljenja sa sjednice za današnji dan tako da budite oprezni. Povrijeđen je čl. 238. kolega Stier ne bismo trebali pisati u banjalučkim novinama nego bismo trebali ići na proslave Republike Srpske u Banja Luku kao što idu predstavnici ove vlade.

Kolega Grmoja hvala vam lijepa. Dobivate treću opomenu i gubite pravo rasprave u ovoj točci.

A vi ne postojite više.

Ne samo da je u strateški kompas ušla konstitutivnost kao što je rekao kolega Stier, to je bio zahtjev Odbora za vanjske poslove sabora. Isto tako po prvi puta da se toliko raspravljalo na Europskom Vijeću o BiH i pravima Hrvatima, tako ako je neko to napravio to je ova vlada napravila i to će hrvatski građani cijeniti.

Samo da se ne iznenadite. Hvala lijepo. Povrijeđen je čl. 238. omalovažavanje zastupnika, a pogotovo Hrvata u BiH ne koje ste iznevjerili nego ih još farbate. Pa za nekoliko dana će biti raspisani izbori, ostaje stari zakon, Hrvati dole kao konstitutivan narod nemaju ni ono pravo nacionalne manjine, a na četničke derneke u Banja Luku kolega Stier, Paviću, Plenkoviću odlaze vaši ključni ljudi iz vlade Milorad Pupovac koji upravlja sa vama. Dobivate opomenu i morate sada nažalost napustiti sjednicu za današnji dan, to vam je četvrta opomena i to je stegovna mjera.

Pa mogli bi i njega, s obzirom kako je krenulo ko zna šta će se događat, da. Izvolite. Čl. 238. uvaženi predsjedniče sabora, omalovažavanje saborskih zastupnika. Kao neko ko dolazi iz BiH želim ovdje jasno reći, zahvaljujući radu i zalaganju ove vlade i premijera Plenkovića još uvijek se u BiH uopće raspravlja o izmjeni izbornog zakona, još uvijek je ta priča aktualna i zahvaljujući uspjesima na vanjskopolitičkom planu ta priča će i dalje ostati aktualna do konačnog našeg cilja. Kolega Vidović i vi ste zaslužili opomenu. Nastavljamo sada dalje, kolegice i kolege ja vas molim ajde još sad da dvije imamo još povrede Poslovnika, ovo više nema nikakve veze sa povredama Poslovnika da može premijer govoriti, ja mislim da nas sve zanima što se događalo na ovim sjednicama Europskog vijeća.

Svih ovih godina od 500-tinjak podnešenih amandmana ni jedan se nije odnosio na bilo koju oblast u BiH, nisu razgovarali ni s jednom grupacijom od studenata, od liječnika, od poljoprivrednika, od bilo koje da nam pomognu. Služimo za politička prepucavanja ovdje u ovome saboru. Dobivate opomenu kolega Barbarić. Kolega Troskot, izvolite.

Ovo je vrlo bezobrazno i ružno prema kolegama koji dolaze i koji su predstavnici hrvatskog naroda upravo iz BiH. Kako možete se tako ponašati? Kako vas nije sram? Ovo je vrlo, vrlo bezobrazno i nisam očekivao od vas čete takvo što napraviti. Stvarno nije u redu. Sjednite molim vas, sjednite kolega, sjednite. Molim vas kolegice i kolege ajmo stati sada, ajmo stati jer ovo, ovo nije smisao ove točke o kojoj sada raspravljamo.

Kolega Grmoja dobit ćete četvrtu opomenu i morat ćete van [[Upadica: Jadniče jadni.]] ja vas molim. Idemo imamo još povreda Poslovnika, kolega Mažar izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Povreda Članka 238., kolega Troskot ne samo da je uvrijedio kolege zastupnike, omalovažavao cijeli ne samo Hrvatski sabor nego sve pripadnike hrvatskoga naroda i u BiH jer za razliku od vas kojima je maksimum napraviti spomenik u BiH koji nema veze sa BiH, HDZ ne samo da pobjeđuje na izborima u Hrvatskoj i u BiH nego ima i zastupnike u Hrvatskom saboru i u Europskom parlamentu [[Upadica: Kolega Mažar.]] iz redova hrvatskog naroda. Kolega Mažar ovo je bila replika pa isto tako dobivate opomenu, a ja sam već opomenu kolegi Troskotu dao. Izvolite kolega Barbarić. Ovo je bilo ispod svakih razina, 238. vrijeđanje zastupnika, ne sjećam se da je ovako nisko netko išao. Dakle, poštovani zastupniče nas dvojica smo sukladno Ustavu i zakonu RH izabrani u ovaj sabor i ne vrijedimo bilo manje od bilo koga od vas. Za razliku od vas mi smo kroz različite aktivnosti se borimo za položaj svoga naroda i ne političarimo na i ne parazitiramo na problemima koji su nas zadesili. Kolega Barbarić, žao mi je ali moram vam dati opomenu, bili ste zaista uvrijeđeni od strane kolege Troskota ali ovo je bila replika tako da dajem vam opomenu. Kolega Bačić, izvolite. Povrijeđen je Članak 238. Poslovnika Hrvatskog sabora. Ovo što je izjavio kolega Troskot danas u Hrvatskom saboru nezabilježeno je ovdje u ovoj sabornici. Da dvoje zastupnika koji imaju legitimitet i predstavnici su hrvatskog naroda iz BiH propitkuje tko su, prije svega govori o njemu osobno, ali i o MOST-u u cijelosti.

Kolega Troskot, izvolite. Članak 238., dakle neka se niko ovdje ne ljuti mi smo samo propitali šta ti ljudi rade.

Hvala poštovani predsjedniče. 238. povreda Poslovnika, povreda zastupnika. Za gospodina Troskota se to ništa ne čudim, on nije ni razlikovao hrvatske branitelje u Domovinskom ratu, on ne razlikuje kao iz cijeloga MOST-a jedni dok su hrvatski narod krvario su radili Bruce Lee spomenike, radili građanske inicijative BiH ne prepoznajući koliko je hrvatski narod krvario. Kolega Deur dobivate opomenu, ovo je bila replika. Idemo sada sa, dalje sa, netko traži stanku ne vidim još tko, kolega Glavašević, izvolite. U ime Kluba zastupnica i zastupnika zeleno-lijevog bloka tražim stanku nakon ovih povreda poslovnika čisto da ono uzmemo trenutak da vidimo šta radimo ovdje. Gledaju nas građanke i građani RH gdje bismo trebali razgovarati o sastancima koje je premijer imao na Europskom vijeću.

To nije način na koji se vodi politika. To su plemenski obračuni kolegice i kolege, to je ispod razine. Hajmo ne voditi europsku politiku, a pita nas sve nešto ovdje o tome kao da smo u birtiji u dva u jutro. Imamo prilike za takve rasprave u nekim drugim formatima, ali ne u ovome formatu, ne na ovome mjestu i ne o ovim temama. Ljudi ginu ne toliko daleko od nas, a nama je bitno jedino ovdje očito tko je veća Hrvatina jer to tako izgleda. Meni je ono dok slušam kako Mariupolj samo što nije pao, dok slušam o pokoljima koji se događaju u Ukrajini trenutno kao Vukovarcu mi je zlo. I kad mi trebamo razgovarati ovdje o tome bude mi ono, evo ne znam što bi vam drugo rekao. Može nas biti sram. Stanka je odobrena. Javlja li se još tko? Onda ćemo nastaviti sada sa radom, pa bih pozvao predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da dodatno obrazloži izvješće. Izvolite predsjedniče Vlade.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici drago mi je da danas imamo prigodu održati redovitu raspravu o zaključcima Europskoga vijeća, o nizu sastanaka koji su održani u prvom tromjesečju. Dopustite mi prije govora samo da skrenem pozornost gospođi zastupnici Peović stranica sedam Izvješća, pročitajte pažljivo predsjednik Vlade izvijestio je kolege na sastanku o prvim informacijama. Slabo čitate, onda krivo, netočno govorite, lažete. Ali laganje je očito jedan sport u hrvatskoj politici koji je jako rasprostranjen, pa onda se i vi tome pridružujete. Ja vam savjetujem radi vašeg integriteta da to ne činite. Drugo, moram se osvrnuti na ovaj zaista zapanjujući, bezobzirni i bezobrazni istup zastupnika Troskota kojim je uvrijedio dvojicu zastupnika u Hrvatskom saboru gospodina Barbarića, gospodina Vidovića ljude koji su iz središnje Bosne, ljude koji su iz Hercegovine izabrani u izbornoj jedinici za Hrvate izvan Hrvatske zajedno sa Zdravkom Bušić. Ovako nešto izreći svojim kolegama u Hrvatskom saboru je ne da je nezabilježeno, nego je sramotno, nezapamćeno, ostat će vam stigma dok postojite, a ne samo dok ste zastupnik u Saboru da ste se to usudili izgovoriti a pritom dolazi iz redova kvazi dušebrižnika o položaju Hrvata u BiH poput ovih vaših kolega jednog kojeg je već Kapulica poslao u političku penziju jer je lažljivac i ne poštuje dogovore koje je javno na televiziji prihvatio i druge koja štiti mentora MOST-a a to je karijes sa Pantovčaka ne bi li osigurala neku malu vidljivost još u relativno rano vrijeme kada možda netko i prati sjednice Sabora. Ali to ste vi. Žao mi je što smo uopće imali posla sa vama, premda ste vi tada bili u sasvim drugom sastavu. Čak i neki fini ljudi koji su bili u toj stranci su napustili MOST na vrijeme i ono što znam ne bi sa vama imali posla jednako kao ni mi. Dok ima nekih naivnih da misle da se sa vama nešto ozbiljno može, ja im želim puno sreće. No, vratimo se mi na izvješće ono što je bitno. Dakle, jako intenzivan period je iza nas. Prvih tri mjeseca nekoliko sastanaka što redovnih, što izvanrednih, što sastanak sa afričkom unijom, što teme koje su okupirale svjetsku i europsku javnost s obzirom da smo u situaciji da se ponovno pandemija pojavila u Kini moramo biti oprezni kakav scenarij nas očekuje početkom 2022. godine, odnosno na jesen kada se eventualno okolnosti mogu promijeniti. No, ključna i glavna tema koja je iza nas je tema koja se odnosi na rusku invaziju na ukraji8nu, koja je započela 24. veljače. Taj čin agresije koji je prekršio međunarodno pravo, Povelju Ujedinjenih naroda, ugrozio temelje međunarodnog poretka najveći je test europske i transatlanske solidarnosti odlučnosti i obnovljene strateške suradnje još od pada Berlinskog zida. Invazija Ukrajine izazvala je tektonske poremećaje globalnih razmjera pogotovo za EU koja je na svojim granicama suočena sa najvećim ratnim sukobom od Drugog svjetskog rata. Prva je strašna sudbina ukrajinskog naroda koji je suočen sa strahovitim ljudskim žrtvama i razaranjima, milijunima prognanih, te teritorijalnim osvajanjima njihove zemlje i nijekanjem njihova identiteta, suverenosti i slobode. Druga se odnosi na posljedice ruske agresije za europsku sigurnost, prije svega u obrani naših vrijednosti te kredibiliteta kao partnera Ukrajine i globalnog aktera. Treća donosi sistemske poremećaje, poremećaje koji se odnose na opskrbu energenata, nabavu i proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, gospodarskih, prehrambenih i prometnih posljedica rata i s njima povezanim sankcijama. Naravno tu je i veliki humanitarni aspekt i humanitarna tragedija, više od 10 milijuna ljudi u svega 56 dana je moralo napustiti svoje domove, skoro je 5 milijuna ljudi već van Ukrajine, u Hrvatskoj je 15 tisuća Ukrajinaca stiglo do sada. U ovom okolnostima EU i Hrvatska pokazuju solidarnost, jedinstvo i odlučnost, prije svega u humanitarnom smislu, jedinstvo u političkom smislu u osudi ruske agresije kroz 5 paketa gospodarskih sankcija i spremnosti da se zajednički nadiđu posljedice ovih sankcija. Odlučnost koju smo jasnim određenjem prema neovisnosti od ruskih energenata pokazali, a to je namjera da se prestane uvoziti rusku naftu, plin i ugljen, one su dalekosežnog karaktera i zahtijevaju pripremu alternativnih pravaca opskrbe i novih poveznica u energetskom sektoru u Europi. Hrvatska s Ukrajinom gaji iskrene i prijateljske odnose. Ukrajina nas je prva priznala, o tome sam govorio na onoj posebnoj sjednici kada smo imali točku o Ukrajini na samom početku agresije. Podržavamo njen suverenitet i integritet. Poslali smo vrijednu humanitarnu pomoć, primili 15 tisuća izbjeglica, poslali medicinsku pomoć, dostavili vojno tehničku pomoć, poslat ćemo i opremu za razminiranje, podržali smo otvaranje istrage Međunarodnog kaznenoga suda o ratnim zločinima, podržavamo europsku perspektivu Ukrajine koja se također u ovom ratu brani i bori za svoju opstojnost, a o tome svjedoči i provedba deklaracije koju sam potpisao s predsjednikom Zelenskim u Kijevu u prosincu, prije ove situacije koju smo anticipirali da bi se mogla dogoditi. U tom pogledu Europsko vijeće raspravljat će o zahtjevu Ukrajine za članstvo u EU. Preksinoć sam o tome detaljno razgovarao sa predsjednikom Zelenskim. Komisija nakon što je Ukrajina odgovorila na politički dio upitnika će pripremiti svoje mišljenje, a Hrvatska će pomoći Ukrajini, želimo da ona u ovim okolnostima dobije jedan poseban institucionalni status u odnosu na EU. Restriktivne mjere koje se protežu od financijskog, energetskog, transportnog sektora, roba dvojne namjere, kontrole oružja, financiranja izvoza, popisa ruskih državljana, zabrana izdavanja viza i zamrzavanja imovine je zaista cjelovit. Hrvatska je pri tom donijela i odluku o reduciranju broja članova diplomatske misije u ruskom veleposlanstvu u Hrvatskoj. Ruska invazija na Ukrajinu inicirala je i ubrzala raspravu o jačanju sigurnosnih i obrambenih sposobnosti unije. Dogovorili smo povećanje izdvajanja za obranu i povećani fokus na područja u kojima su uočeni nedostaci, na poticanje ulaganja u zajedničke projekte i zajedničku nabavu obrambenih kapaciteta, na daljnje ulaganje u sposobnost vođenja misija i operacija, na jačanje sinergije između istraživanja i inovacija na civilnom i vojnom području, kao i na ulaganje u kritične nove tehnologije. Istaknuli smo i potrebu jačanja otpornosti na kibernetičke ugroze, te bolju zaštitu infrastrukture. Uz to među našim prioritetima je i dalje borba protiv dezinformacija, kao i jačanje sigurnosne i obrambene dimenzije svemirske industrije i tehnologija, te vojne mobilnosti na području cijele unije. Važan aspekt ostvarivanja tih ciljeva je jačanje transatlantske suradnje, te suradnja između unije i NATO-a. O tome smo razgovarali i s američkim predsjednikom Bidenom s kojim imamo visoki stupanj suglasnosti o spremnosti za zajedničko suprotstavljanje ruskoj agresiji i njenim posljedicama. Tijekom rasprave na neformalnom vijeću u Versaillesu baš u vrijeme dok smo na razini čelnika dogovarali izjavu o agresiji Rusije na Ukrajine u Zagrebu je pala bespilotna letjelica. Odmah nakon događaja upoznao sam usmeno svoje kolege tu istu večer kada se to dogodilo o tome što je bilo, a sutradan ujutro ih detaljno izvijestio. Povrh toga uputio sam im pismo svim šefovima država i vlada, glavnom tajniku NATO-a, a razgovarao sam i sa državnim tajnikom SAD-a Blinkenom o ovoj temi. Kao što ste vidjeli u međuvremenu vodili su se izvidi i istraga, ono što znamo znamo više o letjelici koja je pala, ono što ne znamo da li je ona ovdje došla greškom, sabotažom ili namjerom. U svakom slučaju činjenica da je baš pala na glavni grad Hrvatske u vrijeme rasprave o izjavi Europskoga vijeća o agresiji Rusije na Ukrajinu je indikativna. No kao što ste vidjeli reagirali smo odmah, a naši saveznici i partneri i SAD i Francuska su sa svojim zrakoplovima bilo sa nosači aviona Charles de Gaulle koji je bio u Jadranu ili … [[Govornik se ne razumije]] preletjeli i poslali poruku sigurnosti hrvatskoga neba u odnosu na sve ono što rade u trenutnoj operaciji koja štiti nebo država članica koje neposredno graniče sa Ukrajinom. S obzirom na važnost Rusije kao izvoznika energenata važna tema razgovora bila je ovisnost o ruskim energentima. Zaključeno je da unija treba iskoristiti ovu situaciju i ojačati svoju energetsku neovisnost i više se oslanjati na vlastite resurse, osobito kada je riječ o plinu. Vidjeli ste da je komisija objavila komunikaciju za zajedničko europsko djelovanje za cjenovno pristupačniju, sigurniju i održiviju energiju koja sadrži niz mjera za neovisnost o ruskim fosilnim govorima i prije 2030. Dio država, a posebno južne članice zalažu se za određivanje gornje granice i fiksiranje referentnih cijena. Posebno je naglašena važnost ukapljenog prirodnog plina kao mogućeg oslonca da dođe do potpunog prestanka nabave plina iz Rusije. Svi ističu potrebu diversifikacije energetskih izvora te nužnost da Unija na ovoj temi zadrži svoje jedinstvo. Stoga će biti važno snažiti povezivost i interkorektore za plin i za električnu energiju, a sve je to u konačnici i na tragu politike klimatske neutralnosti Unije do 2050.g. Naša vlastita infrastruktura, a to je LNG terminal u Omišlju na otoku Krku značajno je promijenila položaj Hrvatske u pogledu energetske neovisnosti. Zbog ovog terminala na Krku Hrvatska je danas mnogo manje ovisna o ruskom plinu nego što bi bilo da ga nema. Ruski plin je 22% hrvatske godišnje potrošnje, 57% Hrvatska uvozi preko LNG terminala na Krku, a 21% namiruje iz domaće proizvodnje. Vezano uz rastuće cijene energenata izvijestili smo kolega svako od nas, pa naravno i ja kao predsjednik hrvatske Vlade o svim mjerama koje smo donijeli za ublažavanje rasta cijena i za potporu gospodarstvu i građanima. Očekujemo da se ova rasprava nastavi na posebnom vijeću koje će biti isključivo povezano energetici 30. i 31. svibnja. Želimo u gospodarskom smislu jačati našu otpornost, iskoristiti sva sredstva koja su na raspolaganju iz instrumenta EU iduće generacije, učiniti napor kako bi u ovom razdoblju kriza koje se prelijevaju jedna u drugu Hrvatska ostvarila svoje strateške ciljeve, a oni su upravo u ovoj godini pred nama. Dakle, ovo je godina isporuke, godina isporuke schengena, godina isporuke eurozone i zato je jako važno da u ovako kompliciranim okolnostima ispunimo sve ono što smo obećali, akcijski plan je gotov za europski tečajni mehanizam 2, a siguran sam da smo i sa schengenom ispunili apsolutno sve kriterije. Tema o kojoj je bilo riječi danas ovdje je tema BiH i zalaganje za položaj Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u BiH. Mi smo kao što ste svjesni obavljali konzultacije i razgovore o ovoj temi praktički protekle dvije godine, od dogovora u Mostaru koji je omogućio da se izbori u Mostaru održe nakon 12 godina što je dobro i pozitivno za ovaj grad, željeli smo da se postigne dogovor između bošnjačkih i hrvatskih političkih stranaka. Aktivnost međunarodne zajednice u proteklom razdoblju, a to je zajednički angažman i EU i SAD-a išao je za tim da se pronađe rješenje kojim bi se ispravila anomalija, ispravila nepravda, ispravila štetna praksa koja postoji od 2006. gdje suprotno i slovu Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma i Ustavu BiH Bošnjaci kao brojniji konstitutivni narod na području Federacije Hrvatima biraju njihovoga člana predsjedništva BiH. Mi smo puno puta kazali da je to nepravedno, da je štetno, da je loše, da stvara nepovjerenje, da izaziva nezadovoljstvo kod Hrvata i da će takva praksa ako se nastavi i dalje ugroziti funkcioniranje BiH. Upravo zahvaljujući našem zalaganju međunarodna zajednica uopće je prihvatila tu raspravu na taj način. Ono što je jako važno za vas koji se ne bavite ovim godinama nego ste eto prigodni vanjsko političari postali u zadnjih desetak mjeseci o ovoj temi mogli su razgovarati i oni koji su vodili hrvatsku vanjsku politiku prije nas, al nikad nisu na ovakav način. Nikada do sada na ovakav način na razini Europskog Vijeća, a osobito u strateški kompas i na razini ministara vanjskih poslova i dokument koji je usvojilo Europsko Vijeće ravnopravnost konstitutivnih naroda kao referenca nije postojala. Vama to možda djeluje notorno, djeluje jednostavno, djeluje prepisivanje ustava, ali nije. Postoje zemlje koje su čak odlučile otići u fus notu i to expressis verbis staviti u dokument, to su Njemačka, to je Nizozemska, to je Belgija, to je Luksemburg, to je na našu žalost čak i Češka. I to su loše stvari one govore o nečemu, govore o nataloženom stavu u međunarodnoj zajednici koji se prije svega generirao političkim narativom Sarajeva. Hrvata u političkom smislu u Sarajevu nema već skoro dva desetljeća i ta činjenica je dijelom i razlog toga što svi međunarodni predstavnici koji dole provedu neko vrijeme u konačnosti usvoje taj narativ. Mijenjati to nakon toliko godina izrazito je teško, oni koji to ne znaju nisu imali prilike misle da je to lako, da svi znaju o BiH ono što znaju Hrvati u BiH i u Hrvatskoj. Ne znaju, nemaju pojma, čak i ne žele znat i nemaju vremena. Ali zato smo učinili zaista sve, ne samo da je bila po prvi puta rasprava na Europskom Vijeću i usvojeni zaključci na naš prijedlog, ne samo da su konstitutivni narodi spomenuti u strateškom kompasu, ne samo da su angažirani bili na najvišoj razini predstavnici EU nego je čak i na tom zadnjem Europskom Vijeću iskazana spremnost na naš prijedlog da se na najvišoj razini uključe europski čelnici i riješe taj problem. Nažalost, na veliku žalost, bošnjačke političke stranke to ne žele, to je jasno nama bolje nego vama. Ko je za to kriv? Sigurno ne mi. Kriv je onaj ko ne želi postići dogovor i ko želi ostaviti BiH ovako slabo funkcionirajućom kao što je sada gdje imamo problem, gdje entitet RS-a praktički radi na tome da bude država sama za sebe unutar države, a da u okviru Federacije postoji nepovjerenje između Hrvata i Bošnjaka, da se parlamentarna skupština ne sastaje, da se Vijeće ministara sastane pet, šest puta godišnje, da proračun nije usvoje e to mi ne želimo. Mi želimo funkcionalnu BiH, to žele i naši zastupnici ovdje iz BiH i to je stav Hrvatske kao prijateljske zemlje BiH, BiH sa najboljim namjerama u konačnici nekolicina nas ovdje više je učinila za podnošenje zahtjeva BiH za članstvo u EU nego sva vlast koja je tada postojala u Hrvatskoj. To mi jako dobro znamo i nećemo dozvoliti da nam docira netko nešto o tome tko je i što učinio za Hrvate u Bosni i Hercegovini pogotovo netko tko nije učinio ništa, nego samo dolijeva ulje na vatru i sprječava postizanje dogovora između Hrvata i Bošnjaka. To je šteta i to je greška. Ovi sastanci koji su iza nas bili su turbulentni, došli su u vremenu najveće sigurnosne ugroze za Europu, najveće sigurnosne ugroze za svijet. Riječ je u suštini o sukobu autoritarnih režima i demokracije. To je bit ovoga što se događa između Rusije i Ukrajine. Bit je da Rusija negira identitet Ukrajine, bit je da sadašnje vodstvo Rusije želi pod navodnicima ispraviti političke pogreške, povijesne pogreške ranijih ruskih lidera. Na žalost na štetu Ukrajinaca, na štetu cijele Europe i na štetu u konačnici i Hrvatske. Jer refleksije ove krize imaju posljedice na sve nas. Svi znamo ako je struja skuplja, svi znamo ako je plin skuplji, svi znamo ako je hrana skuplja, svi znamo ako je došlo do poremećaja u lancu opskrbe energentima. Mi ćemo svoju politiku voditi čvrsto, odvažno, principijelno na načelima i za dobrobit hrvatskih nacionalnih interesa, a osobito za ove neupućene koji čak ne znaju [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] tko su zastupnici iz BiH i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Hvala vam. Idemo sada, prvo imamo tri povrede Poslovnika. Izvolite kolega Hajduković. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Povrijeđen je članak 238. vrijeđanje zastupnika. Naime, ne ulazeći u afinitete ili animozitete koje imam prema određenim kolegicama i kolegama, a imam ih, mislim da je znakovito da premijer optužuje i govori o laganju u politici. Samo ću vas podsjetiti premijeru vi ste predsjednik stranke čiji su istaknuti članovi rekli citiram: „Nikad ne lažem samo ponekad govorim laži“ ili citiram: „Ponekad lažem ali odmah nakon toga odem na ispovijed.“ Pametnom dosta. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora. Predlagatelj odnosno govornik gospodin Plenković je tri minute svog govora posvetio što misli o pojedinim saborskim zastupnicima sa naglaskom kolege iz MOST-a. Ja sam sigurna da rasprava o tome nije bila ni na jednom neformalnom sastanku Vijeća EU, da nigdje gospodin Plenković tamo nije spomenuo kolege iz MOST-a. Tako me čudi da je u izlaganju tri minute posvetio njima. Kolegice Peović, izvolite.

Premijer je rekao da slabo čitam i da lažem, pa bih vas molila da ga upozorite da vrijeđa saborsku zastupnicu.

Molim vas predsjedniče Vlade, ja vas molim. Ne možemo tako. Dobit će kolegica opomenu, a vas molim vama ne mogu dati opomenu. To se slažem da trebaju govoriti istinu, ali ja ću o tome voditi računa. Kolegica je prekršila Poslovnik i dobit će opomenu. Molim vas! Da, vi ste prekršili. Predsjednik Vlade ne može dobiti opomenu, njega samo mogu upozoriti ovako kao što sam ga upozorio. Takva su pravila koja pišu u Poslovniku, pa ih pročitajte isto tako. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Nema opomene draga kolegice. Opomene su za zastupnike, za predstavnike Vlade mogu ovako verbalno samo skrenuti pozornost. Hvala vam lijepo. Dobit ćete još jednu opomenu, dosta je bilo! Idemo sada sa replikama. Kolegice Marić, izvolite.

Vi tu kažete u Izvješću da je Africi donirano preko 700 000 doza cjepiva protiv SARS COV-2 virusa i plan je još 550 000.

Dakle, istekao je rok trajanja. Tko je zakazao? Zašto se navedene doze nisu na vrijeme donirale u druge zemlje i koliko ih je zapravo do sada doza ukupno donirano. Imate li taj podatak?

Zašto su doze donirane prije svega zato što jedan dio ljudi se u Hrvatskoj nije htio cijepiti. Pitajte one koji su širili antipropagandu za cijepljenje, koji su odgovorili više od 30% odraslih u Hrvatskoj da se ne cijepe govoreći najgore nebuloze i besprizorne laži. Oni su ti koji su krivi što imamo toliko viška cjepiva. Moja je odgovornost kao premijera bila da nabavim cjepiva dovoljno za sve, toliko smo ga i nabavili. Sve što smo mogli donirati i to na vrijeme smo donirali ili ćemo još donirati. Administrativno upravljanje sa time vodi Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Potporu im daje Ministarstvo vanjskih poslova. Da li su možda neke od doza jednostavno se dogodilo da im je istekao rok, to je šteta. Imamo opet povredu Poslovnika kolega Grbin. Povrijeđen je članak 238. Uz svo dužno poštovanje kolegica Marić je postavila jasno pitanje, a pitanje je zašto je propalo ne nekoliko doza cjepiva, nego 270 000. To nije nekoliko. Nekoliko je 10, nekoliko je 100, nekoliko je 1000. 270 000 doza cjepiva je propalo umjesto da bude donirano ili iskorišteno na drugi način.

Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče vlade, poštovani predsjedniče sabora jasno ste istaknuli 3 aspekta krize i izvijestiti upravo da hrvatski LNG 57% plina, 22% vlastita proizvodnja, dakle gotovo 80% što dovoljno govori o sigurnosti opskrbe. Ali ono što vas želim pitati je sudbina upravo ukrajinskih izbjeglica, mi smo u saboru, nas je gospođa Zdravka Bušić okupila kao predsjednica skupine prijateljstva Hrvatske- Ukrajine da vidimo šta konkretno možemo napraviti. I jedan od prijedloga koji je ušao u paket koji se raspravljalo na vijeću kohezijske politike paket CARE Cohesions action for refugees in Europe koje hrvatski europarlamentarci su uspjeli uglaviti da ukrajinske izbjeglice će moći biti korisnici svih postojećih europskih projekata uz naravno potpore zapošljavanje i sve ostalo, što znači da će moći dobit i psihosocijalnu pomoć i uključit se u program Zaželi i sve.

Vi u svom izvješću niste spomenuli da ste ponudili svoje upravljačke sposobnosti njemačkome kancelaru Scholzu. Naime, njegova ministrica Anne Spiegel morala je pod pritiskom javnosti podnijeti ostavku zato što je lani kao pokrajinska ministrica u … [[Govornica se ne razumije.]] 10 dana poslije poplave koja je pogodila tu pokrajinu otišla na godišnji odmor koji je doduše 6 mjeseci ranije uplatila. Međutim, sukladno političkoj kulturi ocjena njemačkog javnog mnijenja je da je ministrica pokazala bešćutnost i da nema kredibilitet za obnašanje ministarske dužnosti na nacionalnoj razini. Vi ste pak postavili Ivana Paladinu za ministra u hrvatskoj vladi iako je bilo poznato da je gospodin upleten u dubiozne poslove u kojima se izravno nanosi šteta hrvatskoj državi kao što je projekt Kupari.

Hvala lijepa zastupnice Vidović Krišto, još jedna od vaših besmislenih tirada. Ja ne znam tko vama sve to pište, ali u svakom slučaju meni je to svaki put zabavno, nažalost i štetno, imate minute na raspolaganju, godinama već zagađujete medijski i politički prostor. Meni je malo žao onih koji vas podržavaju, ja vjerujem da će oni prosvijetlit to bi bilo dobro za njih, a za Hrvatski sabor bi bilo blagotvorno da drugi put ne bude ovdje izabrani. Članak 237., gospodine Jandrokoviću sramotno je kako vi vodite ovu sjednicu.

Ajde neću vam dati treću opomenu, da vas slušaju pa možda će još manje ljudi za vas glasovati. Idemo dalje, kad vi budete 6 puta u Hrvatskom saboru onda mi se javite. Ne, ne povreda je Poslovnika, oprostite gospodine predsjedavajući toliko morate poštivati red. Dakle, ako vi vrijeđate druge pa ne možete očekivati da će oni prema vama biti nježni i galantni.

Izvolite sjesti. Kolegice Krišto, 3 povrede Poslovnika znače da gubite pravo govora po ovoj točci. Vidite vi čak niste uz svo ovo vrijeme koje ste u saboru uopće niste naučili pravila. Kad dobijete 3 opomene to znači da ne smije više govoriti po ovoj točci, znači ne možete više govoriti. Vi još ne morate izići van, ali ako odete možete sami. Kolega Stier, izvolite. Hvala predsjedniče. Gospodine predsjedniče vlade ja ću se vratiti na strateški kompas, da da bi još jednom istaknuo važnost da je na traženje Hrvatske i uz lobiranje i rad naše diplomacije unesen poseban tekst o BiH, ravnopravnost triju konstitutivnih naroda, ali bi išao dalje, a to je u onom drugom dijelu strateškog kompasa gdje isto tako Hrvatska se zauzimala da EU razvija svoju stratešku autonomiju. Ne, kao alternativa NATO-u nego zajedno sa NATO, u koordinaciji s NATO-om, u savezništvu sa Amerikom. I želio bi evo da nam date vaš komentar pogotovo nakon što je Njemačka najavila ovaj poseban fond 102 milijarde eura čime nakon Amerike i Kine i Njemačka postaje zapravo treći najveći investitor u obrani u svoju obranu i time daje apsolutno jedan novi kontekst i europskoj obrambenoj politici.

Odluke koje njemački parlament donio nakon ove Ruske invazije na Ukrajinu su dalekosežne i dobre za Europu. Jako je važno da sve obrambene sposobnosti koje imamo na europskom kontinentu možemo okupljati na jedan kompatibilan način. To je ključ uspjeha europske obrane. I Hrvatska je tu bila vrlo konkretno, u konačnici mi smo nabavili i francuske borbene avione i na taj način dali konkretni doprinos jačanju europske obrane, a i dizanju naših sposobnosti. Samo bih još jednom pojasnio oko strateškog kompasa i fus note vezane na konstitutivne narode, ovih 5 zemalja je bilo protiv spominjanja konstitutivnih naroda. To traje godinama, to je ozbiljno, to je duboko nerazumijevanje kakva je BiH kreirana i ustrojena nakon Daytona, a znamo da je rat stao zahvaljujući i Hrvatskoj i dogovoru predsjednika Tuđmana i Alije Izetbegovića. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče vlade, uveli ste novu praksu u HS koju često hvalimo, a to je da i češće od propisanog zapravo plenum izvještavate o sjednicama vijeća. Zakona o suradnji HS i Vlade RH o europskim poslovima koji navodi da će vlada uoči svakog sastanka Europskog vijeća u pisanom obliku dostaviti Odboru za europske poslove dnevni red i druge prateće dokumente, te nacrt zaključka Europskog vijeća ako postoji i ja razumijem da ovdje ne možete uvijek poštivati zakon zbog toga što su neka vijeća jednostavno ad hoc ili do zadnjeg trena se ne zna dnevni red. Međutim, taj isti članak kaže da ćete nakon svakog sastanka vijeća u roku od 15 dana održavanja sastanaka podnijeti saboru pisano izvješće o održanim sastancima Europskog vijeća. E to još nikad nismo dočekali, a ovdje raspravljamo o izvješćima iz veljače, nekad se to i razduži zbog vaših obaveza, ali mislim da bi Odbor za europske poslove kao jedini odbor koji ima snagu plenuma zaslužio da poštujete slovo zakona. Poštovani zastupniče Hajduković, vama je jasno da ovo što sam ja uveo uveo prije 5,5.g. nije postojalo prije, to se sjećate, dakle ovakvih rasprava nije bilo. Mi ovo radimo upravo zato da bismo senzibilizirali i hrvatsku javnost i zastupnike o temama koje su naše teme, ovo su naše teme, to je kao da je sjednica vlade samo na razini EU. Ukoliko želite nije problem postoje bilješke sa svih ovih sastanak ovako i onako. Ja mogu zamoliti ministra vanjskih i europskih poslova da vam dostavlja ta izvješća i ako treba on može i doć zajedno sa svojim suradnicima na sjednice odbora. Ja dolazim otprilike svaka 3 mjeseca na plenarnu sjednicu, pa da se ne ponavljamo. Možemo još potaknuti da ova praksa bude bolja i konkretnija. Nažalost unaprijed većina ovih zaključaka je tajna, ako ih damo u eter onda smo mi zemlja koja je prekršila dogovor da su ti zaključci tajni dok se ne usvoje, ali izvješće nakon toga radimo. Poštovani predsjedniče Vlade RH, evo na tragu ovih rasprava, kao i u svemu ostalome činjenica i djela su ono što će kasnije govoriti, činjenica i djela da ste vi u prosincu bili u Kijevu kada ste potpisali zajedničku Deklaraciju o europskom putu Ukrajine i kada su vas određeni politički lideri prozivali da ste ukrajinski agent, da ne znate voditi vanjsku politiku, a onda su isti ti licemjerno palili boje ukrajinske zastave na vukovarskom vodotornju. Činjenica je da ovaj visoki dom je drugog dana agresije donio Deklaraciju o Ukrajini u kojoj se ne samo osudila agresija nego se spomenulo i očuvanje međunarodnoga pravnog poretka, očuvanje sigurnosti ne samo Ukrajine nego i svih zemalja EU sa 133 glasa za i jedan suzdržan, suzdržan gđo. Hvala lijepa zastupniče Mažar, pa ne samo to, dakle oni koji su bili protiv posjeta Ukrajini i koji su se negativno o njemu očitovali bio je ovaj karijes sa Pantovčaka kao broj jedan, onda njegovi trbuhozborci ovdje Grbin, Mostovci, Penava, ti isti koji su hop gle čuda evo ruske agresije najedanput postali veliki prvo Ukrajinci, pa su se onda brzo opametili, prosvijetlili i prešli na pravu stranu, istina kad je već agresija započela.

Očito vas je užasno iznervirala činjenica da sam vam rekla da niste baš bili nešto strašno s poštovanjem prihvaćeni u EU i da tamo baš nije nešto došlo do neke rasprave oko pada bespilotne letjelice. Stranica 7 premijeru, možemo je pročitat na glas ako, nemamo za to vremena, a morat ćete navest neku drugu stranicu jer tamo piše ono što sam i rekla, da nije bilo nikakve rasprave na tom neformalnom sastanku u Versaillesu da 24. i 25. opet niko nije odgovorio na vaše pismo. Tko je odgovorio na vaše pismo, imate sad dvije minute, 20 minuta ste potrošili niste odgovorili tko je u EU odgovorio na vaše pismo koje ste dali tamo 10. i 11. ožujka. Evo to je jedino što sam rekla, znači jako vas je to uvrijedilo, al niste vi samo odgovorni za to što Hrvatska baš nije ne znam kako prihvaćena i to što je pala bespilotna letjelica nije baš bilo, dobilo nikakvu reakciju, ali vi ste stvarno jedan kontinuitet auto kolonijalne politike zbog čega nama stvarno nitko niti ne odgovara zašto i na koji način ćemo pojačat obranu.

Dakle, gospođa nije bila u Versaillesu, gospođa nije bila u Briselu, gospođa tumači hrvatskoj javnosti koda je sjedila tamo. Jeste li bili u petak navečer u 10 i po kad sam o tome govorio? Niste.

Imamo povrede Poslovnika, kolegice Benčić, izvolite. Povreda čl. 238., premijer izravno i potpuno neskriveno vrijeđa zastupnicu Peović ali ne samo zastupnicu Peović.

Dobivate prvu opomenu … [[Upadica se ne razumije.]] Dobivate prvu opomenu, kolegice Benčić molim vas ovdje padaju toliko teške riječi koje idu od smjera zastupnika oporbe, samo malo da vam kažem idu od smjera oporbe prema vlasti, samo malo molim vas i dalje onda kada onaj koji je prozvan koji je uvrijeđen vama odgovori onda skačete u zrak. Pa oprostite, ako toleriramo određenu razinu neprimjerene komunikacije koja dolazi od reda zastupnika prema vladi, pa onda ću dozvoliti predstavnicima vlade da budu isto tako neugodni i prema zastupnicima. … [[Upadica se ne razumije.]] Gledajte ono što vi možda mislite da je istina za nas je neprimjereno kao i obratno, vi ste malo, imate malo nemate osjećaja što drugoga uvrijedi. … [[Upadica se ne razumije.]] Kolegice Benčić ne možete vidite, kolegice Benčić i kolegice Kekin mnogi zastupnici vrlo grubo i bezobrazno i uvredljivo govore prema predstavnicima vlade, ja im dajem opomenu, puštam. Sada kada se dogodi suprotno kolikogod to bilo neugodno ponekad i neprimjereno neću davati opomene jer je to stil koji sam zauzeo. Dobivate opomene uglavnom kad se krši poslovnik, kada se izlazi iz rokova ili ako se baš ono najniže udari ispod pojasa, ali sve ostalo se tolerira tako da nemojte očekivati kada bude predsjednik vlade napadnut od strane oporbe da onda može, a kad on vrati da onda njega upozoravam. Idemo dalje, kolegice Orešković vi ste isto tražili povredu poslovnika. Povrijeđen je čl. 238. premijer je vrijeđao saborske zastupnike. Naime, da odmah raščistimo, ja nemam ništa protiv malo grubljeg govora i stilskih figura u političkim obračunima, međutim imam apsolutno sve protiv toga da si jedan premijer dopušta ovakvim rječnikom obraćati saborskim zastupnicima. Sabor je vladi nadređen uvaženi premijeru, a današnji vaš rječnik od toga da zastupnici lažu, da nisu normalni, da su nitko i ništa, da godinama zagađuju

238. omalovažavanje saborske zastupnice.

Idemo dalje, kolegice Petir izvolite replika. Gospodine Plenkoviću danas ste ovdje da nas izvijestite o sastancima Vijeća na kojima je dominirala rasprava o situaciji u Ukrajini, ta situacija i kriza je bez presedana i ona je neminovno utjecala ne samo na poskupljenje energenata i hrane nego i na dotoke hrane jer gotovo 36% žitarica EU uvozi iz Ukrajine. EU odnosno tijela EU pa i Vijeće je raspravljalo o tome kako se okrenuti unutrašnjim resursima kako povećati vlastitu proizvodnju hrane, no to neće biti skroz jednostavno obzirom na visoka poskupljenja i sjemena i umjetnih gnojiva i u tom smislu se očekuje i neka financijska podrška.

Hvala vam lijepa. Mi smo razgovarali o energentima, naravno i o poljoprivredi i o svemu onome što na zajednički način možemo učiniti u varijanti da dođe do nestašica bilo koje vrste ili sirovina ili hrane ili žitarica ili ulja. Evo mi smo danas praktički imali informaciju od ministrice Vučković upravo na užem kabinetu kako je sve što je vlada učinila da bi učinila robne zalihe punim, dostatnim u zakonskim rokovima u tijeku nabave i sve se bez problema nabavlja. EU će ako dođe do takvih situacija znati pokazati solidarnost u ovom trenutku ali baš nigdje ja nisam primijetio da imamo ugrozu bilo koje vrste kada je riječ o opskrbi hranom i s te strane ne vidim da će doć do problema. Kad je riječ o energentima, tu je više pitanje cijena trenutno nego samo pitanje opskrbe, ali ono što se sigurno osigurava je veći pritok energenata osobito plina i nafte iz drugih dijelova svijeta u Europu. Kolega Bartulica izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče vlade, što se tiče rata u Ukrajini mogu reći da podržavam donesene odluke vaše vlade što se tiče pomoći ukrajinskom narodu i spremnosti da se primi koliko treba izbjeglica iz te zemlje. Znamo da sankcije su uvedene i da na europskoj razini vode se rasprave uglavnom oko dva različita pristupa. Poljska zastupa puno žešću politiku, želi potpuno prekinuti trgovinske odnose s Rusijom, dok druge zemlje poput Njemačke su suzdržane, prije svega rekao bih zbog promašenih odluka bivše kancelarke Merkel, ta zemlja je ranjivija nego što bi trebala biti u ovoj situaciji. Pa me zanima s obzirom da ti razgovori su u tijeku u kojem smjeru ide Hrvatska? Da li ćete prikloniti žešćim sankcijama ili ovo što podržava Njemačka, pa i Austrija i neke druge zemlje? Mi smo podržali svih pet paketa restriktivnih mjera. Isto tako ste siguran sam proučili zaključke, dakle u jednom od ovih europskih vijeća vrlo je jasno naznačena politička odlučnost Unije o tzv. fasing-outu od ruskih energenata i to svih. To se odnosi i na plin koji je najvažniji i na naftu i na ugljen. Koristi se riječ fasing-out jer nitko nije spreman u trenutku napraviti nove interkonekcije, osigurati dovoljno plina, dovoljno nafte, dovoljno ugljena u trenutnom vremenskom roku voditi računa. Ovo se sve zbiva na kraju zime, dakle u sezoni grijanja ne samo za nas nego i za druge. Međutim, ideja je da se već do početka iduće sezone grijanja uspostave alternativni pravci, pa evo Njemačka vam je kao zemlja koja nije imala LNG terminal za razliku od nas išla u najam četiri.

Poštovani premijeru, naravno da smo pomno pročitali vaše izvješće i svakako da bi daleko više od ove dvije minute trebalo da se referiramo baš na sve točke i kažemo, izražavamo naravno svi mi najdublju solidarnost sa ukrajinskim narodom koji je pretrpio i trpi još uvijek armagedon, jednu strašnu tragediju nacionalnu. Međutim, recite ako vam je u međuvremenu došlo do novih informacija i Hrvati su jako zainteresirani jer smo mi za dlaku izbjegli u povodu toga jednu smrtnu opasnost za velik broj ljudi padom te letjelice. Znademo manje-više mozaik se složio oko puno detalja, ali puno toga je ostalo u zraku što se događa sa crnom, odnosno narančastom kutijom, da li je ona [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] detektirana.

Na žalost crna, odnosno narančasta kutija koliko sam ja vidio sliku nije uporabljiva. Ništa iz nje se ne može doznati što bi nam pomoglo. Ono što je ključno, a to i dalje ne znamo da li je ta letjelica ovdje došla greškom, sabotažom ili namjerom. Nije baš velika vjerojatnost matematička da od svih mjesta u radiusu njenoga dometa baš padne na glavni grad Hrvatske. Ne znam, ja nisam toliko sklon vjerovati nekakvom čudnovatom aleatornom putu te bespilotne, odnosno besposadne letjelice, tj. drona ili rakete s obzirom koliko je velika i da baš padne na glavni grad. Ali na žalost nemamo potvrda od toga da bi nam netko pouzdan mogao reći kako je došla do Zagreba. Nitko ne želi ništa reći u odnosu na ono što smo javno komunicirali. Kolegice Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade. Ono što, informaciju koju smo dobili mi u principu u odnosu na neke druge zemlje relativno dobro stojimo i to je činjenica. I ja nekako uvijek volim baratati činjenicama, pa ću tako baratati i ovaj put. Tu mi u principu su stanje dobro. Mene zanima stanje vezano uz naftu. I u nafti je sad, dobro imamo i lož goriva i svega zajedno ali ono što nekako moramo voditi računa, sigurno će u sljedećih 20 godina kao u smislu goriva koristit ćemo naftu. Je li ona nekakav potencijal koji Hrvatska ima za naftu koja dolazi tankerima, jer se u rafineriju u Rijeci može obaviti sve što nam treba. Imamo skladište JANAF-a gdje se ona može skladištiti. Koliko je ta rafinerija spremna i koliko [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] će ona raditi u nekakvom punom pogonu. Točno je što se tiče plina, situacija je puno bolja sada nego što je bila prije godinu i tri mjeseca. Mi sad doživljavamo LNG terminal kao da je oduvijek bio tu, a nije. To je broj jedan, a to je ipak značajan doprinos ove Vlade energetskoj sigurnosti hrvatske ekonomije i hrvatskih građana. Što se tiče nafte naravno da JANAF više nego dobro funkcionira, da tankeri dolaze, da je rafinerija u Rijeci rafinerija koja radi, rafinerija koja može dignuti svoje kapacitete dodatno. I Hrvatska kao suvlasnik INA-e i kroz svoje članove uprave i kroz sve aktivnosti će učiniti sve da rafinerija u Rijeci bude ta koja će biti i funkcionalna i korisna osiguravati dovoljne količine nafte za hrvatsko tržište. Kolegice Selak-Raspudić, izvolite. Uvaženi premijeru nešto ste prema onome što kažete opterećeni mojom vidljivošću. Pa znate li tko oporbi daje vidljivost u medijima? Pa vi, vaš nekvalitetan rad. Da vi radite svoj posao kako spada, mi ne bismo imali sadržaj koji bi nas mogao učiniti vidljivim. Tako da na tome možete samo sebi čestitati. A ono što bih htjela pitati a tiče se konkretno ovog izvještaja, odnosi se na pitanje ruskog plina u hrvatskoj i na sistemski rizik koji sankcije prema ruskom plinu mogu proizvesti u Hrvatskoj. Naime, ukoliko bismo doista ograničili poslovanje ruskog plina na hrvatskom tržištu, a što je ono otprilike ono za što se vi zalažete u ovim izvješćima mogli bismo govoriti o sistemskom riziku s obzirom na PPD i njegovu povezanost sa vlasništvom i Fortenove. A znam gdje nas je već jedno restrukturiranje Agrokora odvelo. U tom smislu me zanima kakve napore Hrvatska podnosi da bi se suočila sa potencijalnim sistemskim rizikom ukoliko bi došlo do takvih restrikcija.

Ne znam gdje nas je odvelo, Odvelo nas je ako mislite na Zakon o izvanrednoj upravi u situaciju da Hrvatsku državu nije koštalo ništa, spašavanje kompanije 60.000 radnih mjesta, funkcioniranje i poljoprivrede i prehrambene industrije i maloprodajnih lanaca i svih ostalih segmenata i činjenica da smo izbjegli krizu koja bi dovela do kolapsa hrvatske ekonomije u ogromnom dijelu 2017., ako to smatrate gdje nas je dovelo kao neki problem onda se mi fundamentalno tu ne razumijemo. Što se tiče kompanije na koju vi aludirate da se zove sistemski rizik mislite na PPD, koliko ja shvaćam ta kompanija nabavlja plin od brojnih drugih izvora ne samo od Rusije i na taj način funkcionira. Kolegice Orešković izvolite. Hvala. U izvješću je navedeno da je već 24. veljače utvrđeno da je početak agresije promišljeno izabran kada je pozornost SAD-a primarno usmjerena prema Kini, Njemačka u postizbornom, a Francuska u izbornom ciklusu, NATO povukao postrojbe iz Afganistana i UK izašla iz EU. Tvrdi se da je već 24. veljače bilo poznato da je napad bio pripreman pažljivo, ali se podcijenilo političko i vojno jedinstvo Europe i NATO saveza. Moje pitanje glasi, jesmo li mi precijenili ili podcijenili ili što se zapravo događa sa sigurnosno obavještajnom analitikom? Bilo je puno prijepora oko toga hoće li Putin napasti ili neće, bilo je različitih i disonantnih tvrdnji oko toga, a sada bez problema kažete da se znalo i da se utvrdilo evo da je nešto bilo pomno planirano.

Povucite paralelu sa Pekingom 2008. i tadašnjom invazijom na Gruziju, kraj olimpijskog primirja, kraj Olimpijskih ljetnih igara u Pekingu, ovdje kraj olimpijskog primirja, kraj Olimpijskih zimskih igara u Pekingu više nego pouzdane informacije koje smo dobivali od naših strateških saveznika SAD-a koliko dugo je nagomilano naoružanje, koliko dugo se spremala ova akcija. I u momentu kada je objektivno vanjska politika SAD-a bila fokusirana na Kinu, kada je Njemačka bila neposredno u postizbornoj situaciji, Francuska u predizbornoj, UK izašla iz EU, vrlo abruptan i ne baš dignitetski izlazak međunarodne zajednice iz Afganistana to je bio taj trenutak, to je bio pažljivo odabran trenutak, sve što tu piše stoji i istina je. Kolega Zekanović izvolite. Poštovani predsjedniče vlade. Čuo sam vaš stave vezano uz politiku u BiH te smatram da bi hrvatski vanjskopolitički cilj trebao biti samo jedan ili jedan iznimnog prioriteta u odnosu na druge, a to je ulazak u BiH u euroatlantske integracije. Ako danas imamo evo potencijalnu mogućnost da će Švedska i Finska na brzinu ući u NATO pakt, spominje se čak nekakvo brzi ulazak i Ukrajine u EU, ne znam koliko je to realno, ali evo govori se o tome, ja smatram da ako će se događati ulazak bilo koje od tih država u bilo koju euroatlantsku integraciju da u istom paketu evo ja bi volio kad bi bilo moguće da uđe i BiH i neka to bude cilj hrvatske vanjske politike da se u taj paket ako se može ikako možda je iluzija strpa i BiH. Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Zekanović. Ako neko podržava europski put BiH onda je to Hrvatska, zato sam rekao na početku evo tu nas je čak troje i zastupnica Petir i zastupnik Stier i ja i četiri i zastupnica Bušić mi smo stvorili preduvjete za BiH 2016. u veljači podnese zahtjev za članstvo kad je Dragan Čović bio rotirajući predsjedatelj Predsjedništva BiH. I tada je bilo nekih, a oni su se ponovili sada u strateškom kompasu koji nisu bili oduševljeni s time. To su vrlo teški procesi. Ja osobno ne vjerujem u to da će bilo ko preko noći i na brzinu postati baš punopravna članica, ono u što vjerujem i za što ću se zalagati je neki posebni institucionalni status to je izglednije nego ovo, a mi želimo da BiH prije svega riješi ova prethodna unutarnja pitanja ravnopravnosti, a to je ravnopravnost Hrvata. A u EU ja sam rekao pod ruku ćemo uzet BiH čim se to [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] riješi i pomoć joj više nego iko drugi. Kolegice Benčić izvolite. Pa evo kolegica SElak vas je pitala nešto o sistemskom riziku, ja ću samo na to reći da taj sistemski rizik ekskluzivnog zastupnika za ruski plin sjedi u vladinom tijelu za energetsku krizu pa mislim da nije prepoznat nit kao sistemski rizik nego dapače da ga vlada još uvijek vidi kao partnera, govorim naravno o vlasniku PPD-a odnosno jednom od poznatih vlasnika PPD-a.

A koga biste vi htjeli da mi stavimo u radne skupine koje se tiču energetike? Pa pretpostavljam da nam treba ekspertiza onih kompanija, pogotovo najveće koja je ključna za dotok i nabavu energenata u ovom konkretnom slučaju plina. Pa nije to stvar ljubavi ili afektivnog odnosa nego stvar nužnosti. Da upravljate znali bi. A što se tiče ovoga drugoga, to bi vas htio sljedeće samo upozoriti, ako ja kažem istinu da je neko u stanju na plenarnoj sjednici HS-a expressis verbis lagati pa ukažem na to kulturnim rječnikom da neko laže, a ja pri tom govorim istinu to nije mačizam, to nije uvreda, to je samo istina. Ako je nekome istina argument, a pri tom je i bolna to je njegov problem. Kolega Glavašević, izvolite. Poštovani g. predsjedniče vlade, maloprije ste u odgovoru kolegi Zekanoviću spomenuli posebni institucionalni okvir nekakav za Ukrajinu. Ako oko jedne stvari postoji konsenzus nekakav barem kod članica i članova Odbora za vanjsku politiku i za europske poslove onda je to inzistiranje na europskom putu za zemlje zapadnog Balkana i na COSAC-u zadnjem u Parizu i na drugim isto okvirima smo govorili svi zapravo o tome koliko je važno da zemlje zapadnog Balkana iz EU dobiju poruke koje im jasno idu na tragu ispunjavanja obećanja koja su dana za napredak i za reforme koje su postignute.

Razumijem uvaženi zastupniče Glavašević tu tezu, ona je ja bih rekao naša stalna politika, nekakav trajni nalog. Ako se netko zalaže za nama susjedne zemlje to smo mi, dakle to znate i vi na parlamentarnoj razini i mi na razini vlada, to uopće nije pitanje što se nas tiče. Puno smo učinili bili i za deblokadu i Sjeverne Makedonije i Albanije, o BiH da ne govorim, potpora koja je išla od strane Hrvatske bila je uvijek iskrena i prijateljska, ali je isto tako ukazivala da se kriteriji mogu i moraju ispunjavat. Mi smo ispunjavali kriterije do zadnjega, probijali se i to sami, nije bilo lako, ali smo došli do toga cilja i to je bilo jako dobro. Nije nužno da će biti paketa Ukrajina i ostali. Ja ne mislim da će Ukrajina postati članica sutra. Ono što mislim da je realno neki posebni status, a sve ove zemlje će ić svojim putem, što se nas tiče što brže to bolje. Kolega Vidović Radoje, izvolite. Tim amandmanima visoki predstavnik je praktično ukinuo ravnopravnost hrvatskog naroda u BiH i stvorio pretpostavku stvaranja Federacije BiH kao bošnjačkog entiteta. Naravno to nije učinio samostalno, učinio je uz potporu međunarodne zajednice i ključnih država svijeta. Nažalost tad Hrvatska nije snažno reagirala da zaštiti mirovne sporazume i položaj Hrvata u BiH. Od tada do danas traje nastojanje Hrvata da vrate ravnopravnost i prava koja su im ovaj pripadala. Nažalost to nismo uspjeli do danas jer ključne države svijeta nisu imale razumijevanje za ove naše zahtjeve.

Ono što je nama potrebno da se samo snažno nastavi sa ovakvim zalaganjem i da se poruči i bošnjačkoj javnosti da od tog nećemo odustat. Hvala vam lijepa na ovome pitanju. Točno je da je puno godina prošlo otkad su se donijele neke ključne odluke nerijetko nametnute od međunarodnih predstavnika koje su reducirale prava Hrvata u BiH i to vraćanje kazaljke nazad u tako pa možemo reći a blisko, a istodobno i daleko prošlo vrijeme nije nimalo jednostavno. Protek vremena je učinio naše današnje političko diplomatske misije znatno težima, vrijeme prolazi i dolaze nove generacije bez predznanja, bez osobnog iskustva, bez razumijevanja kompleksnosti situacije i s te strane mislim da smo napravili jako puno, nastavit ćemo i dalje. Strateški cilj je ravnopravnost Hrvata u BiH i želimo u partnerstvu sa Hrvatskim narodnim saborom BiH graditi politiku koja će štititi interese Hrvata prije svega. Koristim priliku jel da kažem gospodine premijeru nimalo ne želim umanjiti vaš napor vas i vaših kolega na sjednicama donošenja rezolucija i deklaracija itd., itd., vi ste diplomat, profesionalac, to vam je posao, ne umanjujem to. No međutim kad pogledamo što je rezultat zapravo u ovih 2-3 mjeseca koja pokriva ovo izvješće, da li se mi kao građani ove zemlje osjećamo sigurnije i da li se recimo Hrvati u BiH osjećaju ravnopravnije? Bojim se da je rezultat prilično loš i porazan. Mi smo napadnuta, jedina članica EU koja je napadnuta, a da mi pri tome kao građani nemamo pojma tko nas je i zašto nas je napao. Niti za jotu se i nakon onoga što se uspjelo ubacit u one dvije rečenice u ovu deklaraciju, položaj Hrvata izborni sustav nije promijenio u BiH, rezultat nije dobar, zabrinuti smo, zabrinuti smo i nezadovoljni. Zastupniče Vidović, što se tiče da li smo napadnuti ne možemo kategorički tvrdit još uvijek je li bio napad, je li bila namjera, je li bila pogreška, je li bila sabotaža. Aktiviranje čl. 5. Washingtonskoga ugovora, pretpostavljam da vam je jasno što to znači i na taj potez se odlučujete kad ste sasvim sigurni što se dogodilo. Mi smo imali sreće da se nikom osim materijalne štete nije dogodilo ništa. Da li smo sigurniji, ja mislim da smo svjesni opasnosti, a da smo pokrenuli proces jačanja i protuzračne obrane i sposobnosti HV-a sigurno da jesmo. Što se tiče BiH, jako se dobro sjećam vi ste bili ministar u vladi u razdoblju 2000.-2003. jel tako, e ta vlada je pokidala posebne odnose između Hrvatske i Federacije, da se oni nisu pokidali, a pokidani su bespovratno, danas bi mi svi skupa imali drukčiju poziciju, a tu prije svega mislim na Hrvate u BiH više smo mi učinili sada nego sve vlade skupa [[Upadica: Hvala vam.]] u zadnjih dvije godine. Kolega Barbarić, izvolite. Poštovani predsjedniče vlade, dakle zbog čega toliki napadi na ovu vladu, a ne spominju se zadnjih 15 godina vlade koje blago rečeno nismo uopće zanimali i nisu ništa činili. Zbog čega pokušaj omalovažavanja napore ove vlade na popravci kvalitete života Hrvata u BiH na jačanju institucija od obrazovanja, zdravstva, socijale do kulturnih institucija, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata. Dakle, ovi koji pokušavaju danas vrijeđati briga nas za nas za Hrvate BiH kao za lanjski snijeg. Oni trebaju objasniti zbog čega nisu podržali Deklaraciju o položaju hrvatskog naroda u BiH. Jedno vrijeme su imali represivni aparat i svog predstavnika, jedini posao im je bio nije borba protiv korupcije nego pronalaženje Hrvata koji su eventualno prijavljeni, a to su radili svi i hvalili te brojem prijavljenih Hrvata. Nisu ni sekunde

Pa ja molim sve portale u Hercegovini da puste taj klip svaki dan, svaki sat, svake minute jer tih prevara, lažnih obećanja, glumatanja, krivog smještanja na političkom spektru kao što u oni to nije viđeno u hrvatskoj političkoj povijesti, a naročito suvremenoj. Ali meni je drago da ste vas dvojica to vidjeli otvoreno. Predlažem da to objasnite svim članicama i članovima HNS-a BiH jer ovu sramotu i užas koju smo čuli ovdje nadam se da više nikad nećemo imati prigode čuti i sramite se [[Upadica: Hvala vam.]] svi skupa. Idemo na zadnju repliku, kolega Bačić izvolite. Poštovani predsjedniče vlade, stabilnost BiH je jedan od naših najvažnijih nacionalnih strateških ciljeva, a preduvjet stabilnosti BiH je stabilnost Federacije BiH. Sjećam se prije 16 godina bivši premijer BiH i član predsjedništva iz redova bošnjačkog naroda rekao je da je majorizacija Hrvata od strane bošnjačkog naroda na način da i većinski bošnjački narod bira legitimne predstavnike najbolji put da se Hrvatima ogadi BiH. E sad, sigurno ste imali sastanak sa Draganim Čović, a realno gledajući ostalo je još malo vremena da se može prići reformi ili značajnijoj izmjeni izbornog sustava za predstojeće opće izbore u BiH koji će se dogoditi u listopadu. Postoji li mogućnost i kakvo je vaše mišljenje može li se još uvijek ući u izborni, izmjene izbornog zakonodavstva kako bimo [[Upadica: Hvala vam.]] utvrdili jednakopravnost i konstitutivnost hrvatskog naroda u BiH. Ako postoji politička volja uvijek se može naći način. Nažalost moj je dojam da više ne postoji politička volja ključnih bošnjačkih lidera, lidera bošnjačkih političkih stranaka koji jednostavno nisu bili dovoljno angažirani u zadnjim krugovima pregovora kada se bilo na domak rješenja. Mi smo radili sve što smo mogli da taj pritisak međunarodne zajednice urodi plodom, međutim bez da imate dovoljnu većinu za mijenjanje izbornoga zakonodavstva u parlamentu BiH jako je teško postići dogovor. Ova činjenica da će se ići u novi izborni ciklus po statusu quo je porazna, loša, ona je doslovno odvračajuća za Hrvate i BiH da budu identificirani sa institucijama koje im kroz izborni proces ne omogućuju legitimno zastupljenost. Zahvaljujem predsjedniče vlade, gotovo je sa replikama pa se možete vratiti na svoje mjesto. Želi li izvjestitelj Odbora za europske poslove obrazložiti izvješće odbora? Da, poštovani kolega Hajduković, izvolite. Odbor za europske poslove Hrvatskog sabora je na 39. elektroničkoj sjednici održanoj 20. travnja ove godine razmotrio izvješće predsjednika Vlade RH o predmetnim sastancima čelnika EU. Odbor za europske poslove na temelju nadležnosti iz Članka 65. Poslovnika Hrvatskog sabora predmetno izvješće razmatrao kao matično radno tijelo. Slijedom provedene elektroničke sjednice Odbor za europske poslove je s 8 glasova za i 4 glasa suzdržan odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese slijedeći zaključak.

Osobito me raduje i nasmijava kako naš premijer demonstrativno odlazi svaki put prije nego što MOST započne sa svojom raspravom da bi pokazao jedan oblik nepoštovanja prema izabranim predstavnicima hrvatskog naroda dok istodobno ovdje zagovora nekakav uljuđeni diskurs u praksi pokazujući kako on to doista vidi vrijeđajući i sve druge saborske zastupnike. No, nije to ništa neočekivano navikli smo na slične PR-ovske smicalice koje gledamo tokom cijeloga dana pa se zato i vrijedi na njih osvrnuti. Primjerice naš premijer je pojeo bar jednu ako ne i više kemijskih dok su mu saborski zastupnici upućivali pitanja opetovano je kolutao očima, zijevnuo je bar 30 puta, kuckao je olovkom, skretao pogled itd. voljela bih kada to sve radi, a očito je tako savjetovan ili je pročitao neki od inozemnih skraćenih priručnika za ignoriranje oporbe kako bi se polučio jaču učinka, da je barem malo bolji glumac, da nisu barem ti pokreti svaki put isti da je toliko predvidljiv tako da ovo sve više nije ni tragično nego postaje i ostaje isključivo komičnom. Pozdravljam premijera nakon još jedne predstave i očekujem njezino identično ponavljanje kroz koji mjesec kada ga ponovo vidimo. I evo kao omaž cjelokupnoj njegovoj današnjoj retorici, ja ću isto napraviti ono što sam od njega učinila jednom zijevnuti dok gledam saborske zastupnike. A sada ću se vratiti na meritum, dakle Što želite? Dakle, saborski zastupnici iz redova HDZ-a iskazuju visoku razinu nepoštovanja jer ja ne znam kako se uopće kolegica Selak Raspudić može koncentrirati i držati govor uz takav žamor i vaša je dužnost da ih mrvicu stišate. Kolegice Orešković zvonio sam, a za razliku od kolega iz HDZ-a kolega iz oporbe skoro pa ni nema. Pa vas molim sada da ne radimo tu vrstu igre jer ona nije korisna, a mislim da ni vama kao zastupnici nije nužna. Izvolite, oprostite što sam vas prekidao. Mene nažalost može smesti samo kvalitetan sadržaj, a ne nekakvo životinjsko gromoglasno mumljanje tako da me uopće nije opteretila uobičajena buka koja dolazi iz HDZ-ovih redova. A sada bih se vratila na meritum na navedena izvješća. Prvo ću izraziti žaljenje što su ova izvješća odnosno barem ovaj pisani dio došla tek navečer na stranice HS-a gotovo da je riječ o jednoj uobičajenoj praksi gdje se pokušava preskočiti što sadržajniji doprinos jer ukoliko želimo imati kvalitetnu raspravu za to nam treba i određeno vrijeme. Naravno da nas to nije spriječilo da prođemo kroz njih, no bilo bi korisno u konstruktivnom duhu ako se želi ozbiljno razgovarati o predmetu ovog izvješća da se ona dostave i ranije. Ako se ne varam zadnji sastanak je bio 24. i 25. ožujka, dovoljno ljudi zaposleno i ne vidim niti jedan razlog da se večer prije dostavlja pisani dokument saborskim zastupnicima. Druga stvar o kojoj ću ovdje govoriti tiče se onoga što je bilo dijelom rasprave danas, a to je položaj Hrvata u BiH odnosno vanjska politika RH. Dakle, prvo ću odbaciti ove optužbe da se rasprava o položaju Hrvata u BiH odnosi na busanje u prsa ko je veća hrvatina. Možda za pojedinačne saborske zastupnike to jest njihov krajnji politički cilj, no sigurno ne spadam u takve. Nažalost, kada govorimo o položaju Hrvata u BiH čini mi se da postoji jedno veliko nerazumijevanje oko toga o čemu se ovdje uopće radi. Prvo, većini Hrvata je teško razumjeti da nije isto Hrvati u Hrvatskoj, Hrvati u BiH. Hrvati u BiH su manjina, mi ovdje govorimo o manjini koja je ugrožena od većine i većina ljudi to u Hrvatskoj ne razumije, pa misle da se radi o nekakvoj nacionalističkoj politici kada se spominje Hrvate u BiH, a ovdje se govori o manjini koja je ugrožena od većina. Drugo i razlog zbog kojeg se ja bavim položajem Hrvata u BiH je pitanje sigurnosti, dakle sigurnosti RH s obzirom na najdulju granicu koju dijeli upravo s BiH. U trenutnoj društvenopolitičkoj situaciji u Europi gdje doista imamo ozbiljnu sigurnosnu ugrozu, s obzirom na Republiku Srpsku, Republiku Srbiju, njihovu vezu s Rusijom i sve ostalo što se događa, zadnje što nam treba je destabilizirana BiH. i tu dolazimo do onoga zašto mi danas govorimo o položaju Hrvata u BiH i je li Hrvatska učinila dovoljno da se osigura zadovoljstvo, ustavni poredak Hrvata u BiH njihov položaj, a time i stabilnost cijelog tog dijela. Mi smatramo da nije učinila dovoljno, obrazložit ću i zašto, a ako nije učinila dovoljno onda mi ne govorimo ovdje o tome da o tome govorimo zato da bismo se busali u prsa da pokažemo da smo veće hrvatine nego o tome da to direktno destabilizira BiH i ugrožava građane RH. Treba li nam novo žarište u tzv. zapadnom Balkanu ili ćemo se na vrijeme pobrinuti da svojim vanjskopolitičkim utjecajem kao članica EU taj problem riješimo? To je ono čime se mi danas bavimo, a bavimo se upravo zato što je sadržaj ovih izvješća djelomično povezan i sa izvješćem onoga što je naš premijer govorio upravo o položaju Hrvata u BiH i time se hvalio kao svojim najvećim vanjskopolitičkim uspjehom. Nekoliko stvari tu je potrebno istaknuti, dobro je da su određene sintagme ušle u službene dokumente, međutim kao što sam ranije rekla ne možemo se diviti onome tko kaže da sunce sjaji ili da je voda mokra. Ako je to već dio ustava normalno je da je i u svim ostalim službenim dokumentima. No ono mnogo važnije od toga provodi li se isto u praksi, a u praksi nakon svih vanjskopolitičkih napora Andreja Plenkovića i hvaljenja njegovim utjecajem u europskim institucijama mi imamo sljedeću situaciju, početkom svibnja proglašava se datum novih izbora, ide novi izborni ciklus u BiH, izborni zakon nije promijenjen i stvari ostaju kakve su bile i do sada odnosno Hrvatima nije osigurana jednakopravnost unutar BiH. Dakle, ta regija ostaje nestabilna, a posljedice ako ova kriza nastavi eskalirati u Ukrajini možemo osjetiti svi mi. I tu smatram da hrvatska Vlada nije učinila dovoljno ona jest pokušavala pregovarati o nekim sintagmama unutar nekih dokumenata, no nikad nije prešla onu granicu da se izložila i riskirala svoje europske pozicije da bi zaštitila sigurnost građana RH osiguravanjem jednakopravnog položaja Hrvata u BiH, a sada je situacija takva kakva jest. Situacija je game over, nema više, ide novi izborni ciklus, to je to što se tiče ove vlade u ovom njezinom izbornom ciklusu i onoga što je ona učinila za položaj Hrvata u BiH. A kada govorimo o busanju u prsa ili glumljenje veće Hrvatine mogli bismo govoriti o signaliziranju vrline busanjem u prsa time tko je veći Ukrajinac danas u Hrvatskoj gdje se i tragedija ukrajinskog naroda iskorištava kako bi netko signalizirao vlastitu vrlinu umjesto da dostojanstveno damo potporu ukrajinskom narodu i o tome imamo ozbiljnu političku raspravu. Budući da mi nije ostalo puno vremena na kraju bih se htjela osvrnuti na onaj dio koji se tiče druge bitne teme, a to je energetska neovisnost od Rusije RH. Kolega Pavić je došao do neke začudne matematike gdje je zbrojio naših 57% koliko plina dobavljamo putem LNG-a zajedno sa ovih 20-tak posto koje sami osiguravamo i rekao da smo mi 80% energetski neovisni. Ne znam znate li vi za što služi LNG, ali to nije plin koji mi proizvodimo, to je samo njegova kuća da se jednostavno izrazim. Ukoliko će se doista ići sa sankcijama prema ruskom plinu mi moramo u Hrvatskoj razgovarati o onome na što se premijer oglušio, ja ću ga sada citirati i ne dao Bog da ga jednom u budućnosti moram vući za riječ, rekao je Hrvatska nije ni u kakvom riziku. Pa stvar je vrlo jednostavna, imamo PPD, kroz njega imamo Gasprom 10-godišnji ugovor ruski plin, imamo iste te ljude koji su vezani uz vlasništvo Fortenove i potencijalno budući gospodarski krah s obzirom da su oni međusobno povezani ukoliko dođe do nekakvih sankcija. Hrvatska o tome mora razmišljati na vrijeme, raditi na većem osiguranju svoje energetske neovisnosti, ali i promišljati sistemski rizik s obzirom na sve načine na koje je i ruski kapital i ruski plin povezan i utječe na hrvatsko tržište. Slijedi rasprava Kluba zastupnika HDZ-a, poštovanog zastupnika Marka Pavića. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, kolegice i kolege. Pa izuzetno je pohvalno da ovako često imamo rasprave i izvješća s Europskog vijeća, a prije nego samo što krenem u tematiku u ime kluba htio bi se osvrnut naravno na kolegicu Raspudić. Ja sam rekao neovisnost od ruskog plina, a ono što, kolegice pogledajte izvješće Europske komisije koji su izradili indeks ovisnosti o ruskim energentima Hrvatska je druga ili treća odozada, druga ili treća. Prema tome, malo se bolje uputite, malo bolje čitajte, kada zbrajamo zbrojimo jedno i drugo i to je neovisnost od ruskog plina, a kapaciteti LNG-a su puni, a dobar dio oporbe je bio protiv toga. Europske teme su domaće teme i dobro da ih tumačimo građanima. Nažalost, vijeća i sastanci na visokoj razini bili su obojeni ratom u Ukrajini, tom agresijom neopravdanom, ničim izazvanom i ono što nas je premijer često u ovom domu podsjetio da je EU prvenstveno unija vrijednosti, unija demokracije i drago mi je da isto tako smo pokazali ne samo solidarnost prema građanima Ukrajine već da smo pokazali i određeno zajedništvo većeg stupnja unutar zemalja članica nego inače, a da smo bili na pravoj strani povijesti premijer je pokazao još u Kijevu u kolovozu 2021. kad je na ukrajinskom rekao „Krim ce Ukrajina“ Krim je Ukrajina. Sjetimo se reakcije iz Hrvatske na to, sjetimo se reakcije oporbe koji su rekli nemojmo se zamjerat Rusima, sjetimo se reakcije pa s Pantovčaka i predsjednika, tako da apsolutno, a sjetimo se isto tako prvog prijedloga Deklaracije o Ukrajini koji jedan dio lijeve oporbe je odbio poduprijeti i tražio da se pita predsjednika Milanovića našeg proruskog itekako kako je premijer rekao karijesa. Cijelo vrijeme i cijela teza koja se u ovoj raspravi izvodi je pitanje utjecaja i premijera i vlade i HDZ-a u Briselu i teza da sve što se dobro dogodilo da se to desilo slučajno po inerciji, po sljedovanju, da nismo imali nikakav utjecaj. Danas su probali na aktualcu jedan dio lijeve opozicije zavrtit tezu da smo mi, da je HDZ lansirao Perković-Mustač temu, hajmo se mi prisjetit tko je to napravio i ajmo se prisjetiti 1.7.2013. i nedolaska njemačke kancelarke na dan pristupanja EU, bio sam tamo na trgu i tu sramotu da nam glavna kancelarka ne dolazi, ajmo se prisjetit upravo radi lexa Perkovića, ajmo se prisjetit i milijarde eura koje je Milanovićeva vlada izgubila jer se nije borila u Briselu, mogla je dobiti, mogli smo sada imati milijardu eura više da je u članak koji je govorio da one zemlje koje su imale pad BDP-a, a ušle prije 2013., samo Hrvatska je ušla 2013., dobiju 10% dodatnih sredstava. Al ne trebamo se ić tako dugo u povijest, evo i kolega Grbin bio je nedavno službeno u Njemačkoj, nisam vidio da ga je primio njemački kancelar. Tolko, a sjećam se kolko sam ja puta osobno susreo njemačku kancelarku u Hrvatsko, koliko je Ursula von der Leyen bila, Juncker je bio na kraju mandata prvi put protokolarno, da nam je došao predsjednik Macron, da nam dolaze svi partneri i da smo ne samo ravnopravna strana već netko tko može i na Europskom Vijeću ditira teme i utjecaj, a što se vidjelo da po prvi puta Europsko Vijeće u ovom formatu je raspravljalo o BiH, da smo u strateški kompas ministre i hvala i vama i vašem timu i premijeru uspjeli iako u saboru u verziji o kojoj se raspravljalo u prvoj nije bilo. A sjetimo se da je i rasprava o strateškom kompasu krenula za hrvatskog predsjedanja, unatoč protivljenju pet zemalja i to ne nebitnih zemalja i Njemačke i Nizozemske i mnogih drugih, da smo uspjeli uglavit konstitutivnost naroda. To dokazuje da imamo povjerenje, da imamo utjecaj i to je taj liedership premijera Plenkovića i Hrvatske da smo od onoga tko je išao na popravni radi lex Pekovića države koja je na klupi došli do toga da smo pouzdan partner, da nam vjeruju da možemo uvesti euro, da nam vjeruju da štitimo vanjske granice i da smo dobili pozivnicu kao što smo danas čuli i da krenemo sa procesom učlanjivanja u OECD. To je moderni suverenizam i to je ono što HDZ kao stranka i ova vlada gura i naprosto ljudi to vide jer ne mogu trenutačno nikoga zamisliti kao premijera, a čak mislim da je to i gospođa Vesna Pusić u jednoj izjavi rekla da među oporbom ne vidi tog lidera tog kalibra. Da se vratimo na same teme europskih vijeća, a tu se prvenstveno ticalo tri dimenzije ukrajinske krize, o sudbini ukrajinskog naroda, posljedice na europsku sigurnost te sistemski poremećaj. Od 5 milijuna ljudi izbjeglih van Ukrajine 15.000 Ukrajinaca je u Hrvatskoj, upravo njima i kroz program CARE bit će omogućena dodatna sredstva europskih fondova i upravo na hrvatsku inicijativu oni će moć bit korisnici svih programa EU u 27 članica država, dakle ne samo u Hrvatskoj. Uz to dosta se raspravljalo o energetskom aspektu, LNG terminal protiv koga je bilo velikih povika od strane oporbe, gospođa Ahmetović se htjela pred bagere bacat je upravo projekt koji sada donosi sigurnost u opskrbi 57% plina. On je pun i proširuju mu se kapaciteti, kao što se proširuju mogućnost opskrbe drugih naših susjeda i članica. Hrvatska će pomoći Ukrajini na europskom putu, želimo Ukrajinu u EU. Naravno premijer je sam rekao da će tu biti jedan poseban aranžman, ali uz povećano izdvajanje i u obranu i ulaganje u istraživanje i razvoj, bolju zaštitu infrastrukture Hrvatska je pokazala da zna zaštititi nacionalne interese, da zna zaštititi isto tako i koristiti svoje članstvo u Uniji i NATO-u. Ovisnost o ruskim energentima svakako će bit tema i klimatskih promjena i budućih rasprava. Mi smo imali i unutar Konferencije o budućnosti Europe sastanak gdje sam po prvi puta čuo kolege iz CDU-a iz Njemačke da govore da treba nastaviti s nuklearnom energijom. Podsjetio bih da je Hrvatska bila potpisnica jedna od 10 zemalja, da se u taksonomiju nuklearna energija uvrsti u isto tako izvore energije koji su čisti. Na kraju bih se još osvrnuo na strateški kompas, mislim da nijedna vlada u mnogo godina nije učinila kao ova vlada u zadnjih dvije godine za Hrvate u BiH. imali smo i sa saborom ovaj visoki dom je imao twinning projekt sa svim parlamentima iz BiH za jačanje europskih poslova. Osobno sam bio i u Sarajevu zajedno sa predsjednikom parlamenta Austrije i Mađarske i upravo da smo uspjeli u strateški ko što je ministar rekao u kamen upisano u strateški kompas, protivljenju drugim zemljama pokazali smo da smo punopravna članica koja ravnopravno sjedi za stolom i koji možemo artikulirati ne samo hrvatske interese već i kolegama članicama objasniti, artikulirati naše stavove i prenijeti naše interese. Uz svoju solidarnost koju pokazujemo Ukrajini, uz pet krugova sankcija koje je na zadnjem vijeću bilo, uz sve koje utječe i na 23% i ruskog bankarskog sustava, uz potporu BiH možemo reći da Hrvatska je znala obranit svoje interese i da ćemo kao klub poduprijeti ovo izvješće. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS poštovanih zastupnica Mrak Taritaš i Orešković.

Poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Ova premijerova izvješća uvijek dobro pokazuju gdje se nalazimo po pitanju glavnih tema kojima se Unija bavi u nekom trenutku u povijesti. Ovaj put ova izvješću kreću s covidom, njegovim posljedicama i način na koji se s njim suočavamo, no tokom vremena je apsolutno tema covida kao da je spužvom prebrisana iz jednostavnog razloga što je agresija Ruske Federacije na Ukrajinu sve zajedno izokrenula i sve zajedno nekakav sustav vrijednosti postavila drugačije i postavila nam uopće nama svima koji smo članice EU i koji se želimo nalaziti u dobrom društvu, tom dobrom društvu da počnemo promišljati, razmišljati i definirati stvari drugačije. Ja ću u ime kluba iskoristiti ovo svoje vrijeme da upozorim i da dam naglasak da je između teme Covida i teme Ukrajine desio se još jedan važan sastanak kojem treba posvetiti minutu pažnje sad, danas i da o tome vodimo računa iz jednostavnog razloga da imamo nekakav zorij da razmišljamo malo o budućnosti. To je nešto što je i premijer u svom izvješću onako olako prošao, a mislim da i neće izazvati veliku pozornost u našoj raspravi, a zaslužuje. A to je sastanak na vrhu EU i Afričke unije. Afrika kao što nam se činilo nekad da je Ukrajina tamo negdje, da rat koji se dešava je tamo negdje, tako je Afrička unija odnosno Afrika je susjed EU. Gibraltarska vrata na svojem najužem dijelu široka su samo 13 kilometara i to je udaljenost između unije i ogromnog kontinenta s desecima država u različitim stupnjevima razvoja i s različitim političkim i društvenim situacijama. Ono što bi uvijek trebalo biti zadatak i o čemu uvijek moramo voditi računa da su temeljne vrijednosti unije mir, stabilnost, demokratske institucije i opći prosperitet ljudi. Mi kao Europljani i sad moramo o ovom razmišljati kao Europljani imamo veliku odgovornost dijaloga, suradnje i pomoći i državama Afričkog kontinenta jer ako će ovaj rat u Ukrajini imat posljedicu na Europu, a ima ju i svi zajedno znamo kako ju imaju i znamo što će sve izazvati zamislite kako će se taj rat preliti i što će sve to značiti za taj veliki kontinent koji zovemo Afrika. I dobro je i apsolutno imam potrebu s ovog mjesta reći da je dobro da Europsko vijeće pokušava potaknuti Europsko-afrički investicijski pakt, dobro je da se razmišlja o državnom razvoju i energetskoj tranziciji u tom našem širem susjedstvu. Dakle, sigurna sam da početkom ove godine nitko od nas nije mislio da doba iza Uskrsa ćemo imati već 50 i nešto dana 56, 57 dana rata koji će biti dug, koji će biti sa ogromnim žrtvama, koji će dugo trajati i koji će zaista donijeti trajne posljedice i oni će donijeti posljedice u Europu, ali sad zamislite koja je posljedica i za Afriku i tu je odgovornost zemalja EU. Naša odgovornost nije uvijek samo za nas, nego je naša odgovornost treba ju gledati puno i znatno šire. Tema je i tu sad prelazim na neku temu ovisnosti o ruskim energentima. Ovaj rat nas je podsjetio na važnost samodostatnosti, energetske i gospodarske tranzicije i pokazati koliko je unija tu bila spremna odnosno nije bila spremna. Ali ono što želim naglasiti u Hrvatskoj ruska agresija još jedanput nas mora podsjetiti na to koliko je važno naše neposredno susjedstvo, države Jugoistočne Europe odnosno Zapadnog Balkana koje moraju imati jasnu europsku perspektivu i da potpuno jasno kažem kad smo mi na svom tom dugom putu vezano uz EU kretali sa tim dugim putem imali smo države koje su bile stare članice EU i koji su nam na tom putu pomagali i bili tzv. sponzor. Uloga Hrvatske je da bude tzv. sponzor državama bivše Jugoslavije da tu jasno i definiram da je to BiH na tom putu koji neće biti ni lak, koji će biti i dug jer ako imamo nešto ponuditi imamo znanje, imamo iskustvo, imamo teme koje smo mi prošli i koje možemo dalje širiti. I zbog toga ono što za kraj hoću reći, a to je da je naš zadatak i bio staviti na dnevni red Europskog vijeća raspravu o BiH, da tu ima strašno puno posla, ali Hrvatska mora utjecati na to da politički predstavnici Hrvata u BiH budu ljudi koji su u stanju sjediti za europskim stolom bez tereta najprljavije političke i opće korupcije. Ja ću tu stati, a nastavit će gospođa Orešković.

Premalo je ovdje minuta da repliciram gospodinu Bačiću koji je rekao da neki rade sve kako bi se ogadili Hrvati u BiH. Ne nikome se ne gade Hrvate u BiH, ali gade im se oni koji se prave da su njihovi predstavnici, gadi im se Dragan Čović i ostali koruptivni HDZ-ovi miljenici. Neću trošiti minute niti da pričam o tome je li na avionu bilo bombe ili nije, neću trošiti minute niti da repliciram gospodinu Paviću da ga podsjetim koji je to visokopozicionirani europski dužnosnik štipao za gluteus neke naše visokopozicionirane dužnosnike. Govorit ću o nečem drugom. Mene zapravo zanima ima li ova generacija snage da Hrvatsku na razinu Ustava, zakona i institucija pretvori u jednu pristojnu uređenu državu, državu reda u kojoj se zna što ću čija prava, obaveze i odgovornosti i tko se smije na koji način ponašati, a što je u žargonu, pogotovo u žargonu i dijalogu između predsjednika vlade i predsjednika države potpuno neprihvatljivo i sramotno. Davnih dana uputila sam saboru dokument u kojem piše da je vladavina prava jedna od najviših vrednota Ustava, a zbog visoke razine političke korupcije u Hrvatskoj danas te vladavine prava nema. Kad se vlast ne ponaša u skladu sa propisanim pravilima počevši od najviših razina državne vlasti pa na niže. Stvara se ozračje bezakonja u kojem građani ne mogu ostvariti svoja prava te im se tako uskraćuje pravednost, a pravila koja obvezuju dužnosnike i političare moraju biti jasna kako bi građani mogli provjeravati ponaša li se vlast onako kako se od nje i očekuje.

Nekoliko puta sam istaknula, pa tako i tijekom današnjeg dana da je člankom 144. stavkom 5. Ustava propisano da Republiku Hrvatsku u Vijeću i Europskom vijeću zastupaju sukladno njihovim ovlastima Vlada i predsjednik Republike.

Ukazujem da takvo stanje ne proizlazi iz ustavnih odredbi već iz odnosa političke snage između dvije glave izvršne vlasti i kontradiktornosti samog Ustava koje se u nekom trenutku kad za to sazori politička volja moraju razjasniti i moraju se bolje ustavno urediti. Postojeća praksa ignorira činjenicu da predsjednik Vlade i Vlada sukladno Ustavu mogu voditi vanjsku politiku samo u onim okvirima koje sukreira, a način na koji se odvija taj proces sukreiranja vanjske politike građanima nije poznat. Odvija se bez mogućnosti bilo kakvog uvida, a time i kontrole javnosti i mi ne možemo znati štiti li se u tim postupcima dogovaranja i sukreiranja javni interes ili se podilazi dnevno-političkim potrebama pojedinih dužnosnika i njihovih političkih stranaka. Iz navedenog slijedi zaključak, ako se u političkoj stvarnosti vanjska politika ne provodi u skladu sa onim na što predsjednika države i Vladu obvezuje Ustav, što samo po sebi predstavlja dokaz da mi još uvijek nismo do kraja izgrađena i uspostavljena puna funkcionalna država. I mene zanima do kada će stanje biti takvo? Puno toga ovisi i o nama ostalima o oporbi, ali i o svim drugim intelektualnim snagama. Jer država koja nije u stanju provoditi odredbe svog Ustava uopće nije država. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog zastupnika Domagoj Hajduković.

Mi u klubu Socijaldemokrata apsolutno pozdravljamo nastavak prakse da se o sastancima Europskog vijeća raspravlja u plenumu Hrvatskog sabora. Kako je i prije istaknuto mislim da je to i premijer sam istaknuo. Namjera toga je upravo učiniti neke europske teme koja se možda još uvijek tijelu javnosti čine apstraktne učiniti ih bližima. Jer ono o čemu se u Bruxellesu odlučuje nisu vanjski poslovi, nego su naši unutrašnji poslovi.

Naime, dnevni red odnosno raspored rasprava za ovaj tjedan dobili smo tek na sam Veliki petak. Dokumenti u pisanom obliku Izvješće sa ovih sastanaka, a radi se o čitavom nizu sastanaka Europskog vijeća dobili smo tek jučer. I zbog toga je sjednica Odbora za europske poslove koji je tu matičan odbor bila elektronska i to sam naglasio. Dakle, podcrtat ću još jedanput članak 11. Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima i zamoliti da se poštiva barem ona odredba da se 15 dana nakon određenog sastanka, barem odboru i članovima odbora dostavi izvješće sa održane sjednice kako bi se mogli pripremiti za raspravu kvalitetnije, ali također i da budu upućeni. Shvaćam da se ne može uvijek uoči sjednice Vijeća dostaviti dokumente i stajališta na vrijeme zato što su neki sastanci u neformalnom obliku, zato što su ad hoc sastanci, hitni sastanci. Možda imaju ponekad i oznaku tajnosti. Ali ovaj dio o izvješću nakon sastanaka mislim da bi trebali poštivati. Jer što i kakvu sliku zapravo ostavlja Vlada koja ne provodi zakon koji je donio ovaj Parlament. Dakle, imamo izvješće o 5 sastanaka Europskog vijeća koji su održani u razdoblju od mjesec i tjedan dana. Naravno zbog izvanredne situacije izazvane ruskom invazijom na Ukrajinu uz iznimku sastanka na vrhu EU Afrička unija i redovitog sastanka Europskog vijeća. Zadržat ću se nekoliko minuta samo na Africi, jer Afrika je kao što je kolegica Mrak-Taritaš prije mene rekla izuzetno važna tema za EU za koju ćemo vjerujem da će se pokazati još važnijom u budućnosti. Ne treba zaboraviti da je afrički kontinent također mogući izvor nestabilnosti. Na žalost ne toliko daleko od Europe postoji čitav niz nestabilnosti od centralno Afričke Republike na dalje sad da ne nabrajam sve, ali isto tako da EU treba pronaći način da i u ovim vremenima kojima se razumljivo bavi prvenstveno vlastitim kontinentom djeluje u partnerstvu sa Afrikom i pomogne postizanje i očuvanje stabilnosti Afrike. Zašto? Zato što je Afrika i jedan od glavnih izvora emigracije koja je dijelom motivirana ratnim sukobima, odnosno nestabilnošću. Ali na žalost motivirana je već i klimatskim promjenama i tako će vjerojatno još i više biti u budućnosti. I ne samo Afrika nego i drugi krajevi svijeta. O situaciji u Ukrajini smo i u Saboru već puno raspravljali. Nakon što je Ukrajina predala zahtjev za članstvo u EU pismima sam se obratio predsjednicima u institucijama EU sa zamolbom da razmotre načine na koje bi se Ukrajini mogao što ranije dodijeliti status kandidata. U međuvremenu zgrožen vijestima i fotografijama iz Buče, Irpina i drugih ukrajinskih mjesta šokantnih zločina. Sa istom sam se zamolbom obratio i kolegama predsjednicima odbora nadležnih za europske poslove nacionalnih parlamenata država članica EU, predsjednicima političkih grupa u Europskom parlamentu kao i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Iako je pristup proširenju utemeljen na zaslugama i ispunjavanju zadanih kriterija ostaje mehanizam sa dokazanim učincima i ne možemo zanemariti činjenicu da niti jedna od država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja kao niti jedna država članica EU nije bila suočena s invazijom strane sile samo zato što se opredijelila za pripadnost europskom i euroatlantskom klubu, klubu nacija. Zaista vjerujem da EU mora napraviti iznimku za Ukrajinu te joj omogućiti da kandidacijskim statusom podigne svoje odnose s Unijom na višu razinu te me ohrabruje najave da bi se to moglo realizirati već u lipnju. Podsjećam kao i obično da dodjeljivanje statusa kandidata nije kraj procesa pristupanja, nije čak ni početak kraja, već eventualno kraj početka. U ukrajinskom slučaju mislim da bi to bila više jedna simbolična poruka da u jednom trenutku mi kao EU i kao članica EU vidimo Ukrajinu u našoj velikoj europskoj obitelji i da to bude jasna poruka i onima koji imaju teritorijalne pretenzije prema jednoj međunarodnoj priznatoj zemlji, ali i samim Ukrajincima i Ukrajinkama da ih Europa nije i ne smije zaboraviti. Mislim da bi na prikladan način trebali razmotriti i zahtjeve za članstvo koje su podnijele Moldova, ne Moldavija, Moldavija je rusizam kolegice i kolege, dozvolite mi lingvistički izlet nego Moldova i Gruzija zemlje koje su također u specifičnoj situaciji kada je riječ o odnosima sa Ruskom Federacijom te strahuju da bi mogle postati sljedećim žrtvama ruskih teritorijalnih pretenzija. Naravno, ne trebamo tu zaboraviti niti zemlje tzv. Zapadnog Balkana, poimence samo dvije zemlje još nemaju nikakav odnos prema EU odnosno nemaju status kandidata, to su BiH o kojoj je ovdje bilo i više riječi i čiji europski put itekako podupiremo i kao Odbor za eu poslove HS-a i Kosovo, ali Kosovo prije samog pristupanja mora razriješiti neke druge probleme, a to je činjenica da još uvijek devet članica EU nije priznalo Kosovo kao državu. Naravno tu isto stojimo na raspolaganju za pomoć i pomagat ćemo i dalje. Egzistencijalne teme koje su se otvorile invazijom na Ukrajinu u EU, ali u cijeloj Europi su sigurnost, opskrba energijom te sigurnost u lancima opskrbe hranom. Posljedično EU suočena je visokom inflacijom te moramo priznati da se nalazimo u iznimno neizvjesnoj situaciji. U tom kontekstu zanimalo bi me između ostaloga i hoće li aktualna kriza i kako utjecati na uvođenje eura u RH. Isto tako kažu da je u svakom zlu i neko dobro i Europa se morala u jednom trenutku više orijentirati prema drugim izvorima diversifikaciji energetskih izvora kao i potaknuti puno ozbiljniji, puno temeljiti i puno brži prijelaz na zelene izvore energije. Potrebe za energijom u svijetu samo će rasti, Europa ne može zadovoljiti ni vlastite potrebe te moramo brzo, relativno brzo naći odgovore i na ove izazove. Sama činjenica kada sam već spomenuo Afriku je da je Afrika najbrže rastuće tržište energije i da ima ogromne zahtjeva za energijom, a nema dostatne kapacitete niti izbliza proizvodnje te iste energije nas upućuje dovoljno da ćemo se u budućnosti itekako morati uzdati u svoje resurse kakogod oni ograničeni bili. Ali ne vjerujem da su ograničeni jer nove tehnologije zaista pružaju jako velike mogućnosti što se tiče obnovljivih izvora energije od svjetla, dakle ne sunca nego svjetla do geotermalnih izvora i sl. Nažalost, mi u Hrvatskoj još nemamo niti poštenu studiju o geotermalnim potencijalima, mislim da tu puno možemo naučiti od naših kolega sa Islanda recimo, ali i nekih drugih nordijskih zemalja, a isto tako nemamo niti odnosno nismo iskoristili mogućnost obnove da zgrade i objekte koje ćemo obnavljati učinimo energetski neovisnima odnosno samodostatnima i još efikasnijima. Dozvolite mi da na samom kraju se osvrnem na još neke izjave koje sam imao prilike čuti od kolega iz HDZ-a, stalno govoreći o tome da su neki iz oporbe bili protiv LNG-a. Ja osobno kao i većina mojih kolegica i kolega nismo bili protiv LNG-a već protiv tehnologije koja se za izgradnju LNG-a koristila. Mislim da je ova situacija, a i sama činjenica da se to sada razmatra pokazala da bi kopneni LNG bio puno prihvatljiviji da bi imao veće kapacitete i da bi uostalom bio i ekološki prihvatljiviji, ali ako će ova kriza pomoći u tome da što prije dobijemo kopneni LNG terminal to bolje kako sam rekao u svakom zlu i neko dobro. Na kraju dana još bih jedanput želio reći da podržavamo napore vlada u potpori Ukrajini dakle za teritorijalnu cjelovitost kao i sve humanitarne i ostale pomoći koje dajemo Ukrajini. Prema odnosu dane pomoći uspoređeno sa našim bruto nacionalnim dohotkom Hrvatska je u samom vrhu, a mislim da nitko od nas koje je bolilo to što su neki okretali glavu za vrijeme agresije na našu zemlju, nitko od nas nema pravo šutjeti u ovom trenutku nego moramo podržati ono što je pravo, iskreno i časno, a to je pomoć Ukrajini.

Poštovane kolegice i kolege. Ova današnja rasprava kao i vrlo često rasprave o sastancima Europskog Vijeća na početku ima tendenciju zauzeti jedan iznimno oštar ton onda nakon što premijer napusti sabornicu onda obično napuste i oni koji su bili najglasniji, a ostanu oni koji su najzainteresiraniji za tu raspravu. I onda u ovome dijelu rasprave obično možemo zapravo raspravljati, što mislim da s obzirom na tome o kojima se govori u dokumentu, o kojima je i premijer govorio da je onako otužno i zapravo govori o tome koliko dobar dio hrvatski političarki i političara zapravo ne razmišljaju o europskoj politici kao o domaćoj, kao o našoj politici kao o nečemu što se tiče nas nego prilici da se zabiju nekakvi jeftini i dnevnopolitički bodovi i to je ono trivijalno i, i kak bih rekao, to grozno jednostavno nemam, nemam, nemam druge riječi za to, površno. No, što se tiče dokumenta o kojemu nadam se raspravljamo i na kraju krajeva premijerovog izvješća ima nekoliko točaka na koje bih, o kojima bih nešto rekao.

Prije svega htio bih reći nešto o sankcijama, o tome smo govorili danas. Smatram i stav je našeg kluba da bi praćenje sankcija trebalo institucionalizirati. Postoji jedno tijelo u vladi koje se time bavi, ali iz zapravo meni neshvatljivih razloga vlada dosta skriva, do sad nije sasvim poznat sastav tog tijela, nije, nije poznat, nisu poznate njegove uloge, tako da će naš klub sa opozicijom dati jedan prijedlog oko kojega ćemo se dogovoriti na koji način bi se sabor mogao uključiti u nadzor i praćenje provedbe sankcija. Tu je povezano mnogo toga, dakle postoji također jedno vijeće za energente u kojima, kao što je kolegica Benčić ranije u raspravi rekla, sjede neki ljudi koji su najviše vezani za uvoz ruskog plina.

Ali također važno bi bilo da i nadam se da će vlada shvatiti i prihvatiti da prenošenjem jednog dijela odgovornosti za praćenje sankcija na HS zapravo skida dio tereta sa sebe. Izvršna vlast je u Hrvatskoj iznimno opterećena, ona je iznimno široka i koliko god je praksa naprosto da sabor uglavnom služi za evo tako malo rasprave i glasamo za ili glasamo protiv ili glasamo suzdržano, to u principu ne bi trebalo biti tako. U saboru postoje tijela poput Odbora za europske poslove koji imaju nekakve ovlasti, imaju nekakve kapacitete za ovakve stvari i pogotovo oko tema oko kojih ipak postoji jedna značajna razina konsenzusa i postoji jedna značajna razina dijaloga. Bilo bi mudro i bilo bi dobro kada bi vlada i saborska većina prihvatili da bi u saboru jedno tijelo za praćenje i provedbe sankcija zapravo bila dobra odluka. Sutra je zajednička sjednica Odbora za vanjsku politiku i Odbora za europske poslove na kojoj ćemo razgovarati o posljedicama ove krize, ekonomskim i o sistemskim rizicima. To je jako dobro, naravno vjerujem da ćemo i na plenarnoj sjednici u nekome trenutku voditi raspravu o tome, tako da ja sad neću u ovome trenutku se posebno, posebno osvrtati na to. Samo jedan mali, jednu malu packu premijeru koji je danas na aktualcu odgovarajući kolegi Grbinu kada je rekao da, da kriza energenata će, je povezana sa, sa krizom u prehrambenoj industriji, premijer je rekao da nije, a onda je kasnije u odgovoru Kreši Beljaku rekao kao što znate kriza energenata povezana je sa krizom u prehrambenoj industriji, dakle tu bi trebalo ipak malo se izdići kad si predsjednik vlade iznad baš razine okršaja u saboru oko ovakvih tema jer se šalju dvostruke informacije. Što se tiče Zapadnog Balkana i Ukrajine, vrlo mi je zanimljivo bilo i smatram da je vrlo važna ova teza koju je premijer danas onako u stvari isto u odgovoru na jednu repliku spomenuo o posebnom institucionalnom okviru za Ukrajinu. Dobro, voljeli bismo čuti mnogo više o tome, dakle kakav je to posebni institucionalni okvir, što to znači i posebno mislim da, na tragu je i ovoga što je kolegica Mrak-Taritaš rekla i oko toga, oko čega postoji konsenzus u Odborima za vanjsku i europsku politiku oko naše uloge vezano za zemlje Zapadnog Balkana. Dakle, mi moramo biti oprezni i moramo biti glas tih zemalja na Europskom vijeću, što uglavnom i jesmo, ne mogu reć. Ali kao što smo na COSAC-u isticali mnogo puta i kao što u svim formatima međunarodnim i europskim u kojima sudjelujemo ističemo, vrlo je važno da koliko god da je opravdan nekakav fest trejk, dakle bilo kakva posebna procedura za Ukrajinu, da imamo zemlje na Zapadnom Balkanu koje su jednako izložene riziku od ono velike destabilizacije od potencijalnih sukoba značajnih. Imamo nažalost jednu takvu povijest da EU mora, mora prema tim zemljama ispuniti svoja obećanja jer na Balkanu u kulturi mediteranskoj, balkanskoj, to su povezane kulture, kada ne održite riječ ti ljudi će vas prekrižiti i to već vidimo u nekim zemljama poput Makedonije. Zato što EU nije ispunila svoja obećanja. Na kraju krajeva bugarska retorika prema Makedoniji, ljudi ajmo biti iskreni, je vrlo mala razlika ako uopće postoji u odnosu na rusku retoriku prema Ukrajini. Negirao se makedonski identitet, negirao se makedonski jezik, različitost kulture u odnosu na Bugarsku i sad bugarska vlada opet ima nekakve krize i potrese i veliko je pitanje zapravo da li će Bugarska opet završiti u nekakvom izbornom ciklusu i gdje smo onda s Makedonijom. Mislim pored BiH koja nam je u svakome smislu veliki fokus iznimno je važno da prema, da Makedoniju konkretno ne izgubimo iz vida, naravno tu je i Kosovo i tu su i neke druge zemlje, ali njihovi, ja bih rekao da su njihove unutarnje političke situacije u jednu ruku stabilnije, ali Makedonija, Crna Gora i naravno BiH za nas, mi moramo biti svjesni da su najizloženije riziku u ovome trenutku od velike destabilizacije. Ja znam da za to postoji razumijevanje i u većini i u vladi samo želim apostrofirati da je to, da moramo, mislim da moramo aktivnije djelovati i ako je točno ovo što premijer kaže da u Europskom vijeću postoji nerazumijevanje što me ne bi čudilo. Na nama je, na nama je da kao što je bila rasprava o BiH koju pozdravljamo da isto tako bude rasprava i o Makedoniji i o Crnoj Gori jer tamo postoje veliki problemi i te zemlje ukoliko EU se ne bude pokrenula mogli bismo nažalost gledati scenarije u budućnosti koji nam se nimalo neće sviđati. Kolegica Selak Raspudić kada je govorila rekla je da su Hrvati manjina, nisu, mislim ja vjerujem da kolegica nije mislila nacionalna manjina, nego u smislu najmanje brojan konstitutivni narod, ali to je važna distinkcija da ju radimo jer Hrvati nisu manjina u BiH, Hrvati su konstitutivni narod što im daje mjesto za stolom, opravdano. I isto tako važno je reći na ovome mjestu da BiH ne destabiliziraju ni Bošnjaci, ni Hrvati, ni Srbi, destabiliziraju ju neke političke stranke zato što vuku svaka na svoju stranu i ne sudjeluju u tom procesu i u razgovorima bona fide, nevoljni su napraviti kompromise. I čineći to skrivaju se zapravo iza nekih etničkih granica govoreći da to rade u ime svih ovih naroda koje kao predstavljaju.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, Članak 238. omalovažavanje i vrijeđanje ili vrijeđanje zastupnika ne znam jel se kolega Glavašević malo zaigrao kada je na početku govorio koga nema od zastupnika ovdje oporbenih budući da smo barem mi MOST-ovci od jutra do sutra ovdje u Hrvatskom saboru pa važno je taj prst kad upiremo u druge prema sebi okrenuti jer ja znam da je ovdje kolegica Anka Mrak Taritaš cijelo vrijeme u Hrvatskom saboru za razliku od nekih koje povremeno vidimo, a onda takvi dociraju nama koji smo tu cijelo vrijeme, nevjerojatno. Kolega Glavašević, izvolite. Uz rizik da ću dobiti opomenu ja bih samo rekao da nisam nikoga apostrofirao niti prozvao, ali vi ste reagirali i povlačim svoju povredu Poslovnika. Slijedi Klub zastupnika HSS-a i RF-a, poštovana zastupnica Katarina Peović.

Ajmo se prisjetiti koje su bile teme neformalnih i formalnih sastanaka čelnika EU o kojima ovdje raspravljamo. Znači osim napada na Ukrajinu bile su važne teme na dnevnom redu, to je paket mjera sankcija, autonomija od ruskog plina, dekarbonizacija, izbjeglice, govorilo se o sigurnosti i obrani, istaknuta je potreba i jačanja i vojne mobilnosti na cijelom području EU. Ja ću se malo zadržati kasnije na temi koja mi je osobito bitna, a to je prehrambena samodostatnost o kojoj se govorilo. Ali sam zašto isticala da se nije govorilo o padu znači drona bespilotne letjelice, na što se premijer silno uzrujao, a činjenica je da nije bilo odgovora znači na tim sastancima na njegovo izlaganje odnosno na ono što se desilo u Zagrebu je djelomično i to da smo mi u NATO ušli dakle s argumentacijom da je održavanje vlastite vojne snage bi koštalo negdje oko 3% BDP-a što je izuzetno veliki postotak i slažem se da je to dosta, ali mi danas znači pogotovo sa kupnjom znači ovih bojnih aviona izdvajamo preko 2% BDP-a. I sad se postavlja pitanje jesmo li mi znači zaštićeni? Znači letjelica je letila preko 3 NATO zemlje bez da je itko reagirao. To je jedno od ključnih pitanja da li se znači aktivira Članak 5. NATO saveza odnosno sporazuma s NATO savezom i da li zapravo mi smo sigurni? Zašto nije došlo do odgovora? Pa činjenica je zapravo da se sa tog začelja Europa niti ekonomski, ali niti politički baš tako lako nećemo odlijepiti. I djelomično je stvarno tu krivica našeg premijera, nije jedino njegova krivica i prije njega se vodila takva jedna autokolonijalna tiha politika koja pristaje na sve, koja nikad ne postavlja pitanja, ali u ovom slučaju je njegov odgovor stvarno bio potpuno neprihvatljiv i nepotreban. Znači ono zašto me prozvao je doslovno da ne bi trebala ulicom hodati zato što sam bila suzdržana o deklaraciji, naša RF-ova dosljedna, anitnato, mirovna i antimilitaristička politika je nešto s čime se ponosim, to nije nešto što bi me trebao prozivati, a trebao bi prozivati one iz svojih redova koji su do jučer bili Putinov Vili koji i danas zapravo dosta neodgovorni i nejasno komuniciraju oko samog ruskog kapitala i spomenuta je ovdje jedna, jedna incijativa oporbe koju pozdravljam, znači da se prate sankcije, sankcije se trebaju pratiti da bi se vidjelo, ali trebala bi postojati stvarna volja. Znači da vlada istraži u pojedinim tvrtkama komplicirane vlasničke odnose kako bi provjerili jesu li njihovi vlasnici EU za sankcije. I to je istina da nije baš lako niti doći do podataka na koji način se to provodi i na koji način se ta lista zapravo provjerava. No, bijedno je znači da tragediju Ukrajine premijer uzima kako bi zapravo još jednom nakon korone proizvodio i izvanredno stanje i zapravo oporbi onemogućavao bilo kakvu kritiku, a koristeći ovu tragediju za vlastiti PR. Stvarna tragedija Ukrajine, stvarna patnja ukrajinskog naroda ne bi trebala se koristiti na ovaj na čin na koji to koristi premijer. Ono što je bilo bitno je da se zapravo istakne i da se dan danas znači ruskim tajkunima i lobijima bliskima vlasti daje ispričnica i to dolazi iz HDZ-a. Znači ispričnica se dobiva i danas. No, znači ono što sam željela posebno naglasiti, a bilo bi dobro da smo razgovarali i o autonomnoj i hrabroj politici, politici znači progovaranja u korist vlastite zemlje znači u tim, na tim sastancima nije samo pitanje obrane koje je trebalo bit stvarno prioritet i mi smo trebali dobiti odgovore na neka pitanja, ali drugo pitanje o kojem se moglo govoriti je uistinu pitanje prehrambene samodostatnosti. Znači govorilo se na tim sastancima o robusnijoj gospodarskoj osnovi, to je točka 3. neformalnog sastanka iz Versaillesa recimo bilo što se odnosilo na prehrambenu samodostatnost i jačanje kapaciteta proizvodnih EU. Također se govorilo o potrebi jačanja EU zdravstva i farmaceutike, jačanje istraživačkih inovacijskih potencijala, mi pak uništavamo svoju poljoprivredu, uništavamo svoju proizvodnju hrane, farmaceutiku smo davno uništili, da ne govorimo o uništavanju znanosti i istraživanja, upravo se zatvara Brodarski institut koji je mogao i trebao biti zadnja poluga znači znanstvenog i upravo tog steam istraživanja revolucije kojom se volimo hvaliti, a u jednom od najkompleksnijih proizvoda koji ima mogućnost izvoza, a to je brodogradnja. No, kad govorimo o hrani koja još negdje možda se i može održati za razliku od nekih drugih industrija koje smo bespovratno uništili, upravo u Rijeci imamo situaciju sa PIK-om znači sa Prehrambeno industrijskim kombinatom kojeg na neki čudan način dakle danas se tek uništava iako smo takve slične tvrtke uništili uglavnom '90.-ih. Znači u toj kriminalnoj privatizaciji i pretvorbi, ali ova je opstala djelomično i zbog tzv. modela Ezop modela znači radničkog dioničarstva gdje su radnici ostali vlasnici dionica. Da je bilo znači pameti, da je bilo državne industrijske pametne politike PIK bi bio i danas dobra firma. Znamo da je PIK uspio dominirati ne samo u Rijeci znači u proizvodnji mlijeka, tjestenine ovih pekarskih proizvoda nego i u Istri i u Gorskom kotaru i u Lici i na Kvarneru, ali naravno bez ikakvog ulaganja, bez pametne industrijske politike i PIK je došao u probleme. I onda dolaze klasični torbari privatizacijski koji odlaze do radnika i kupuju dionice u trenucima krize. I ovdje imamo 2 takva, znači Pastorčić i Borovac koji znači od radnika kupuju dionice iako je HANFA primijetila da je došlo do niza nepravilnosti u njihovom većinskom preuzimanju, znači većinskog paketa, ovo je trenutak u kojem bi naša vlada trebala reagirati. Ne samo vlada nego i DORH. Znači po službenoj dužnosti DORH bi trebao istražiti na koji način ti ljudi dolaze do većinskog paketa jer je već primijetila da je postojalo niz nepravilnosti, Pastorčić je recimo prodavao odnosno raskidao svoje ugovore sa dioničarima nakon što je prešlo 25% koje ga vezuju, znači 25% dionica koje ga vezuju sa nekim obavezama. Znači kad pređeš taj postotak, da bi smanjio postotak i niz takvih nepravilnosti je utvrđeno, ali HANFA ništa ne poduzima, DORH ništa ne poduzima, Plenković ništa ne poduzima, uništavamo zadnju znači prehrambenu industriju, tako moćnu prehrambenu industriju u Rijeci, a znači ti privatizaciji torbari šta rade u ovom trenutku, pa naravno prodaju nekretnine. Prodaju nekretnine, odugovlače sa žalbom odnosno tužbom koju su pokrenuli protiv, žalili su se znači na HANFINU reviziju i za to vrijeme bez skupštine, bez znači dioničara, bez prava o javnosti o informiranju prodaju nekretnine na Rabu, u Crikvenici, u Malinskoj i stvari kreću dalje. Sad je taj trenutak u kojem bi Plenković trebao se na neki način suprotstaviti, stat iza prehrambene industrije, ali djelomično i zapravo suprotstavljajući se i nekim pravilima EU, ugovora o funkcioniraju EU, tog famoznog Članka 107. koji ograničava državne subvencije, pomoć države nekim strateškim industrijskim granama jer dolazi do znači utjecaja na tržišnu utakmicu. Svakako o takvim državnim subvencijama i pomoći države i pametnim industrijskim politikama uvijek je vrlo teško razgovarati odnosno nikad nisu stvari crno bijele i naravno da Italija pomaže svojoj brodogradnji da utječe na to da se brodogradnja održava i u trenucima krize pa tako bi i Hrvatska mogla utjecati na svoju prehrambenu industriju jer naša prehrambena industrija, naša proizvodnja mlijeka naravno da ne može konkurirati subvencioniramo recimo francuskom mlijeku. No, ovdje nemamo nikakvog hrabrog Plenkovića koji bi reagirao, koji bi na tim sastancima nešto rekao, ne samo o dronu, ne samo dakle o potrebni nekakve obrane znači u trenutku kada je jedna država članica moguće i napadnuta nego nemamo nikakav odgovor niti vezan uz prehrambenu samodostatnost što samo ide u tijek onog autokolonijalnog političkog okvira u koji ulazi ova vlada i Andrej Plenković s njom.

Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče i dopustite mi jednu opasku jako mi je neobično ovako i bez pleksiglasa virtualnog skidanja maski i svega onoga na što smo se u zadnje 2 godine navikli do te mjere da jutros kad sam sjedio u punoj sabornici sa ljudima bez maske malo sam se u čudu ogledavao oko sebe, ali to što govorim nije bez vraga i nije nepovezano sa ovim izvješćem. Ako pogledate izvješće sa formalnih i neformalnih sjednica Europskog vijeća kroz sve njih se provlači jedno upozorenje. Da, možda je broj zaraza nešto manji, ali ljudi pandemija nije prošla i zato bih volio da sam od predsjednika vlade čuo nešto više od tek jedne rečenice da bi se trebali spremiti za jesen ako tada ponovno počne bujati pandemija. Ne poštovane kolegice i kolege mi moramo biti spremni u svakom trenutku reagirati kako bi zaštitili život i zdravlje naših ljudi. Ali upravo taj pristup g. Plenkovića najviše oslikava ovo izvješće. Da, složit ću se recimo sa kolegama koji su govorili prije mene, dobro je da imamo ovakva izvješća redovito, ali poštovane kolegice i kolege loše je što se ovo izvješće pretvori ne u raspravu o sjednicama Europskog vijeća i kako ćemo u Hrvatsku prenijeti ono što je na tim sjednicama zaključeno, kako ćemo u praksi provoditi politiku EU u čijem kreiranju sudjelujemo već se ovo kod nas pretvara u dugotrajne, mučne i bolne rasprave o Izbornom zakonu u BiH. Svaka čast toj temi, ona je važna, ona je važna za naše sugrađanke i sugrađane, za pripadnike našeg naroda koji žive u BiH, ali poštovane kolegice i kolege ona niti je jedina, niti je za RH u ovom trenutku najvažnija. No vratimo se na samo izvješće. Normalno je da je ruska agresija na Ukrajinu zauzela pretežiti dio rasprave na sjednicama Europskog vijeća. To je očekivano, to je i logično. Pomoć Ukrajini u svakom obliku, na svaki način nešto je što je naša obveza ako ni zbog čega drugoga onda zbog onoga što još živi u našim sjećanjima na 1991.g. kada smo bili ostavljeni sami, prepušteni sami sebi da se branimo od agresije, na isti način na koji se ukrajinski narod brani sada i zato je takva pomoć nužna i obveza nas u Hrvatskoj čak i više nego drugih zemalja u Europi ili drugdje u svijetu. Jedan od tih, jedna od tih obveza je i obveza prema ukrajinskim izbjeglicama i da puna podrška, apsolutna podrška, ali ne mogu prešutjeti činjenicu da te izbjeglice koje dolaze iz Ukrajine tretiramo daleko bolje nego izbjeglice koje su bježali od rata iz nekih drugih zemalja i ne mogu se oteti dojmu da vjera i boja kože u tome igraju veliku ulogu, ne samo u Hrvatskoj već u čitavoj EU. Pokazali smo se dvoličnim, ali ne po pitanju zbrinjavanja izbjeglica iz Ukrajine, po pitanju zbrinjavanja drugih izbjeglica koje bez obzira na zemlju iz koje dolaze, kad bježe od rata, kad bježe od diktature, kada bježe da bi spasili svoju živu glavu imaju pravo na istu ovakvu pomoć. Međutim, moram iskoristiti ovu priliku da se osvrnem na neke stvari koje su govorili g. Plenković, a pogotovo kolega Pavić. Kolege Pavića sada nema, pa neće čuti, ali svejedno. U siječnju je g. Zelenski predsjednik Ukrajine govorio ne stvarajte paniku, hoće li i Zelenskog prozvati kao što je prozvao i mene jer sam upotrijebio termin nemojmo dolijevati ulje na vatru. Ne stvarajte paniku je bila poruka Zelenskog zapadu. Zašto? Zato što su se nadali i vjerovali i smatrali svojom obvezom do zadnjeg trenutka koristiti sva sredstava koja im stoje na raspolaganju da bi izbjegli rat.

E pa samo to smo tražili, ne dolijevajte ulje na vatru u trenutku kada je tog ulja na vatri bilo i previše, uostalom kao što je to govorio i g. Zelenski. Na ovim sjednicama Europskog vijeća govorilo se o jačanju obrambenih kapaciteta. Da, o tome ćemo svi morati govoriti bez obzira na to koliko smo u dubini duše pacifisti, a možda i duhu ovih riječi koje sam maloprije spomenuo. Međutim, kako ćemo mi graditi bolju obrambenu politiku kad imamo ministra koji nije u stanju izgraditi dva hangara za helikoptere koji su već došli u RH, kako? Kako ćemo mi graditi obrambenu politiku kooperacije sa našim partnerima kada nismo u stanju niti glavnom tajniku NATO-a iskomunicirati što se dogodilo u Hrvatskoj sa padom onog drona, pa on nekoliko dana nakon što je dron pao u Zagreb demantira hrvatsku vladu. Uostalom mi ni dan danas ne znamo je li u tom dronu bio eksploziv, ako je bio kakav i volio bih da znamo i dobro bi bilo da to saznamo što prije jer mi sada čekamo, a kroz takvo čekanje stvara se nepotrebna nesigurnost, ali pitanje sigurnosti nije samo pitanje obrane. Pitanje sigurnosti je pitanje sigurnosti opskrbe i zato je izuzetno bitno razgovarati o ekonomskim posljedicama krize, o ekonomskih posljedicama rata, o ekonomskim posljedicama agresije na Ukrajinu i upravo tu dolazimo do onoga što sam govorio o potrebi da ovakve sjednice sabora budu prilika u kojoj ćemo raspravljati o tome kako ono što je zaključeno na sjednicama Europskog vijeća prenijeti u život u RH, upotrijebiti ono što je Europsko vijeće zaključilo. Primjerice, na Europskom vijeću 24. i 25.3. govorilo se da cijene energije koje su i dalje visoke sve negativne utječu na građane i poduzeća, pa se pozvalo države članice i Europsku komisiju da nastave koristiti paket mjera u vezi s cijenama energije. Mi danas nismo uopće čuli od predsjednika Vlade RH u kojoj se to mjeri koristi u RH, a volio bih jer je za standard hrvatskih građana u trenutku kad cijene raste, to je izuzetno bitno. Nadalje, Europsko vijeće poziva da se koristi privremeni krizni okvir za državne potpore. I naravno da je taj utjecaj negativan i naravno da dio tih poduzeća treba pomoć kako bi opstala, kako ne bi propala, kako bi se zadržala proizvodnja ali ono što je važnije od svega radna mjesta. Prije mjesec dana sam pitao ministra financija što činimo da budemo spremni za trenutak kada EU krene u tom pravcu. Odgovor nisam dobio niti od njega prije mjesec dana, niti danas od predsjednika Vlade. A to su pitanja kako provesti ono o čemu je Europsko vijeće raspravljalo u praksu, u život hrvatskih građana svakoga dana. Pa nismo mi za boga u EU ušli da bi se netko mogao prešetavati Bruxellesom, Versajem ili bilo kojim drugim mjestom gdje su sjednice Europskog vijeća. Mi smo u EU ušli jer smo procijenili da je to za nas, za našu državu i za naše građane korisno, pa počnimo koristiti te benefite koji proizlaze iz članstva. Konačno, evo samo da spomenem nešto jer danas se ipak o energetskoj sigurnosti barem malo govorilo a to je poziv na sjednici Europskog vijeća da se čim prije napune skladišta plina na području EU. Što Hrvatska radi po tom pitanju? Da li smo danas od predsjednika Vlade čuli odgovor i jednu jedinu riječ o tome? Nismo. Ove stvari, paket mjera u vezi sa cijenama energije, privremeni krizni okvir za državne potpore, skladišta plina i energetska sigurnost su ono što je za građane Republike Hrvatske u ovom trenutku prioritet. A mi o provedbi tih mjera nismo čuli ništa ili gotovo ništa. I za kraj samo jedna opaska. LNG terminal spominjao se. Nije SDP bio protiv LNG terminala, nego protiv plutajućeg, bili smo za kopneni koji bi imao najmanje duplo veći kapacitet. A vi danas ovdje pričate o potrebi povećanja kapaciteta. Poštovane kolegice i kolege, da je bio izrađen kopneni umjesto plutajućeg to danas uopće

Sljedeći Marko Pavić. Slijedi Davor Ivo Stier, izvolite.

Evo pred nama je još jedno izvješće sa sjednica Europskih vijeća, praksu koju kao što smo više puta rekli je ova vlada uvela iako to nije obveza po Zakonu o odnosima između Hrvatskoga sabora i hrvatske Vlade, ali koje i iz redova oporbe što mi se čini da je korektno uvijek ističu kao jednu pozitivnu, korektnu afirmativnu praksu. U ovom izvješću za ovo razdoblje ja bih istaknuo dvije glavne teme. Jedna je naravno ruska agresija na Ukrajinu, druga je refleksija ili stanje toga u našem susjedstvu, na jugoistoku Europe a pogotovo u BiH. Što se tiče same ruske agresije tu je premijer na Europskom vijeću istaknuo od samog početka jasan stav Republike Hrvatske, to je bio stav i prije nego što smo mi donijeli rezoluciju ali potpuno u skladu i sa rezolucijom koju smo mi gotovo pa jednoglasno donijeli u Hrvatskome saboru. Ono što je isto tako istaknuto je da je ta agresija označila ja bih možda rekao, akcelerirala jedan proces koji je već bio u tijeku promjene međunarodnoga poretka. Na koji način? Imamo s jedne strne jednu ideološku dimenziju, dakle sukoba između demokracije i autokracije. O tome smo danas isto nešto raspravljali, jednu geopolitičku dimenziju gdje s jedne strane neki su igrali na podjelu, na fragmentaciju zapada, na fragmentaciju EU, pa i onda poticanje podjela i unutar članica EU, a s druge strane bila je politika koja je tražila jedinstvo i EU i jedinstvo zapada. I to smo vidjeli i u donošenju režima sankcija i u sastancima zajedno sa američkim predsjednikom Bidenom i u odluci o strateškoj autonomiji, o postizanju strateške autonomije EU ali ne kontra SAD-a nego savezništvo sa SAD-om u koordinaciji sa NATO-om što je i uneseno između ostaloga i zalaganjem Hrvatske u strateškom dokumentu, strateškom kompasu EU. U tom kontekstu trebamo vidjeti kako se i u tom svijetu koji se mijenja danas vode vrlo ozbiljne rasprave i u parlamentima Švedske i Finske na primjer o pridruživanju NATO savezu. Dakle, to pokazuje za razliku od onoga što vidimo u nama susjednoj Srbiji, jer je danas ministar unutarnjih poslova izjavio kako zemlja koja je vojno neutralna mora biti i politički neutralna. Vidimo zemlje koje su za vrijeme hladnoga rata bili vojno neutralne ali politički svrstane sa vrijednostima demokracije da danas razmatraju i ulazak u NATO- I to je hajmo reći i poveznica sa situacijom u našem susjedstvu gdje sasvim sigurno je ova situacija, ova agresija na Ukrajinu, ova nova geopolitička situacija traži da se zemlje koje žele ući u EU moraju svrstati i to prvenstveno naravno odnosi se i na Srbiju. Naravno što se tiče situacije u BiH o tome smo isto tako dosta danas raspravljali. Mislim da je važno istaknuti jedan proces koji je počeo našim ulaskom u EU, koji se vidio i u prvim dokumentima Europskog parlamenta kada su hrvatski zastupnici ušli u Europski parlament 2013. gdje po prvi puta se uz osudu separatizma počelo isto tako i govoriti o osudi o opasnosti unitarizma. Nije u pitanju tu da li će država biti građanska ili ne nego da li će ona biti uređena kao unitarna država ili će se poštivati kompleksnost te države s elementima federalizma odnosno ravnopravnost triju konstitutivnih naroda u BiH. Kritiziralo se nekada da nisu dovoljni, da nisu dovoljno precizni, evo sada u strateškom kompasu doista je vrlo precizan jezik koji se koristi upravo o ravnopravnosti tri konstitutivnih naroda u BiH.

Uvaženi kolega Stier, kada govorimo o vanjskoj politici prema BiH o kojoj ste sada zaključili, kojom ste sada zaključili raspravu odavno nije učinjena takva politička šteta kao što je danas u ovom istupu premijera Plenkovića. Zašto to govorim? On je onime što je rekao, a de facto je opravdavao bošnjački narod što nije dao potporu izmjeni izbornog zakona time što je govorio premijer Milanović o sapunu, njima je dao alibi da taj zakon niti ne moraju mijenjati. Pojednostavljeno Hrvati sami ste si krivi što mi nećemo pristati na tu promjenu. Ne znam jeste li vidjeli što je nakon toga prenijela Federalna novinska agencija i kako bošnjački mediji reagiraju na taj istup premijera Plenkovića. Sada dovijeka možemo govoriti o tome kako su Hrvati krivi što neće doći do promjene izbornog zakona umjesto da su uprlo prstom u one koji su [[Upadica: Vrijeme.]] im godina prije izabirali [[Upadica: Vrijeme.]] izabirali predstavnike u njihovo ime. Poštovana kolegice upravo suprotno, možete se vi politički slagati ili ne s premijerom, to je naravno vaše pravo, ali on je iz ove govornice kako su krivi da nije postignut dogovor o promjeni izbornog zakona upravo lideri bošnjačkih stranaka koji nisu htjeli dogovor i da će to biti izuzetno, prouzročit jedan izuzetno negativni efekt za samu BiH. Dakle, apsolutno je bio jasan u tom pogledu. I to jest točno. Ako se sjećate i nekih naših prijašnjih rasprava, ja sam isto tako spomenuo upravo bošnjački narod koji je u brojčanom smislu naj, najbrojniji ima posebnu odgovornost da prihvati Hrvate kao ravnopravne partnere. To što oni to nisu učinili upravo destabilizira BiH. Kolega Stier, nakon što je u strateški kompas su uvrštena, uvršten taj freizing o kojemu ste govorili HDZ BiH dao je jedan prijedlog da se u osobne iskaznice piše narodnost odnosno pripadnost etničkoj skupini. Meni zanima da li je na nekom međustranačkom forumu vašem bilo najave o tome odnosno da li je to nešto što HDZ u Hrvatskoj podržava ili kakav je stav o tome. Dakle, to je jedna stvar koju mogu smatrati samo vrlo zabrinjavajućom, to je nešto što ne bi trebalo barem iz moje perspektive pisati u vašoj osobnoj iskaznici, ne bilo čijoj. Evo, pa me zanima samo da li, kakvo je razmišljanje o jednoj takvoj inicijativi i da li je ona nešto što bi moglo biti dobro ili prije toga loše za BiH u kontekstu situacije. Hvala na tom pitanju. Ono što je ključno da se ne manipulira sa sustavom koji trenutno postoji u BiH. Prema tome, ako ćete vi jednog dana se deklarirati kao pripadnik jednog naroda, sutra zbog toga što želite na neki način izmanipulirati sustav i hoćete se izjasniti kao pripadnik drugog naroda pa budete onda izabrani sa možda glasovima kao što se dogodilo Bošnjaka, ali da uđete u kvoti koja bi pripala hrvatskom narodu to je zapravo ono što se želi spriječiti, što se mora spriječiti u ovom sustavu. Naime, na taj način se izigrava ono što bi trebao biti koncept BiH gdje sva tri konstitutivna naroda moraju se osjećati doma, a ne u smislu da onaj koji je brojčano jači dominira, dominira onoj koje imaju manji broj pripadnika. U tom pogledu treba, treba graditi BiH gdje će sva tri konstitutivna naroda biti ravnopravni. Rekli ste u svojem izlaganju da je naša deklaracija preslika europskih odnosno europske deklaracije, ne bi se tu složila. Naša deklaracija je sadržavala neke dijelove koji nisu zapravo nekakvo službeno stajalište EU i nismo to baš tako preslikali.

I ja se mogu složiti da je Rusija, to je rekao jedan naš poznati filozof, da nitko nije toliko gurnuo Europu u ruke NATO-a koliko je to sada učinila Rusija i da neke države razmišljaju o ulasku u NATO savez. No, to je na neki način žeton s kojim se može razgovarati [[Upadica: Vrijeme.]] o potencijalnim pregovorima. Da, poštovana kolegice ono što sam ja spomenuo jest da je stajalište koje je hrvatski premijer iznio bio potpuno u skladu sa rezolucijom koju smo mi gotovo jednoglasno donijeli ovdje u Hrvatskom saboru i stojim iza toga. Poštovani zastupniče, u nekoliko navrata ste danas spomenuli strateški kompas jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH. Vjerujem da ste to s razlogom pokušavali kolegama iz oporbe pojasniti u stvari reći, imam osjećaj a i vjerujem da ono što želim i od vas čuti, predsjednik Tuđman je devedesetih prolazio kroz neke oporbene čimbenike na vrlo sličan način, nerazumijevanje, politikantstvo, aktivizam koji tad nije bio u formi nažalost zbog rata, danas taj nerealan aktivizam, formiranje nekog novog domoljublja koje se razumije osobito od kolega iz Mosta pokušavajući sve što se kvalitetno radi za hrvatski narod nakon puno godina što je tu i ministar naš vanjskih poslova sa premijerom da se jedna kvalitetna stvar napravi, za snagu hrvatskog naroda to se utvaram da mogu reći to iako nisam iz BiH ali se utvaram, sigurno više nego Nino Raspudić i mnogi kao on da rade ružne stvari, nekorektne i izvrću istinu. Evo molim vas. Hvala kolega Deur na tom pitanju. Mislim da treba istaknuti važnost da je upravo hrvatsko stajalište prihvaćeno da je ušlo u taj strateški dokument koji će biti temelj za izgradnju vanjske sigurnosne politike EU u sljedeće razdoblje. Naravno kada želimo biti učinkoviti i u našem vanjskom djelovanju onda je bitno da oko nekih strateških usmjerenja pokušamo postići što je veći mogući konsenzus ovdje. Ako hoćete situacija devedesetih i oko politike BiH gdje je bilo puno podjela, gdje je bilo doista puno podjela unutar hrvatske političke scene, pa unutar i drugih društvenih skupina, djelom je bila otegotna okolnost za provođenje bilo kakve uspješne politike. Danas mislim da trebamo inzistirati upravo na tom pitanju ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda, na tom modelu onda isto i promjenu izbornoga zakona.

Pitanje naše vanjske politike i odnosa prema Hrvatima u BiH mogla je bit tek jedna od tema o kojima ćemo raspravljati u ovom izvješću da našeg premijera nije zaslijepio vlastiti ego i ljubomora prema očito onome što radi predsjednik Milanović u BiH, pa je se više koncentrirao na to da njega ocrni umjesto da ovdje razvije jedan jedinstveni vanjskopolitički stav prema položaju Hrvata u BiH. Ne bih dalje ulazila u genezu i psihoanalizu takvih mačoidnih prepucavanja, no posljedice takve retorike vrlo su jasne, jako štetne po Hrvatsku i po Hrvate u BiH. Tako imate federalnu novinsku agenciju koja izvještava sa sljedećim naslovom „Milanović doprino propasti pregovora o izbornom zakonu“, zadnja sam osoba koja je njegov apologet, time se uopće ne bavim, međutim ovdje je nešto drugo bitno, a bitno je to da je ovime dan alibi bošnjačkom negiranju potrebe promjene izbornog zakona. Hrvati sami ste si krivi, to je ono što su oni iščitali iz premijerovih riječi. Vi ste zaslužni i vaša retorika za to što mi nećemo mijenjati izborni zakon. I to su posljedice naše današnje saborske rasprave i to je za nas jedna velika sramota koja će uvelike otežati položaj Hrvatima u BiH. Dalje ću se osvrnuti na još neke aktualnosti unutar ovog izvješća. Kada govorimo o pitanju cjepiva doista je cinično govoriti o tome kako smo mi imali izuzetno veliko nasljeđe našeg Štampara u prevenciji bolesti i promicanju zdravlja znajući koliko nam je porazna covid statistika kada govorimo o umrlima u europskim okvirima. Drugo, hvaliti se time koliko smo donirali doza cjepiva 700.000, a ide još 550.000 afričkim partnerima znajući da smo to učinili isključivo zato što nemamo kapaciteta za skladištenje, niti smo bili u stanju regulirati naše potrebe za cjepivom je jedno jeftino opravdanje zapravo ozbiljnog ekonomskog propusta jer smo to sve platili. Nismo mi dobročinitelji nego nemamo kud i kamo pa smo tako dio i bacili. Ovdje ne nalazim niti jedan odgovor na pitanje što će biti sa zdravstvenom unijom, vrlo važna tema koja se spominjala u prethodnom izvješću. Kakve to obaveze stavlja prema državama članicama i što Hrvatska uopće misli o tome, ovdje je u potpunosti preskočeno. Vrijedi spomenuti da je trenutačno presijecanje svih energetskih veza s Rusijom ocijenjeno nemogućim, dakle tome se ne moramo ni nadati u skorije vrijeme. Ne znam gdje je nestao kolega Pavić, no opet je rekao jednu dezinformaciju, nakon što je konstatirao da imamo u vlastitoj proizvodnji 80% plina, pa poslije ovdje pokušavao naći neke isprike da nije baš tako mislio, rekao da se mi ne trebamo brinuti jer su naše rezerve pune. E pa ovo izvješće otkriva možda i ključnu informaciju za građene RH koja je potpuno suprotna onome što je govorio kolega Pavić, a to je sljedeće, „naše rezerve u sezonskim skladištima su trenutno niske te razmatramo mogućnost potpora za punjenje rezervoara“, eto tako mi stojimo s plinom u RH, a i onako tek jednu petinu sami proizvodimo. Kako ćemo puniti? Koje mogućnosti razmatramo i tko je doveo do toga da su nam rezerve trenutno niske? To su pitanja na koja trebamo dobiti odgovor, a nismo ništa o tome čuli. U konačnici ima još jedna tema o kojoj ovdje nije bilo rasprave, a to je tema Komisije koja je odlučila da je ipak spremna hitno procijeniti usklađenost hitnih privremenih mjera na tržištu električne energije koje su prijavile države članice. Što to znači? Što znači procjena komisije usklađenosti naših pojedinačnih mjera država članica u kontekstu ranije rečenoga od komisije, a to je da svaka država ima pravo provoditi svoje energetske politike i mjere zaštite građana odnosno potrošača i poduzetnika u ovoj krizi? Hoće li država kada da tu procjenu usklađenosti na neki način, hoće li komisija reagirati prema državama članicama? Trebaju li uopće biti usklađene i u kojem smjeru ta usklađenost treba ići? Ovo je jedan vrlo neobičan zaključak, a mi ne znamo što naša vlada o tome misli, to je pitanje koje nas se itekako tiče jer možda čak i dovede do nečeg pozitivnog ...možda će se od nas tražiti i snažnije mjere da bolje zaštitimo i naše građane potrošače, ali i poduzetnike u ovoj energetskoj krizi. Poštovana kolegice Marija Selak-Raspudić Hrvatska je bacila više od 275000 doza cjepiva. Trenutno na lageru imamo preko 2 milijuna vrijednosti 29 milijuna 600 tisuća eura. Kakva je to politika kojoj hrvatski narod ne vjeruje, kojoj građani ne vjeruju, koja dovodi do toga da imamo evo situaciju da ćemo još stotine tisuća tih cjepiva dijeliti okolo da propadaju i da novac obveznika, poreznih obveznika, nas svih građana Republike Hrvatske odlazi u vjetar. Rekla bih da ste još i blagonakloni kolega Miletić. Neće stotine tisuća, nego milijuni doza jer smo mi do sad naručili ako se ne varam prema zadnjem izvješću o učincima covid mjera oko 18 milijuna doza, a utrošili tek nekoliko milijuna. Ja sam nekoliko puta pitala i javno i slala upit o tome koji su naši kapaciteti skladištenja cjepiva. Mi ovdje govorimo i o drugom potencijalno ekološkom problemu medicinskog otpada koji do sada uopće nije bio u fokusu javnosti, nisam dobila egzaktan odgovor. Vidimo da očito postoji problem jer nema odgovora, a cjepiva se bacaju. Dakle ona imaju ograničen rok trajanja, a što se događa kada se bace i gdje se bacaju. Zamislite toliku količinu medicinskog otpada odjednom u okolišu. Što mi ga prerađujemo? Pa sigurno da nemamo kapaciteta za tako nešto, to su ozbiljni ne samo problemi pogrešne ekonomske procjene nego i okolišne ugroze.

To mi je neshvatljivo, jer zapravo kada slušam o Bosni i Hercegovini onda zapravo slušam jedno površno znanje, jedna opća mjesta što zapravo znači ignoriram činjenice, a ono što me nosi to su osjećaji. Lako je poštovana gospođo zastupnice govoriti naravno iz udobne fotelje grada Zagreba, biti zastupnica jer nemam dovoljno vremena objasniti vam koliko smo i što smo radili, niti me impresionirate vjerujte da bih ja vama objašnjavao, nego ljudi koji vas slušaju ovdje, koji prate rad hrvatske Vlade, koji znaju što je učinjeno. Ne trebaju nama vaša tapšanja i nagrade. Nama, mi idemo na teren, mi idemo u BiH. Želimo slušati što Hrvatima u BiH treba. Prema tome, ono što ste govorili o premijeru da je dao nekakav alibi Bošnjacima na znam iz čeg ste vi istrgnuli zapravo jedan fragment. Puno je toga, znate kompleksnoga vezano za razne izjave, pa i predsjednika države parfem, najprije sapun, pa ona parfem. Ono što je htio premijer indirektno reći je citat jednoga filozofa iz 14 stoljeća obuzdajte svoje jezike vi koji ne mislite o posljedicama. To je bitno. Znači svaka izjava koja ide na način da destabilizira bilo kakav razgovor, dogovor, koja nam zapravo više kompromitira naša nastojanja, Vladina nastojanja da se postigne nešto nakon toliko godina. Ja sam vam jutros govorio, možda niste bili ovdje kako je sve počelo. Trebate znati da je početkom listopada već tzv. Berijevim amandmanima počela dekonstitucija hrvatskog naroda u BiH, a onda 2002. godine evo kao što je i rekao gospodin Barbarić tzv. Petrićevim amandmanima kojima je zapravo stalo rješavanje hrvatskog pitanja u BiH. Ovaj strateški kompas, doista dokument koji je, ovo nikada nije u povijesti bilo nekakve regionalne organizacije i bilo koje organizacije osim naravno što je to zaglavni kamen, načelo u Daytonsko-pariškom sporazumu. Stranica dakle 8 od 47 stranica strateškog kompasa koji je strateški dokument Europske unije koji obrađuje najvažnija područja jačanja europske sigurnosti, europske obrane. Dakle, ovdje smo uspjeli i to vrlo dramatičnim situacijama pregovore razgovora.

Čak je bilo dovedeno u pitanje usvajanje dokumenta. Znači smatralo se da bi neusvajanje takvog dokumenta važnog za EU bilo ipak jedan promašaj EU, a zapravo se išlo na jedinstvo i na zajednički, dakle pronalaženje zajedničkog rječnika koji će svi potvrditi na Europskom vijeću. Dakle, imali ste puno radnih skupina. Ovo nije se rodilo samo tako. Postoji puno radnih skupina na kojima se razmatrao taj narativ konačni. On je najprije razmatran na koreperu. To je isto tako Vijeće stalnih predstavnika, pa onda na Vijeću za vanjske poslove gdje je na ministarskoj razini, a onda je Europsko vijeće konačno potvrdilo ovaj strateški kompas. Prema tome, bilo je čak savjeta od ovih zemalja … . / . … da mi jednostavno napišemo izjavu da uđe naša, naš narativ, naš prijedlog u fusnoti. Dogodilo se draga gospođo zastupnice obrnuto, da su te zemlje koje su to ovaj htjele zapravo one su imale tu izjavu, a ovo je strateški dokument koji nema niti jednu izjavu.

Uvaženi ministre u povijesti zauvijek ostaje da u ovom vašem mandatu vi niste uspjeli doći do promjene izbornog zakona u BiH što je bio jedan od vaših vanjskopolitičkih prioriteta. Možda su vas učili da velikog vođu morate i voljeti, ja sam prema njemu osobno indiferentna jer se u politici vodim raciom, a ne emocijama, ali to je često za totalitarne režime koji zahtijevaju i obožavanje te očinske figure koja je na čelu tima kojeg bi trebala voditi. Ono što je osobito zabrinjavajuće što sam ja istaknula je nedvosmislena retorika našeg premijera gdje je on doveo u vezu jednu izjavu predsjednika i činjenicu da Bošnjaci ne žele pregovarati o promjenama izbornog zakona. Pustite moje interpretacije, ne morate ih uzeti kao relevantne, vidite što danas pišu bošnjačku mediji i Federalna novinska agencija, e to su ozbiljne vanjskopolitičke posljedice za koje je odgovoran naš premijer i neviđena šteta koja je učinjena.

Prema tome, to nije prešućeno, to je ostaje i mislim ne znam zašto se vodite uvijek tim nekakvim alibijem, mislite da će situacija takva ostati, ona se zapravo samo razvija. U ovih 2-3 godine mi smo samo osvijestili ono što su sve ranije vlade bile propustile. Dajte malo vratite se u povijest pa vidite malo, ali kritički doista što se sve propustilo i što sad treba napraviti dalje.

Poštovani gospodine ministre, dakle ne želim docirati nego možda samo malo proširiti sliku. Mi sportaši znamo da i usred najtežih okršaja na sportskom terenu, dakle završi utakmica i nastavlja život ide dalje. Dakle, bilo bi malo smiješno da mi koji smo oporbeni zastupnici, koji promatramo, mi imamo pravo promatrati situaciju pa i u BiH drugačijim očima, reći da bilo koga mrzimo. Mi ne mrzimo nikoga, a pogotovo ne premijera RH. Pod broj dva, bit će zanimljivo npr. vidjeti za 5 i 10 godina što će biti s nama Hrvatima u BiH i to će ustvari biti jasan pokazatelj svih politika, kako na razini BiH tako i na razini RH prema BiH, koliko će Hrvata i Hrvatica ostati u BiH. A kakva je situacija sada, mi puno čujemo i od svećenika i od biskupa koji uistinu se žale i kažu da nije dobra. Naravno, hvala vam lijepa na tom zapažanju i to je po meni jedno konstruktivno zapažanje. Pa sigurno da nismo indiferentni prema situaciji koja se događa, ali već 30 godina. Ako hoćete i u bivšoj državi su nažalost su ljudi morali ići iz tog kraja trbuhom za kruhom i ja sam dolje rođen, tako da mi je to jako blisko i vrlo sam emotivno naravno vezan sa BiH. Ali čujte, ako su Hrvati u BiH uspjeli se očuvati stoljećima od još otomanske vlasti, Otomanskog Carstva ja sam siguran da će Hrvati naći načina opstati dolje, ali moramo se zajedno boriti. Naša je ustavna obveza pomagati Hrvatima u BiH i sigurno da ovaj izborni zakon koji je sada, da ga treba mijenjati, on je diskriminatoran, on ne može biti ni na ponos sigurno ni bošnjačkoj strani, oni moraju naći zajednički, moraju naći dijalog sa hrvatskom stranom. Poštovani ministre sigurno dobro ste jako kvalitetno napravili svoje izlaganje. U zadnjih 20 godina pod kojim spektrom hrvatski narod u BiH s jednom krivom politikom, krivim politikama koje su rađene kroz sve to vrijeme ne samo BiH nažalost i u Hrvatskoj, moramo biti svjesni toga i svjesni da sagledavamo baš u zadnjih 15-20 godina što se događalo s Hrvatima u BiH.

To je jedan proces kroz koji mora sudjelovati sigurno bošnjački narod i bošnjačko vodstvo su jako bitni u to cijelom skupu događanja bez toga ne ide. I sigurno da izjava predsjednika države, ovo što je rekao premijer ne vodi dobru komunikaciju i ne vodi ono što je kvalitetno i što treba kvalitetno se napraviti, tu se nema ljudi, a to je [[Upadica: Vrijeme.]] realnost. Naravno gospodine Deur, slažem se s vama. Znate puno je vremena prošlo, zapušteno je puno toga. Ja se sjećam i te 2000. godine i tada koalicijska vlast prvo što je učinila raskinula je posebne odnose s bošnjačkom hrvatskom federacijom. Kada su dolazili predstavnici Hrvata iz BiH predsjedniku vlade tada ili ministru vanjskih poslova on ih je upućivao da svoje probleme rješavaju u Sarajevu. Prema tome to vam samo govori koliko je kompleksan, a zapravo i vrlo složen odnos bio Hrvatske prema, prema BiH, koliko je bilo nerazumijevanje prema situaciji u BiH i naravno izostala je bilo kakva pomoć BiH, zato se sve ovo i događalo što se događalo.

Gospodine ministre. U vašem izlaganju spomenuli ste da su pregovori oko strateškog kompasa bili dramatični i da je dovedeno pitanje uopće njegovo usvajanje. Moje prvo pitanje vama je, koje zemlje konkretno su se protivile tome? Mislim da je to važno. Nećete vjerojatno stići reći, koji su bili argumenti za to, ali to možemo i drugom prilikom i zapravo na koji način dovedeno u pitanje usvajanja dokumenta?

Vi ste jako iscrpno i dobro govorili upravo koliko je Zapadni Balkan može postati poligon geostrateških nadmetanja. Prema tome, to vam govorim o tome koliko je to bilo važno vam predočiti da vidite da to nije samo tako donio se neki dokument. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Marina Miletića.

Dakle, mislim da je važno na početku samo nekoliko misli reći. Mi Mostovci nikada nikoga na bilo koji način širili mržnju prema ikome, a pogotovo ne prema premijeru Republike. Ja sam s ove govornice govorio nekoliko puta, on je moj premijer, e sad to što ja sam iz oporbe i drugačije gledam na mnoge njegove stavke, razmišljanja i odluke to je drugi par rukava. Dakle, ne može bit premijer moja pokojna baba Stoja iz Čiste Velike, ne može mi bit premijer moj pokojni did Crni Marko iz Stankovaca, ne može mi biti premijer moj tata nego onaj kojega je hrvatski narod izabrao. S druge strane ja bi volio kao što sutra ne znam, može mi bit premijerka moja kolegica Marija Selak Raspudić ona je moja premijerka ili evo ako hoćete opet iz vaše stranke Davor Stier, opet jednako poštovanje. S druge strane volio bi da premijer Hrvatske ima jači gard, da ima jači stav i da ja imam filing, dojam kao građanin RH kao Hrvat da više štiti Hrvatsku i Hrvate od možda ne znam nekih drugih interesa na razini EU. Ono što mene brine kao građanina, a onda i kao zastupnika kojeg su ljudi Rijeke, Istre, moga Kvarnera poslali ovdje u HS je nekoliko stvari. Meni se čini kao da ti neki političari EU imaju kristalnu kuglu, čuli ste ministra zdravlja Njemačke, kaže čovjek na jesen mrtav hladan u intervjuu citiram ga, dolazi virus opasniji od delte, širit će se jače od omikrona. Pa na čemu su ti ljudi? Pa koje droge oni uzimaju? Pa s kojom baba Vangom ili su proročki sinovi pa imaju direktan odnos s Isusom Kristom i onda oni dobiju točno znaju šta nas čeka na jesen? Pa dajte ljudi saberimo se. I onda dakle imamo situacije u ponedjeljak prije dva dana u SAD-u vjerojatno znate jer je izašao dokument summit i oni govore „moramo organizirat sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom pripremit se za sve viruse koje nam dolaze na jesen i omogućit da se cijepi svaki građanin svijeta“ citiram pustit ću na svim svojim mrežama dokumente. Dakle, o čemu mi pričamo? Na kojim su to kristalnim ljudima ti ljudi da već sad znaju? Kao što je naša država naručila 18 milijuna cjepiva, a bacili smo 275.000 i još nam je na lageru 2 milijuna vrijednost 29 milijuna 500 tisuća eura i pobacat ćemo ko zna koliko. Da me ne bi sad ovi tu ovi koji bdiju nada mnom ko god hoće svaki utorak prijepodne cijepi se prijatelju, svaki utorak i onda u subotu još dodatno. Ali isto tako nemojte tjerati i ucjenjivati građane RH da oni koji u svojoj slobodi to ne žele da ih se ne tjera da to rade. Drugo, ono što mene brine zašto nije premijer progovorio o zdravstvenoj uniji. Europsko vijeća još na prošlom sazivu je reklo da u dogovoru sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom sprema se zakonski okvir buduće zdravstvene unije koja bi trebala nositi borbu protiv pandemije na razini EU. Koji jarac je sad to? Koja zdravstvena unija, koji okviri? Zar su zato naši momci ginuli u Domovinskom ratu da mi sutra dođe neka, neko, tamo neko tijelo i da kaže i mi ćemo sad vama govorit kako ćete vi šta ćete i to. E nećemo, ja vam kažem nećemo, nećemo čovječe stat ću na prvu liniju s ljudima bez patetike, bez politikantstva. Oni koji nas znaju, znaju da smo na to spremni zato se i tresu. Stat ćemo uz ljude, nećemo, ako u tome ne vidimo smisao, ako vidimo hoćemo naravno jer smo razboriti ljudi, činimo ono sve u čemu vidimo smisao, al neće nas nitko tjerat na ništa. Slobodni smo i slobodni ćemo ostat, zato su ginuli naši momci i naši očevi bili kao što je i ovdje ima među vama hrvatskih branitelja i hvala vam na tome što ste nam omogućili slobodu. E nećemo je pustit, mi bi rekli u Rijeci pušćat nećemo, nećemo. Dakle, želim da premijer u ovom mandatu još koliko mu je ostalo do kraja, ima više u fokusu svoj narod, svoju državu, da brinemo o energentima o samodostatnosti, da radimo na tome kolikogod možemo, da čuvamo zdravlje građana, da čuvamo zdravlje građana i da čuvamo slobodu svakog pojedinca u RH.

U raspravi u ime kluba stao sam, ali to je zapravo nekako je kontinuitet bila rasprava i fokus je bio na BiH tako da mogu naprosto nastaviti sa nečim što sam primijetio da se ponavljalo u raspravi, a mislim da je užasno važno i ilustrira zapravo poantu koju sam imao. A poanta je bila da BiH ne destabiliziraju i ne dovode u problem ni Bošnjaci, ni Hrvati, ni Srbi nego SDA, SNSD i HDZ BiH, ali to rade na način da progovaraju u ime Hrvata, Bošnjaka i Srba i onda i u ovome saboru tokom ove rasprave se to nekako kao skrati pa se govori Bošnjaci ne daju ili Hrvati ne daju, mislim to taj ta zamjena taj pars pro toto koji se događa je izrazito toksičan. To je korijen problem što se u principu tri političke stranke koje su najveće političke stranke si uzimaju za pravo da progovaraju u ime svih građanki i građana stavljajući ih pod etnički kišobran, iako to naprosto nije odraz stvarnog stanja. Ali na taj način se stvaraju granice, na taj način se stvaraju i produbljuju podjele i to je klasično nacionalističko manipuliranje kojim se prikriva u tim strankama kronizam, kriminal, korupcija zato što te tri stranke ne participiraju u tim političkim procesima bona fide i to je problem. Ja sam u ovim raspravama kadgod je bilo u pitanju BiH uvijek sam propitivao i nastavit ću propitivati odnos između HDZ-a hrvatskog i HDZ-a BiH, ja doista ne želim vjerovati da HDZ hrvatski može stati iza svih gluposti koje radi HDZ BiH. Mislim ovaj prijedlog sa osobnim iskaznicama ne znam, ja mislim da to ni u najdesnijem krilu ovog HDZ-a u Hrvatskoj ne bi se dogodilo kao nešto što bi završilo u proceduri ili uopće u medijima kao nekakav prijedlog osim kod nekih ono koji su stvarno barem mislim ne nakon devedesetih u devedesetima je bilo svega iz HDZ-a, ali u svakom slučaju ja doista mislim da ako već imate sestrinsku stranku u BiH, ako imate utjecaj na njih, bez da ulazim u to da li je to doista utjecaj, kakav je i koliki je onda biste taj utjecaj trebali iskoristiti da ih doista izvedete na europski put prema europskim vrijednostima, prema razmišljanju unutar europskog zakonodavnog okvira jer ovo što oni rade trenutno je jedan od glavnih uzroka zašto se stigmatizira, ne HDZ BiH nego Hrvate u BiH jedan od glavnih razloga jer to je problem. To je problem koji zbog toga što vam je to sestrinska stranka je vaš problem između ostaloga i ako ga možete riješiti trebate ga riješiti. Ne znam koliko postoji razmišljanja o tome unutar vaše stranke, ali ljudi moji nose vaše ime. Mislim to je vas problem. Gospodin Ćović je svako malo tu ili ne čuje ovakve poruke ili ih ne želi čuti, ne vidim koja bi bila treća opcija. U svakom slučaju u strateškom kompasu postoji wording koji je precizan u zaključcima Vijeća postoji wording koji je užasno općenit, jedan mali pasus ja ga sad neću ovdje pročitati, imate ga u dokumentima, ali danas je Milorad Dodik na jednom skupu su osmisli nekakvu ono užasnu jeftinu rimu u kojoj se indirektno, zapravo dosta direktno visokom predstavniku prijeti smrću i mislim takva kretanja u BiH u kojoj svatko vuče na svoju stranu, potpomognuto ono ruskim utjecajem i utjecajem nekih okolnih zemalja koje isto nisu bona fide potencijalno stvara dugoročno velike probleme neovisno o strateškom kompasu

Hvala g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Pa da ponovimo završno možda tri točke koje su važne u ovom izvješću. Što se tiče ruske agresije na Ukrajinu ovdje je Hrvatska stala vrlo jasno na stranu slobode, na stranu demokracije, to je učinio HS kada smo gotovo jednoglasno donijeli Rezoluciju o Ukrajini, to je upravo u tom istom tragu zastupao i hrvatski premijer u Europskom Vijeću i svi naši predstavnici inače u europskim institucijama i prije nego to smo donijeli, ali i naravno nakon što smo donijeli tu rezoluciju. Time smo potvrdili ne samo našu solidarnost sa ukrajinskim narodom, time smo potvrdili ako hoćete i naš identitet kao narod koji je sam bio žrtva agresije, koji se znao izboriti za svoju slobodu, ali koji zna prepoznati danas ko se bori na strani slobode i demokracije. Drugo ključno pitanje naravno naše susjedstvo Jugoistoka Europe gdje tražimo, gdje se zauzimamo za europeizaciju tog prostora jer je naša sigurnost jača ukoliko imamo uređeno susjedstvo, ali to uređeno susjedstvo naravno znači da sve te zemlje moraju prihvatiti i zapadne vrijednosti, da moraju se i svrstati, to je ključna riječ, svrstati se sa europskom vanjskom i sigurnosnom politikom. To je nešto što sutra će biti npr. na raspravi u Odboru za vanjsku politiku Europskoga parlamenta kad će se raspravljati o rezoluciji o Srbiji gdje se traži da i Srbija se pridruži režimu sankcija protiv Ruske Federacije. Ne možete reći želimo ući u EU, ali želimo biti zapravo politički neutralni, ne želimo biti dio zapada. Ako ste, ako želite ući u EU morate onda prihvatiti i zapadne vrijednosti i zapad kao jedan geopolitički entitet čija je naravno EU ključni čimbenik. U Hrvatskoj smo imali djelom i danas dva pristupa. Jedan koji se zauzimao i danas možda nije u institucijama toliko snažan, možda živi još u određenim krugovima za unitarnu BiH, a drugi, za federalnu. Ona unitarna je mislila da treba ukinuti posebne odnose, to su i učinili unilateralno i naravno da su to učinili misleći ili barem tako su argumentirali da će nakon toga Hrvati u BiH gledati prema Sarajevu. A što se dogodilo? Na kraju zbog toga što Bošnjaci su htjeli dominirati nad Hrvatima i onda taj entitet pretvoriti isključivo praktički u Bošnjački gurnuli su time Hrvate u BiH praktički u taktičku suradnju s Banja Lukom. Dakle, umjesto da se postigne onaj deklarirani cilj upravo suprotno, upravo suprotno. Koje je rješenje koje i Europski parlament zauzimanjem tada i naših zastupnika pa i sve do danas traže jest federalna rješenja za BiH. Nije to pitanje hrvatske pozicije u BiH, za federalna rješenja mogu se zauzeti i Srbi i Bošnjaci i to bi bio zapravo ključ za europeizaciju BiH. Kao što nažalost imamo i ljude koji su unitarnim pozicijama, a Hrvati su. Dakle, nije samo pitanje nacionalne pripadnosti nego doista i koncepta. U tom prvom dokumentu iz 2014. Europskog parlamenta koji nije bio obvezujući do ovog strateškog kompasa napravljeno je puno tih koraka, napora ali doista ovaj strateški dokument je sada obvezujući za EU i zato je toliko važno da ga danas istaknemo. Ne zbog toga što su sada, time je sve postignuto, naravno da nije, ali je postignuto jedan, jedna, jedan važan moment gdje je to sada uklesano kao službena politika EU. Nisu se sve članice time složile i treba i dalje raditi pogotovo sa zemljama Kvinte koje imaju ključnu u definiranju politike zapada prema Jugoistoku Europe pa tako isto prema BiH.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Završno počeo bih ovako, imali smo ja mislim dosta važan input kolege Hajdukovića o tome, a provlačilo se i kroz raspravu na drugim mjestima o tome kakvi su odnosi sabora i vlade kada su u pitanju ovakve stvari. Dakle, premijer je uveo običaj da ove rasprave vodimo tu što je sjajno da nam podnosi izvješće iako za to zapravo nema obavezu nekakvu recimo. S druge strane postoje obaveze u zakonu koje se ne izvršavaju. Premijer je danas argumentirao da su nekada zaključci klasificirani zaključci vijeća. Ja mislim da to ne bi smio biti problem, ako u Hrvatskom saboru postoji Odbor za nacionalnu sigurnost koji redovito raspravlja o klasificiranim stvarima, ako članice i članovi Odbora za vanjsku politiku i za europske poslove moraju potpisati izjave da će znati rukovati sa klasificiranim podacima, ja doista mislim da ne bi smjelo biti prepreka da se pod pravim uvjetima i o klasificiranim nekakvim stvarima raspravlja na odborima tim više što neke od tih stvari ne idu na plenarnu raspravu u Hrvatskom saboru. Dakle, skroz Hrvatski sabor poznaje okvire u kojima bi takva rasprava bila moguća i ja doista evo moram podržati ono što je kolega Hajduković govorio o tome da bi, da bi trebalo paziti na te stvari. A ako to nije izvedivo iz bilo kojeg razloga, dakle ako se zakon koji postoji ne može poštovati onda taj zakon treba promijeniti. Onda moramo sjesti i dogovoriti se kako bi trebali onda izgledati ti odnosi između sabora i vlade jer je potpuno suludo da kao super nam je što radimo stvari koje nam nisu obaveze, ali ne možemo raditi stvari koje bi nam trebale biti obaveze. To naprosto nam samo pokazuje da nam okvir nije funkcionalan, ne. Raspravu smo, na BiH se pojedinačno više neću vraćati. Ponovio bih ono što je teza bila ranije u raspravi u ime kluba kako je ključno da Hrvatska u svim formatima naglašava važnost ispunjavanja obećanja koje je EU dala zemljama Zapadnog Balkana. To se ne smije i ne smije podcijeniti. Dakle, u nekim zemljama poput Makedonije raste euroskepticizam, ako ne bude ispunjavanja obećanja pitanje je da li će vam u nekome trenutku ako dođe do neke promjene vlasti, dođu vam neki populisti i reći će, e ne treba, ne trebate nam ni vi ni vaša EU. Na nama je jer mi smo EU između ostaloga i na drugima da, da to spriječe. Na kraju još samo dvije male opaske. Što se tiče Afrike, ono što bismo htjeli istaknuti jednim dijelom je kolegica Peović zapravo o tome govorila. Dobro je, dakle ja smatram da je dobro da se ovaj investicijski nekakav ciklus pokrene jer u principu kao što smo imali prilike vidjeti sa nabavom cjepiva, uvijek te siromašne zemlje budu gubitnici u tom kapitalističkom zero sam gameu. Dakle, kriza u opskrbi, kriza u energetici, sve posljedice rata u Ukrajini najvjerojatnije neće osjetiti zemlje EU, nego će se najsnažnije te posljedice osjetiti tamo u onim zemljama koje nemaju da tako kažem mišiće za izboriti se i koje su uvijek, uvijek gubitnici u toj igri i to je Afrika. A to kad nam se jednoga dana onda obije o glavu, kad nam se na granicama pojave migranti ili izbjeglice šta ja mislim da je i dalje bolji naziv za te ljude koji traže bolji život, onda ćemo se pitati zašto to, odakle to i onda ćemo se opet naći u situaciji eto da za nečiji račun te jadne ljude premlaćuju policajci na granicama. To je strašno i to ne bi tako smjelo biti. Umjesto toga trebali bismo upravo učiti iz ovoga kako smo pristupili ukrajinskim izbjeglicama i imati jednak tretman za sve, jer to je prava demokracija i to je prava vladavina prava. Za sam kraj o dronu, ono cijela epizoda o dronu je bila naprosto na razini skeča Monty Pythona. Toga u ovoj Vladi ima dosta na žalost uopće mi je teško zamisliti kako je rasprava na Europskom vijeću o tome izgledala i kako je itko tamo mogao razgovarati na ikojoj razini koja je bila iznad razine skeča, doslovno. U svakom slučaju mi ovo Izvješće ne možemo podržati iz više razloga. Toliko od nas. Hvala. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika MOST-a poštovane zastupnice Marije Selak-Raspudić. Ova izvješća ujedno predstavljaju i vanjsku sliku naše unutarnje politike i sliku naše vanjske politike. I današnja rasprava je uz to pokazala i pravo stanje našeg vanjsko-političkog jedinstva kada govorimo o onim stvarima o kojima se čak i slažemo. I ono što je mene ovdje zapravo zgranulo je razina neozbiljnosti i kratkovidnosti naše vanjske politike kada govorimo o odnosu između premijera i predsjednika u onim stvarima u kojima postoji suglasje. Dakle, nominalno i jedno drugo brdo, recimo to kolokvijalno, zalažu se za jednakopravnost Hrvata u BiH. Svjedočili smo o tome da kada je potegnuto pitanje promjene Izbornog zakona umjesto da se fokusirao na taj sadržaj premijer nije odolio nego da za glavnog krivca optuži svog očito najvećeg ili najvažnijeg političkog neprijatelja predsjednika Milanovića. I gdje onda nastaje problem? Mi smo ovdje otkrili u onome gdje smo trebali biti jedinstveni našu ranjivost. I naravno da je to Bošnjačka politika i Bošnjački mediji momentalno iskoristila i uprla prstom u nas same kao krivce za nemogućnost promjene Izbornog zakona i time je doista učinjena ozbiljna vanjsko-politička šteta čije će posljedice u krajnjoj liniji osjećati još godinama na žalost Hrvati u BiH. Takve stvari nam se ne bi smjele događati, ego nikada ne smije doći ispred naših zajedničkih političkih interesa pogotovo u onim stvarima u kojima doista postoji sadržajno suglasje. A danas su se u tom smislu stvari opet malo izmakle kontroli jer su se eto dečki nadjačavali i posljedice će biti vrlo konkretne i već se sada vide u bošnjačkim medijima. Druga stvar koju ovdje treba naglasiti tiče se doista naše energetske neovisnosti. Možda i ključna rečenica ovog izvješća, onako usputna pa i previđena koja kaže da naše rezerve u sezonskim skladištima su trenutno niske, pa razmatramo mogućnost potpora za punjenje rezervoara otkriva stvarno stanje stvari. Mi s plinom ne stojimo dobro. Na koji način ćemo ga punit, po kojim cijenama, tko je kriv zašto su rezerve niske o tome ništa ne znamo. Ali jako malo imamo vlastite proizvodnje i očito nas očekuje vrlo teško razdoblje u budućnosti kada govorimo o plinu, a nismo čuli ni o tim mjerama, a ni o sistemskom riziku koji nam predstoji ukoliko doista dođe do sankcija prema ruskom plinu s obzirom na premreženost ruskog kapitala unutar hrvatskog tržišta koje ide dalje od tržišta plinom. Naime, premijer je čak ustvrdio da ne postoji bojazan po tom pitanju jer za nas opasnosti nema. E pa vidjet ćemo. Bolje bi bilo da se uvijek ponašamo kao da je ima. To bi bilo politički mnogo sigurnije. Lako ćemo mi za to ukoliko do opasnosti ne dođe. Ono što je načelno pitanje a tiče se naše politike i naših mogućnosti unutar same strukture EU, odnosi se na dvije stvari. Jedno je covid i zdravstvena Unija o kojoj ovdje nema trenutno ni riječi, da drugo je pitanje komisije koja će procjenjivati usklađenost hitnih privremenih mjera na tržištu električne energije. Do koje mjere će intervenirati u naše unutarnje političke odluke načina nošenja sa krizom. U konačnici ovdje uvijek postavljamo ponovo pitanje toga koliko je doista jak naš utjecaj u europskim institucijama, s obzirom da se premijer time voli i pohvaliti. Pa kada govorimo o ovom problemu Izbornog zakona Hrvata u BiH možda nitko do sada nije eksplicitno rekao da je premijerovu intervenciju od 27 država članica podržalo samo pet država članica Europskog Vijeća sam pet čelnika, od tih pet čelnika tri su nam zemlje u bliskom susjedstvu, a od jedne smo kupili vrlo skupe avione, ona koja strši je Španjolska. Eto, toliko mi možemo učiniti unutar europskih institucija barem s ovom vladom i barem po ovom pitanju.

Možda za kraj malo preteška misao, ali završit ću sa jednom rečenicom jednog filozofa „Identitet je kost za glodanje koju vam dobace prije nego vas ogule do gole kože“ moj komentar na raspravu o BiH. Ono što je svim pristupima BiH danas blisko ma koliko se međusobno razlikovali jest da niti jedan među takvim pristupima ne dovodi u pitanje paradigmu politike identiteta i to je naravno etno nacionalni identitet, konfesionalno religijski identitet koji se neprestano koriste u svrhu održavanja viših ili nižih razina nacionalnih konflikata. O njima nema rasprave, oni su nedodirljivi totemi i to ovdje sad možemo vidjeti i u raspravi između premijera i predsjednika, lijepo se vidi ta sloga zamišljanja, nemogućnost zamišljanja izvan tog okvira i na ovom aktualnom primjeru inicijative za promjenu izbornog zakona u Federaciji BiH. Tema je to koja se tretira kao najvažnija stvar za BiH i bosanskohercegovačke Hrvate u važnosti te teme u Hrvatskoj postoji opći politički konsenzus i tu su oko toga čak i premijer i predsjednik složni, kao da je pitanje mogućnosti ili nemogućnosti da Hrvati u BiH isključivo biraju svog predsjednika, a ne da bi im ga birali drugi nešto preko čega bi se riješili svi ključni problemi u toj zemlji. Ali nažalost, mi znamo da ne bi, ne bi običnim Hrvatima u ovakvoj BiH kakva jest sigurno bilo ništa bolje ako bi ih u predsjedništvu predstavljao njihov Ćorić ili neki drugi HDZ-ovac iz Hercegovine nego što im je sada kad ih reprezentira probosanski Sarajlija Komšić koji nije ništa bolji. Ne bi im to samo po sebi otvorilo ništa bolju socijalnu životnu perspektivu zbog koje možda ne bi morali razmišljati o radno životnoj emigraciji u Europu kao što je to ogromna većina mlađih i sredovječnih sada čini. Sve su to zapravo profiti političke elite bez obzira iz kojeg nacionalnog tabora takvi dolazili, trofeji koje hvataju i Bošnjaci, Hrvati i Srbi koji nisu niti Bošnjaci, niti Hrvati, niti Srbi već pripadnici jedne tijesno isprepletene interesno klasne skupine koja ima prvenstveno cilj zadržati svoje bogate materijalno financijske beneficije. Možda se zbog spomenutih razloga to simboličko mjesto, ta mala pukotinica inače besprijekorno katastrofalno skrojenog Daytona, može činiti i tretirati kao potencijalna politika i prilika, a ne anomalija za BiH. No naravno, okolnost da i pored svih napora koje su uložili ulažu sve tri nacionalističke ideologije u BiH svih tih medijskih mašinerija koje nacionalno politički tabor kontroliraju, koji se konstantno provode sitno džeparoških kupovanja glasova na izborima, političko stranačkih ucjenjivanja pri zapošljavanjima u javnim državnim institucijama itd., da i pored svega toga i dalje ima nemali broj ljudi u toj zemlji koji su spremni glasati za njihovog, a ne za našeg iskazujući time jasan politički stav da daju prioritet republikansko-građanskom, a ne nacionalnom identitetu, e to se BiH spočitava kao slabost, a ne kao prednost jer vele kritičari takve politike realnosti u BiH to je uvaljivanje kukavičjeg jajeta. Podmetne nacionalističke agende pod kritiku pseudo građanske politike. Ako se nekim čudom dakle počne tolerirati politika mimo politike identiteta liberalno-demokratskog kapitalizma odnosno počne se tolerirat društvenopolitički angažirani kolektivni identitet bazirani na vrijednostima poput rada, radništva, solidarnosti, egalitarizma, pravedne raspodjele realiziranog društvenog bogatstva onda ovi torbari više neće imati prostora, a BiH možda će imati svjetliju budućnost. Ovo je jedan oblik pseudo intelektualnog kozmopolitskog dociranja onih koji nisu upoznati sa stvarnim stanjem stvari i prilikama u BiH. Naime, ne postoje tri naroda koja su tu jednako zastupljena sa svojim nacionalističkim politikama nego postoji manjina koja je ugnjetavana od bošnjačke većine u ovom slučaju manjina su Hrvati. A nismo mi ovdje da nekome govorimo hoće li se proglašavati Hrvatom ili … nego da mu omogućimo da izabere svoj identitet pa čak i prema nacionalnoj pripadnosti sukladno onome što on sam želi, osim ako mu ne želimo kozmopolitski docirati. Pa da hvala kolegici Selak RAspudić na ovoj replici koja je zapravo samo ilustracija onog što je bilo rečeno. A uvrede na kozmopolitizam, naivnost, nerazumijevanje onih koji su potlačeni u odnosu na onih koji tlače je upravo ono o čemu je bilo riječ i upravo to znači BiH drži tamo gdje je. A nadamo se da je ta mala pukotinica dakle gdje ljudi daju svoj odgovor na pitanje da li vam je bitniji ovaj ili onaj predstavnik i kako se identitetski [[Upadica Sanader: vrijeme.]] određujete možda neka bolja budućnost. I vama je ovo bila replika dobivate opomenu, to je vaša treća opomena kao i kolegici Selak gubite pravo rasprave do kraja ove točke. U ime izvjestitelja poštovani ministar Gordan Grlić Radman. Evo 20-ak minuta ću probati iskoristiti iako nekad uvijek mislim da mi ni to nije dovoljno, ali, ali evo izražavam onako kao što osjećam tako da i drago mi je da ste ostali ovdje i ja vas sve poštujem i uvažavam. Međutim, znate ovaj kako je onaj početak bio nekako ono dosta je bio uspaljen, nekako bilo je puno grmljavine ja bih rekao ovaj šteta što nije tu gospodin Grmoja nekako obično ono puk kaže bolje je da su riječi mudrije, a ne glasnije jer cvijet raste na kiši, a ne na grmljavini ali je nomen est omen, no dobro sve je ljudsko, sve je ljudsko i dozvoljeno, ali dobro je znate kada smo u određenim raspravama, naravno vi ste apsolutno kao refleksija hrvatskih građana, hrvatskog naroda, vi ste tu izabrani i predstavljate jer vi ste zakonodavno tijelo i imate nas pravo propitkivati i mi smo oni koji služe i moramo biti imati visoki stupanj razumijevanja i tolerancije i ne biti osjetljivi na svaku primjedbu i na svaku kritiku. Ali naravno dopustite nama da se mi branimo na način da kažemo jer ono što radimo radimo savjesno i svjesno, radimo odgovorno sa punom odgovornošću jer nam je u interesu nacionalni probitak, interes nam je Hrvatska država, hrvatski narod, pa i ja sam branitelj, ali ja s time ne mašem, ali već kad ste gospodin Miletić spomenuli itd. Jer te usporene emocije koje uvijek dolaze one su uvijek negdje na rubu pameti pa i onaj, ono, ona, ono što prokulja iz njih nekako pretvara se u nekakvu grotesku i onda zapravo i ne razumijete što se hoće reći. A ta, a to zapravo vodi u nekakvu zaključak da nam je vrlo tanka kultura naših dijaloga i polemika i da bismo trebali više voditi računa upravo zbog jer nas i naši građani gledaju pa dobro je ostaviti dojam da nas, da su ponosni na nas. Mi možemo imati različita mišljenja, ali dobro je da se vidi tu jedan napredak u izmjeni, u razmjeni mišljenja, da to bude jedna konstruktivna rasprava. Meni je recimo evo sad krećemo opet o BiH koja je čini mi se zaokupila kao nikada dosada ovaj prostor i današnji dan koji je obilovao zapravo raznim pitanjima i ujutro na aktualnom prijepodnevu, ali evo i u kasnijoj raspravi baš zadnje gospodin Glavašević koji me jako bio impresionirao sa znanjem o Zapadnom Balkanu, a onda kasnije kao da sam vidio o BiH kao da više rječnik nije njegov ono. Ono u BiH nije to tako znate, vi možete voliti ovog ili ne voliti pazite gospodin Čović je predsjednik Hrvatskog narodnog sabora tijelo koje okuplja 16 raznih stranaka hrvatskih. Prema tome to nisu bile nekakve 3 stranke o kojima vi govorite i bošnjačkih stranaka je bilo jako puno barem 5 ili 6 Konaković, Radončić itd., ne mogu se svih sjetiti naravno Izetbegović itd. Prema tome to je bio jedan spektar doista ja bih rekao veličajan koji se okupio. Ono što naša velika zasluga što se po prvi put EU uključila gdje smo mi molili da posreduju. Ja vama nijesam rekao da smo mi i 17. ožujka imali bilateralni strateški dijalog između Hrvatske i SAD-a. To je bio održan je globalni formu i tada je 17. ožujka održan pokretački sastanak upravo tog bilateralnog strateškog dijaloga kojim je naša suradnja podignuta na veći stupanj i još intenzivniju dimenziju naših odnosa. Mi smo imali 6 područja u kojima smo govorili, od globalnih pitanja, sigurnosti obrane, klimatskih promjena itd., jedna, jedno područje bila je regionalna suradnja. U toj regionalnoj suradnji smo prepoznali važnost BiH. I upravo u zajedničkoj deklaraciji, zajedničkoj izjavi između Hrvatske koje su usvojile znači dvije administracije Hrvatska i i i i i SAD, tamo smo isto uključili ovu referencu o konstitutivnosti i jednakopravnosti triju naroda u BiH. Prema tome i taj narativ koji je sadržan u strateškom kompasu je išao tako ugrađen i u zajedničkoj izjavi. Međutim, ovdje su ja bih rekao održane toliko puno tih rundi razgovora i prepoznat je interes i problem hrvatskog pitanja. Ja mogu reći i svjedočiti o tome da su svi posrednici bili in favorem dakle bili su pozitivno orijentirani i htjeli su da se postigne dogovor. I ponavljam na vijeću za vanjske poslove je pohvaljena je hrvatska konstruktivnost i izlaženje i kompromis. Međutim, hrvatski narod kao najmalobrojniji narod bi se vjerojatno kad ste rekli kolegice Selak Raspudić da su Hrvati dolje manjina vjerojatno ste milili, ajde ja vam dam do pravo, možda bi netko zlonamjeran rekao evo ga Selak Raspudić je rekla da su Hrvati u BiH manjina. Manjina su po brojčanosti, ali su konstitutivan narod. Prema ono što je duh i načelo Dejtonsko-pariškog sporazuma on počiva na odluci referendumskog pitanja od 29. veljače odnosno 1. ožujka 1992. godine, sjetite se ako imate ja ću vam donijeti to referendumsko pitanje, jeste li za BiH jedinstvenu suverenu državu triju jednakopravnih konstitutivnih naroda Muslimana, Srba, Hrvata i ostalih građana. Ako to nemate to ću vam dati.

Sjetite se toga. Nemamo zapravo sve ono u našim spoznajama, a to je zapravo jako važno. Kobno je znate ako nemate neko poznavanje nekog trenutka i dovodimo do krivih zaključaka i do krivih pristupa, tako da ovo kolega Glavašević nema tu nacionalističkih politika itd.

Ona je od pamtivijeka takva. Ona je bila tako uređena i za vrijeme, a ostanite još molim vas kolegice Selak vi ste spomenuli bili da je voda mokra. Jest voda je mokra, međutim kolegice Raspudić ona može biti i ledena, a može i ispariti a mi se borimo da bude onakva kakva je. Prema tome, mi bismo voljeli da vi vidite ta naša zalaganja. Ako vam treba još više spoznaja dođite u Ministarstvo vanjskih poslova. Sve ću vam govoriti što smo sve poduzimali. Vi razgovarate sa svima. Ako trebate brojeve nekih zastupnika u Bundestagu ja ću vam dati, jer je važna parlamentarna dimenzija. Nemojte vi samo misliti diplomacija itd., izvršna vlast. Svi ste vi sukreatori, svi naravno vi sudjelujete u tome. S druge strane predsjednik Milanović i to je rekla kolegica Dalija Orešković, naravno ja se slažem da kao sukreator trebao bih aktivno sudjelovati i predsjednik države. I ja vam mogu sigurno reći da ne postoje dvije vanjske politike. Ja vam ovog trenutka mogu reći da postoji jedina, dobra, uspješna aktivna politika koju provodi Vlada. Na žalost ja ne vidim predsjednikove aktivnosti, a on ima isto tako po Ustavu definirane određene politike, određene poluge, instrumente djelovanja. To što je znate on za konstitutivnost naroda to je o.k. Ali idemo vidjeti šta se poduzelo? Gdje smo mi vidjeli angažiranost, gdje smo mi vidjeli žrtvu, gdje smo mi vidjeli da je neki predsjednik dobio od njega neko pismo, da je on nazvao nekog dužnosnika i kazao mu čujte pomozite našoj Vladi, mi smo tu, želim vam skrenuti pozornost na situaciju u BiH. Na žalost to nismo doživjeli. Prema tome, to je bitno. Dakle, ako je vanjska politika naravno ona je jedinstvena kada je u pitanju BiH, kao kada je u pitanju naravno i naša odrednica i u članstvu EU i NATO savezu. Ali kažem tu nemamo evo baš neku naročitu aktivnost i angažiranost predsjednika države i s druge strane, znate mene kad sam ja danas pogledao i poslušao što je predsjednik u Zadru sve izgovorio i pazite recite nekom ekspertu kad vam netko izgovori znate prljav, plašljiv, zao itd. To kao kad dijete se boji nečega, kada je uplašeno i još mi se nekakvi plameni jazavci, mene to jako začuđuje. Je li možete vi vlastito dijete odgajati na takvom jednom narativu? Jel' možete reći sine moj ti si mali ili možeš biti kao ovaj čovjek ili kao neki drugi čovjek. Dakle, moramo djelovati edukativno. Ja nisam kao hrvatski građanin i kao ministar vanjskih poslova uopće nemoj, ja sam razočaran, ja sam konsterniran izjavama koje je danas predsjednik Milanović izjavio u Zadru gdje je još dočekan od čelnika Županije zadarske, znači koja je, znači na čelu je HDZ-ov župan. Što se tiče njihovih, znate ono je li ustavne obveze pa kažete u Europskom vijeću. Naravno Europsko vijeće, tamo sudjeluju šefovi Vlada i država. Međutim, mi smo uredili tako da je na Europskom vijeću uvijek premijer, a dok je predsjednik u NATO-u.

Zaboga mi smo svjedoci kažem vam srpskog separatizma, bošnjačkog unitarizma, ne znam koji je pogubniji zapravo za stabilnost i funkcionalnost BiH, za budućnost BiH, za prosperitet BiH. Prema tome, to treba imati u vidu. Mislim to su važne činjenice. I nemojte sve gledati kroz prizmu nekih pojedinaca koji vam možda nisu dragi. Pustite to! Kuća se gradi, najprije se kuća gradi, a onda kasnije vam je ono svejedno. Dakle, ono što je bitno ako je netko legitimno izabran i on predstavlja taj narod, onda to treba poštovati. A osobni nekakav preferenciju itd. to su druge stvari. I kolegica Kata Peović, na žalost ona je otišla. Mislim ako je netko na vrijeme obavijestio upravo u trenutku kad su na Europskom vijeću mobiteli bili oduzeti, jer je to praksa. Mi smo uspjeli doći tada, premijer je podijelio usmeno, pa je onda još podijelio. To je bilo, dron je ovdje pao tri minute prije 23 sata u četvrtak, a u petak je već zvao državno, glavnog tajnika NATO-a Stoltenberga. Dakle, sa obranom, sa nekakvim slanjem nekakvih posebnih mehanizama koje je kolegica Peović spomenula to EU nema veze, ona je sigurnosna organizacija, ali nije obrambena. Prema tome, onog kog smo obavijestili najviše to je bio NATO. Mi smo sve zemlje članice NATO-a, pa i EU čisto na znanje obavijestili dopisom već u petak su svi imali na stolu što se dogodilo u Zagrebu. Imali su konsolidirano izvješće, imali su informaciju, a ja sam odmah na prvom Vijeću za vanjske poslove izvijestio o padu drona i na ministarskom vijeću NATO-a također sam izvijestio o padu drona i naravno da su ministri zainteresirani o tome, to nikoga nije ostalo ravnodušnim. I točno je to da se dogodila neka nesreća, srećom se pa nije dogodila da bi se aktivirao čl. 5. to je veliki izazov za NATO savez. Žao mi je što isto tako g. Hajduković nije tu jer isto tako zakon o suradnji i tamo se govori između vlade i sabora da premijer tamo se kaže dolazi jedanput godišnje i podnosi izvješće usmeno, no naš premijer dolazi više puta, on više puta dolazi, čak i pokazuje inicijativu upravo kako bi s vama podijelio iskustva, kako bi vas informirao itd. kako biste vi kako bi vam iskazao poštovanje i kako bi vas obavijestio o čemu se radi. Evo nema g. Peđe Grbina naravno on nije čuo kada je govorio premijer o energetici jer su bile koliko se sjećam prve rečenice svi su se ispraznili u toj jednoj bujici znate tih emocija, pitanja koja nisu imala veze sa izvješćem, onda su uslijedile opomene tako da vas je ostalo toliko koliko vas je ostalo. To mi je jako žao. Tretiranje izbjeglica, isto je kazo pa i vi ste kolega Glavašević, naravno da tu nema diskriminacije između izbjeglica kad su izbjeglice. nas kao prvo prisiljavaju, ne prisiljavaju nego smo mi obvezni postupati po konvencijama o ljudskim pravima kad su u pitanju izbjeglice, naravno kad ljudi bježe, kad su prognanici kad su izbjeglice imamo iskustva i Domovinskog rata kada je Hrvatska gotovo primila milijun izbjeglica uglavnom iz BiH, ali treba napraviti distinkciju između izbjeglica i ilegalne imigracije što mi radimo.

Kad su izbjeglice u pitanju onda je tu Hrvatska solidarne i provodi međunarodne pravne naravno međunarodne obveze kojih je supotpisnik. Činjenica da smo članica svih tih najvažnijih organizacija to je naravno dodatno i nitko mi do sada nismo dobili nekakav prigovor vezano uz to. Naravno da puno toga od premijera niste čuli kad su ta, kad ste ga evo sad niste možda vi ali neki drugi zasuli ga naravno drugim pitanjima tako da mi je to žao da se nije moglo puno toga još više reći. Isto tako mi je žao da je gospođa Peović govorila o nekom PR-u auto kolonijalnoj politici što mi je zapravo strano, pa kolegica je opet Selak Raspudić govori o totalitarnom režimu, tako da mi je to malo sve skupa bizarno da se to govori o Hrvatskoj koja je demokratska zemlja i koja je apsolutno jedna paradigma u europskom kontekstu i uvijek kad se govori o Hrvatskoj govore i uvijek kad želite nažalost tako je kad idete negdje vani i čujete onda vam drugi vam govore koliko ste lijepa zemlja, kvalitetna, dobra i tako čujete jako puno komplimenata u vezi s Hrvatskom. Isto kolega Glavašević vi ste kazali da nije navodno ta radna skupina nije transparentna. Ja vam mogu reći da je vlada donijela odluku o imenovanju stalne skupine za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera i ograničavanja, kolokvijalno sankcija.

Eto mislim da je ovo izvješće kakogod vi to vi glasujte po svojoj savjesti, mi radimo naravno dalje, mi smo jako ponosni na naše izvješće koje smo napisali. Ono je rezultat rada državnih službenika, marljivo su radili na tome upravo kako bi iskazali poštovanje prema vama, kako bi ga predstavili, kako bismo ga mogli raspravljati, prema tome ja se nadam toplo da ćete ga svi skupa prihvatiti. S ovim smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sutra ujutro u 9,30 s Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, drugo čitanje, P.Z. br. 182.